Nastavljamo s radom, prvi na redu je Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Marko Vešligaj, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici. Evo, zadnjih nekoliko tjedana, cijelo područje, Hrvatske, pogodile su obilne snježne padaline koje su uzrokovale velike materijalne štete ali i troškove prvenstveno za jedinice lokalne samouprave, koje su nadležne za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama koje su u njihovom nadležnosti. Posebno su pogođene male općine i gradovi u brdovitim predjelima RH, sa malim brojem stanovnika, sa velikim površinama, mjestima u kojima ljudi žive raštrkani po selima, sa brojnim kilometrima ceste koje ih spajaju. Uslijed zimskih padalinama u tim predjelima većina nerazvrstanim cesta, čišćene su praktički danonoćno. Zimska služba brojnih gradova i općina bile su i po nekoliko dana u punom pogonu kako bi se spriječilo stvaranje snježnih nanosa, koji bi onemogućili zapravo normalnu komunikaciju. Sve lokalne jedinice to su odradile, jer na brdskim predjelima gdje su bili najveći problemi, živi puno staračkoga stanovništva, mnogima od njih potrebna je redovita medicinska njega i nikada nije upitno maksimalno angažiranje svih raspoloživih kapaciteta za zimsku službu. U tom trenutku jednostavno ne pitate i ne razmišljate jer znate da vam je to zadatak. No kada se podvuče crta mnogi proračuni naći će se u problemima, jer iznosi planirani za zimsku službu u tim gradovima i općinama negdje su premašeni 3 puta u odnosu na planirana sredstva. I jedina mogućnost, barem djelomične naknade može doći iz državnog proračuna. Ekstremni uvjeti nažalost, ove su godine, pogodili puno više teritorija RH, nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Gorski kotar je stalni problem i na njega je nekoliko puta o nužnosti zapravo rješavanja tog problema, nekoliko puta je već upozorio župan Primorsko goranske županije, gdje se traži donošenje posebnoga zakona o tom području. No, problemi su i u kontinentalnim županijama, posebno na sjeveru Hrvatske, koji je ove godine posebno pogođen, primjerice u Krapinskog zagorskoj županiji, troškovi zimske službe premašili su već 2 milijuna kuna, u odnosu na planirana sredstva i minimalno je još potrebno osigurati oko 3 milijuna kuna za ovu godinu, jer snijega naravno može biti i krajem godine, a nakon ovakve zime, očekuju se i dodatni problemi poput aktivacije klizišta. Ako pogledate prosječne prihode pop stanovniku, nažalost, većina lokalnih jedinica u tim krajevima, nalazi se na dnu po prihodima po stanovniku, unatoč snaženom gospodarskom rastu, unatoč rastu zaposlenosti, od svega toga, malo je koristi za jedinice lokalne samouprave, pošto se većina slijeva u državni proračun. Konfiguracija terena, raštrkanost stanovništva, koji ima tradiciju života u brdovitim predjelima, što smatram da treba čuvati, jer je dio identiteta toga kraja, uvjetuju, da je cestovne infrastrukture, puno više u kilometrima, skuplja je za izgradnju, a kasnije i puno skuplja za održavanje, posebno u ovako zimskim uvjetima. Nažalost indeks razvijenosti, koji nam je postao glavni i jedini instrument regionalne politike, uopće nije uzeo u obzir veličinu i mrežu nerazvrstanosti cesta, izgrađenosti tih cesta i troškove održavanja koje se generiraju. Najavljuju se novi Zakon o brdsko planinskim područjima, koji teško da može riješiti te probleme, jer će izvan njegova dosega ostati brojna područja sa slabijem fiskalnim kapacitetima, što će opet dovesti do novih nepravda. Imamo regionalnu politiku kakvu imamo, koja se svodi na traženju pomoći, umjesto da se osigura jednake uvjete za razvoj svima. Jer ozbiljan sustav mora prepoznati ovaj veliki problem koji se iz godinu u godinu ponavlja. I ako želimo da nam ljudi ostaju u manjim sredinama, onda im treba i osigurati minimalne uvjete za život. A ne kada se desi žešća zima da dolaze u pitanje ostale funkcije, koje jedinice lokalne samouprave trebaju obavljati. Kada dolazi u pitanje predškolski odgoj, ulaganje u izgradnju komunalne infrastrukture, još kada se doda da su brojne ove lokalne jedinice, prijave veliki broj projekata na EU fondove, a većina ih traži određeno sufinanciranje, onda ste dovedeni pred zid. Jer prihodi s kojima raspolažu, posebno kontinentalne lokalne jedinice su zanemarive. Zapravo su naši stanovnici puno puta građani drugoga reda. Sve se svodi na pomoć od centralne države koji ima kesu. I sam pojam lokalne samouprave i ono što ona znači u europskom kontekstu u Hrvatskoj je zahvaljujući nedostatku volje za decentralizaciju u potpunosti bez logike. Jer u Hrvatskoj je na snazi centralni model države koja traži određeni položaj lokalne samouprave, a ne partnerski odnos ove dvije razine vlasti. Idemo na drugu raspravu, poštovani kolega Goran Aleksić, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege iz tjedna u tjedna sve ono što govorim potvrđuje se da je istina i samo istina. A potvrđuje se gdje? Na sudovima. Pa tako moram govoriti o 3 vrlo važne presude koje su donesene ovih dana u RH ali i u Luxembourgu na sudu EU, pa da počne od početka. Sud u Puli utvrdio je pravomoćno da je dužnik pretplatio svoje kamate i da mu banka mora vratiti te kamate i zatezne kamate, pripadajuće zatezne kamate i utvrdio je da nema zastare potraživanja. Zašto nema zastare potraživanja? Zato što je kolektivnom službom, u slučaju franak zastara prekinuta i zastara je počela teći iz početka danom pravomoćnosti presude u kolektivnom slučaju franak, a to je 13. lipnja 2014. g. Većina županijskih sudova sudi tako, gotovo svi prvostupanjski sudovi sude tako, međutim, jedan županijski sud ipak nije presudio tako, pa zbog toga ipak moramo čekati konačnog odluku vrhovnog suda, koji će ujednačiti sudsku praksu. Nadam se da će to biti uskoro. Druga važna presuda Zagrebačkog županijskog suda, jako je bitan za one ljude koji su konvenirali CHF kredite. Zato jer je Županijski sud u Zagrebu utvrdio da nakon konverzije CHF kredita i dalje postoji pravni interes za utvrđivanje ništetnosti ugovornih odredaba. Banka se žalila na presudu Općinskog suda u Splitu i zahtijevala je da se ona ukine zbog toga što je zastupnik banke tvrdio da je konverzijom prestao pravni interes za utvrđivanje ništetnosti ugovornih odredaba. Međutim, Županijski sud u Zagrebu je pravilno utvrdio da taj interes i dalje postoji i da konverzija ne može ukinuti ničije pravo da se poziva na ništetnost ugovornih odredaba. To je jedna izvrsna presuda koja budi nadu još veću nadu i vjeru u to da nakon nove presude Visokog trgovačkog suda za koju vjerujem da će biti pozitivna da će svi dužnici koji su konvertirali CHF kredite moći dodatno tužiti i dobiti dodatno preplaćene iznose jer u konverziji su oni dobili svega 50% onoga što bi dobili da je proglašena kompletna ništetnost ili ugovora ili valutne klauzule CHF. I konačno treća presuda koja je izuzetno važna za RH je presuda suda EU-a C284/16 koja je donesena 6. ožujka 2018., a to je presuda u slučaju između Nizozemske i Slovačke gdje je postavljeno prethodno pitanje sudu EU-a jeli klauzula iz bilateralnog ugovora koji su potpisali Nizozemska i Čehoslovačka tada jeli ta klauzula o zaštiti ulaganja suprotna EU pravu. I sud EU-a je utvrdio da je klauzula o zaštiti ulaganja u bilateralnom ugovoru suprotna EU pravu. Zašto je to važno za RH? Zato jer je UniCredit upravo na temelju takvog bilateralnog ugovora pokrenuo arbitražu u Washingtonu. Ja tvrdim od samog početka i ja i moji suradnici iz stranke SNAGA i iz Udruge Franak tvrdimo od samog početka da je arbitražni centar u Washingtonu nenadležan za arbitriranje u slučaju koji je pokrenuo UniCredit, a nenadležan je zbog toga što je klauzula iz bilateralnog ugovora s RH Austrije i RH suprotna eu pravu. Time je RH dobila snažno oruđe da izađe iz toga spora, ali ja očekujem čak i od UniCredita kao legaliste jer oni su legalisti, svaka banka mora biti legalist. Ako su legalisti oni moraju izaći iz toga spora i ako žele tužiti RH imaju trgovačke sudove u RH pa neka tuže RH u RH na trgovačkim sudovima i neka svoja prava traže na temelju eu prava, a ne na temelju lobiranja banaka putem Svjetske banke. Evo čestitam i našim sudovima i sudu EU-a na izvrsnim presudama. Izvolite. Poštovane kolege. Mi smo zakoračili u treći milenij dobro zakoračili jel Hrvatska spremna za izazove koji dolaze u ovom svijetu gdje se vodi kulturna ideološka bitka na globalnoj razini, gdje nestaju resursi? Jesmo spremni za te izazove koji dolaze? 30 godina je prošlo skoro od kada smo dobili Hrvatsku državu, a još nismo stvorili jedan efikasan sustav i funkcionalnu državu. Zašto je to tako? Vidimo ljude ovdje, neki gledam iz stranaka čitate iz otvorenih izvora informacije pišu nekakve liste želja, ali te liste želja nisu ostvarive ako neke temeljne stvari i radnje nisu na mjestu. Živimo u jednoj zakonskoj konfuziji, kao primjer prosječni poslovni plan je deset godina, a mijenjamo zakone svake godine. Tko će investirati ovdje?

Evo mediji, šta mediji prenose kakve analize?

Kakvu smo državu dobili? Dobili smo državu gdje bi ja rekao da se autoritet cara zaustavlja na ogradi sela, jednu disfunkcionalnu državu. Prvi problem je moralno etički problem, a drugi je kadrovski. Ako živimo u jednoj moralnoj kaljuži, imate primjere sada u HAC-u gdje su drpali lovu tamo, Porezna uprava, posmrtna ispomoć, Sisačke ceste ja bi mislio skoro da mi živimo negdje tamo u srednjim vjekovima gdje haraju drumski razbojnici. Samo to se događa na državnoj razini, strateškoj, operativno-taktičkoj razini, od strateške razine do lokalnih samouprava zakon ne vlada. Kako riješiti to? Evo imate neke zemlje gdje državni službenici ako su se ogriješili, ako su umiješani u korupcijske afere, ako nisu radili automatski dobivaju pet godina zatvora i gube sve beneficije od mirovinske nadalje. Drugo, ima li Hrvatska retroaktivne zakone po pitanju korupcije, ratnog profiterstva, ja bih rekao izdaje i veleizdaje, izdaje nacionalnih interesa? Naravno da nemamo, retoričko pitanje. Šta je sa Zakonom o porijeklu imovine? To bi riješilo puno problema. Ništa od toga izgleda. Drugo, profesionalizacija kadrova. Ništa neće biti od ovih grandioznih planova od strategije, od razvoja, investicija ako mi ne napravimo jednu profesionalizaciju kadrova u javnoj upravi u ministarstvima i ako nema uspostave jednog mehanizma kontrole nad kadrovima koji rade u tim službama. U bivšoj državi, danas vidimo to danas šta se događa u državi. U bivšoj državi totalno je skoro utučen, ubijen jedan osjećaj za individualnu odgovornost. Inicijativu i danas ako imate stožer u vojsci, ako imate jednu organizaciju ona ne može funkcionirati bez inicijative i individualne odgovornosti. Dobre ideje da dolaze smo odozgo na dole nego od dole na više razine. Ti se ljudi moraju uključiti u izgradnju, izgradnju sustava. Ne samo slušati poltronski i klimati. Na kraju zašto sada Vlada nije skupila sva ministarstva u jednu zgradu, recimo kocka dole, kocka, bivši centralni komitet uspostavili jedan stožer i napravili dole privatizaciju zadaća i jednu detaljnu raščlambu. Jer ovako kako su sada ministarstva razvučena po cijelom gradu puno bi bilo efikasnije da naprave dole jedan stožer i da počnu raditi kako treba. Evo, to je samo početak toga ali ako ne napravimo ove korake prvo sa kadrovima nećemo daleko ići. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Treći Maj kojeg s bilo kojeg kutka grada Rijeke pogledate, pogled će pasti na to brodogradilište koje je uvijek bilo ponos moga grada. Trenutna situacija u Trećem Maju razlog je ove moje danas stanke jer se približava najgori mogući scenarij, radnicima neće biti isplaćena plaća i nema dovoljno novca za dovršetak započetih brodova ukoliko se to ne razriješi ovih dana. Svojedobno takav aranžman dočekan je kao slamka spasa riječkog škvera ali mu sada baš zbog njega prijeti i gašenje. I uprava Trećeg Maja i Uljanika mora za to preuzeti odgovornost. Na vrijeme sam u studenom na aktualnom satu upozorila potpredsjednicu Vlade gospođu Martinu Dalić da je Treći Maj Uljanik u grupi i povezanim društvima posudio više od pola milijarde kuna na što je uprava u svim medijima promptno odreagirala, osnovno je bilo da kažu da je to moje zastupničko pitanje politikanstvo i da je sve potpuno pod kontrolom. A ja sam samo htjela upozoriti da je 10 tisuća radnih mjesta onih koji rade ili su povezani kao kooperanti u pitanju. Tada je i potpredsjednica Vlade rekla da je slijedom nalaza državne revizije za 2016. za Treći Maj zatražen proračunski nadzor jer je Ministarstvo gospodarstva prema izvješćima opazilo da se povećavaju dugovi dobavljačima te napominje da nema izravnu nadležnost nad Uljanikom ali je upozoren Uljanik da smanji taj dug. Tada se radilo o dugovima od otprilike 160 milijuna dobavljačima. Nažalost ovo što se trenutno događa ipak je ono na što sam upozoravala. Nakon što je Vladinim jamstvom od 96 milijuna eura kratkotrajno pogašen požar u Uljaniku nova kriza buknula je ovih dana. Jer Uljanik grupa ne može dio novca vratiti Trećem Maju. Dakle ono što je ovih dana rečeno je da sanacijski kredit Uljanika ne smije završiti u Rijeci. Odgovorni u Ministarstvu gospodarstva inzistiraju na tome da niti jedan euro od sanacijskog kredita ne smije biti transferiran prema Rijeci jer je kredit Brisel formalno uredio Uljanik brodogradilištu a ne Uljanik holdingu. Naime, da vas podsjetim, Treći Maj iskazuje papirnatu minimalnu dobit za prošlu godinu, posla ima ali se ne može odraditi jer nema novca za nabavku materijala niti za plaće. Rezultat je to pozajmice društvima unutar Uljanik grupe u iznosima većim od pola milijarde kuna živog novca koje sada nemaju odakle vratiti. Za takvo stanje najodgovornije su uprave i riječkog škvera koje nisu štitile interese tvrtke koju su vodile nego su spašavali Uljanik grupu. Brodogradilište Treći Maj postao je žrtva dubioza u Pulskom škveru a da bi stvar bila gora vodi se kao da je uspješno zaključilo svoje restrukturiranje. Moram napomenuti da je Rossanda tada komentirao upite o korištenju državnog novca uplaćenog Trećem Maju za pozajmice poduzećima, povezanim poduzećima unutar Uljanik grupe i tada je na moj upit komentirao da je dio prihoda Trećeg Maja izvan programa restrukturiranja korišten za pozajmice unutar sustava jer je kako je rekao Treći Maj integriran u sustav i problemi u sustavu značili bi i probleme u samom Trećem Maju. I gdje smo sada? Da li je taj Treći Maj dio tog sustava? Uljanik je bio taj koji je pružio ruku Trećem Maju kada mu je 2013. prijetilo zatvaranje. Rezultat je to bio dugogodišnjih krivih odluka njegove uprave ali i politike. Međutim, u ovom trenutku riječkom škveru, ponavljam prijeti kolaps ne zbog vlastitog lošeg poslovanja nego zbog povezanosti sa Uljanik grupom. Toga bi trebali biti svjesni i u Vladi od koje se očekuje što hitnije rješenje prije li bude prekasno. Dakle potpredsjednice Dalić, potez je na vama.

Jer po riječima sindikalnog povjerenika Treći Maj je doslovno mrtvo brodogradilište kome život daju samo radnici koji ulaze u škver a nemaju što raditi jer nema materijala. U petak je sazvana proširena sjednica gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije na koju su pozvani svi oni koji bi mogli pokušati pronaći rješenje iz ove situacije. Ja se nadam da će nakon petka biti nekog pomaka jer na potezu je prvenstveno Vlada RH. Hvala.

Takvi će se projekti na prijedlog povjerenstva automatizmom uvrstiti na listu strateških projekata. Nadalje, propisano je da ukoliko postoji odluka da će se neki investicijski projekt financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja od 2014. do 2020. kao i u budućoj financijskoj perspektivi u RH, takav projekt će se na prijedlog povjerenstva automatizmom uvrstiti na listu strateških projekata. Propisano je da ukoliko postoji infrastruktura koja prati i koja je neophodna za realizaciju projekta koji je već uvršten strateških projekata, takva infrastruktura će se na prijedlog povjerenstva također automatizmom uvrstiti na listu strateških projekata. Predloženi novi zakon kao i do sada predviđa osnivanje operativne skupine za pripremu i provedbu svakog pojedinog strateškog projekta uvrštenog na listu a ta skupina je zadužena za utvrđivanje svih potrebnih propisanih postupaka od strane nadležnih tijela koji su dijelovi pripremi i provedbi projekta. Također operativna skupina zadužena je za međusobno koordinaciju i dinamiku pripreme izrade svih potrebnih akata i dokumentacije za provedbu projekata. Ovaj zakon treba prije svega gledati kao instrument koji će omogućiti da u relativnom kratkom roku državna administracija dobije konkretne upute i procedure kako i kada pripremati i provoditi jedan investicijski projekt bilo u javnom ili privatnom sektoru. Na kraju, cijenjene zastupnice i zastupnici, novim zakonom omogućit će se kontinuirani rad i donošenje odluka povjerenstva za procjene i utvrđivanje prijedloga strateških projekata te će se omogućiti realizacija većeg broja takvih projekata u RH. Stupanjem naravno na snagu predloženog zakona, novog zakona, stavlja se izvan snage Zakon o strateškim investicijskim projektima RH iz studenog 2013. godine. Hvala lijepo. Zahvaljujem državnom tajniku i idemo sada na replike, imamo ih 5, prvi je na redu poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Imamo jednu nedoumicu nakon što sam čuo uvodno izlaganje državnog tajnika i pročitao ovaj zakon. Jasno je da Zakon o strateškim investicijskim projektima nam treba i da je cilj osigurati ubrzavanje svih procesa koji će osigurati realizaciju projekta. Državni tajnik je istaknuo da je posebna važnost energetskih investicijskih projekata koji automatski dolaze na listu strateških projekata pa onda dolazim u dilemu ako danas donosimo novi zakona, zašto se najavljuje jedan novi zakon koji će utjecati na realizaciju jednog strateškog projekta? Naravno govorim o tzv. lex LNG. Ali iz svega što ste vi rekli, ja odmah vidim zašto se najavljuje novi lex LNG, protiv kojeg je prosvjedovalo nekoliko tisuća stanovnika Omišlja, Krka, Rijeke i Primorsko-goranske županije. Dakle, taj zakon već u najavi je ozakonjenje kršenja Ustava, kršenja svih pozitivnih zakonskih propisa koji se odnose na strateške projekte, pa i ovog zakona. Dakle vi ste sami rekli da u jednom članku, to je članak 7. se propisuju kriteriji koji se moraju ispuniti da bi nešto bio strateški projekt. Prema tome plutajući LNG koji se sada gura nije u skladu sa prostornim planom općine Omišalj koja je podržala i prihvatila i Primorsko-goranska županija i nadležno ministarstvo. Prema tome, guranje plutajućeg LNG terminala je direktno kršenje i ovog zakona koji će stupiti na snagu kada ga usvojimo. Prema tome, još jedanput pozivamo Vladu da uspostavi konstruktivni dijalog sa općinom Omišalj i Primorsko-goranskom županijom kako ne bi silovala demokraciju i radila protiv interesa građana Krka, Omišlja i Primorsko-goranske županije. Onda i demo na drugu repliku, poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, evo kolega Jovanović me malo ja ću reći pretekao jer se prvi javio, isto pitanje. U zakonu stoji da niti jedan strateški projekt se ne moći izvesti ako nije predviđen prostornim planom. Kojim prostornim planom općine, grada, županije, države? Kolega Jovanović je spomenuo LNG, ja ću se samo vratiti malo u prošlost kad je bio isto energetski projekt TE Plomin C-500 koji nije bio u prostornom planu Istarske županije, međutim tumačenje od ministarstva je došlo da to je strateški jer je predviđen energetskom strategijom, a sada vidimo da kao i LNG da je to projekt od strateškog značaja ne samo za RH nego i EU. Na koji način onda ovaj zakon misli riješiti ove probleme ja ću reći razvoja, pogotovo u toj energetici ako prostornim planom općine, grada ili županije to nije predviđeno? Hvala lijepo. Možda na čuđenje, ja neću postaviti pitanje vezano uz prostorno planiranje, postoji članak … [[Govornik se ne razumije.]] Ustava koji kaže da kaže da je prostorno planiranje u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i od toga da sve mora biti planirano prostornim planom, ne smijemo odustati jer to je nešto što onda zapravo narušava cijeli sustav u RH. Vi ste tu govorili o strateškim projektima, mene zanima u ovom trenutku koliko je strateških projekata prijavljeno što u agenciji, što u ministarstvu da otprilike znamo uopće što se u ovom trenutku dešava u zemlji i koje su te investicije planirane, koje se investicije prijavljuju iz jednostavnog razloga što je iskustvo koje smo imali slijedeće. Vi možete donijeti najbolji zakon na ovom svijetu, samo je pitanje koliko ga primjenjujete i pitanje je iz tog zakona ide koliko je on afirmativan u odnosu na investicije, koliko zapravo omogućava investicije jer način na koji je bilo do sada to je zapravo iz agencije je bio vodič koji je onda vodio pojedinog investitora, ali bojim se da do sada to baš i nije najbolje bilo vođeno. Odgovor na repliku, izvolite. Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, dakle do sada, od početka primjene Zakona o strateškim investicijskim projektima od 2013. godine, odlukom Vlade RH, 17 projekata je proglašeno strateškim od kojih su 14 javni investicijski projekti, 3 su privatna. Ukupna realizacija svih projekata je u tijeku, nije još završen niti jedan. Ukupna vrijednost je nešto više od 18,5 milijardi kuna i u dakle, oni realiziraju, odnosno, jamče otvaranje preko 3000 novih radnih mjesta, uključujuća i indirektan radna mjesta povezana s takvom investicijom. Prije prelaska na iduću repliku zamolio bih vas da pozdravimo učenike mješovite, industrijsko obrtničke škole iz Karlovca, dobrodošli. … [[Pljesak.]] Sada je na redu poštovani kolega Ivan Lovrinović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i gospodine državni tajniče, Hrvatskoj je potrebna svaka investicija, bilo domaća, inozemna, u ovakvoj situaciji znači ekonomske stagnacije, lošeg ekonomskog položaja kako gospodarstva, tako i građana. Međutim, postavlja se pitanje, je li dobro, strateški projekt definirati samo visinom ulaganja? Ja smatram i stranka Promijenimo Hrvatsku, smatra, da to nije dobro, to je površno i pogrešno. Evo, navesti ću primjer LNG terminala, na Omišlju koji se namjerava graditi, ovaj plutajući terminal se želi izgraditi i ova plutajuća Vlada ustvari ona ne zna i neće javnosti predočiti o čemu je riječ. Gospodo, taj projekt će koštati oko 600 milijuna eura, oko 100 milijuna eura, osigurala je Europska komisija, nitko ne zna od kud dodatnih 300 milijuna eura, dakle, to ne zna, to je netransparentno. S druge strane nismo vidjeli fiksne ugovore sa susjednim zemljama, o fiksnim narudžbama godišnjim, pa prema tome, kome ćemo prodavati taj plin, ako dođe do realizacije takvog projekta? To se proglašava strateškom investicijom i nama je to jasno da ne smijemo ovisiti samo o jednom izvoru plina, međutim, ne želimo ne transparentne projekte, pa ako govorite o strateškim projektima, onda se mora znati što Hrvatska gubi a što dobiva u tom slučaju. Znači, tko će ulagati u Hrvatsku u ovakvom ambijentu lošeg pravosuđa, poreznog sustava koji se mijenja svake godine, previsokih kamata nerealnog tečaja, sve su to primjeri i dakle, varijable koji negativno utječe na privlačenje stranih investitora. Dakle, upozoravam da je ovo najuža i pogrešna formulacija strateških investicija. Poštovani zastupniče želio bi samo napomenuti, da su svi projekti transparentni. Dakle, u radu povjerenstva sudjeluje državna tijela RH ali i jedinice lokalne samouprave i investitor. Dakle, nema tu netransparentnosti nikakve, sve je jasno i vidljivo. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, dakle, da nastavimo tu gdje ste stali, slažem se transparentnost na prvom mjestu, međutim, zašto to nije vidljivo? Imamo stranice agencije, imamo stanice ministarstva, nije baš transparentno i vidljivo, koji su to sve projekti, koji su strateški, sa hrvatskim strateškim investicijskim projektima. Tu bi trebalo na tome poraditi, mislim da se to može napraviti. Postoje pozivni oni projekti i jedinice lokalne samouprave, tako sam vidio da općina Čađavica, recimo, ima jedan projekt koji je izgradnja, mislim, peradarske farme, što je dobro da se to vidi, da se vidi gdje je težište i gdje se, u kojem smjeru se ide. I druga stvar, kada govorimo o nektarinama u vlasništvu RH, tu postoji jedna opasnost u Slavoniji, ne znam, jel se vi sjećate, kada je premjer Orešković izašao u medijima sa najavom da potencijalni investitor traži 10000 hektara zemlje u Slavoniji. Znate to je izazvalo veliku buru javnosti.

Možete li u ovom trenutku odgovoriti, postoji li takva opasnost? To naši poljoprivrednici u ovom trenutku moraju znati. Uvaženi zastupniče, dakle, replicirao bi, odnosno, odgovorio na pitanje o toj transparentnosti. Na našoj web stranici su sve informacije, svi zapisnici sa svih određenih povjerenstava i sve informacije su javno dostupne, tako da svatko može pogledati što je odlučeno, što je predloženo i zašto. S druge strane, ne postoji opasnost od uzurpiranja bilo čijeg vlasništva ili bilo čijeg lokalnog interesa. Dakle, u svakom proglašenju sudjeluje i jedinice lokalne samouprave, sudjeluju svi dionici koji su eventualno i potencijalno uključeni i dok nema suglasnosti, on se ne ovršava na listu strateški. A za taj projekt koji ste spomenuli, ja sam čuo isto u medijima, samo nemam konkretnih saznanja. Hvala. Time smo došli do kraja s replikama. Žele li sada izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi je na redu Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i dvojac Dobrović, Žagar. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Sabora. Pozdravljam predstavnike predlagatelja, gospodina državnog tajnika Antonića, sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege, saborski zastupnici. Dakle, imamo Zakon o strateškim investicijskim projektima, s kojima se čuli smo želi još pojednostaviti, procedura s kojom bi investicijski projekti, dakle, od strateškog važnosti za RH išli lakše odnosno, da se uklone prepreke koje su uočene u ovom proteklom razdoblju.

Dakle, lijepo piše u čl.4. da strateški projekti da su strateški projekti od interesa za RH. Pa jasno da jesu, ne da su od interesa, oni su od krucijalnog interesa trebali bi takvi biti. I tamo u prvom stavku stoji doduše dosta zgusnuto i nabacano da su to oni projekti koji stvaraju uvjete većeg tj. boljeg zapošljavanja koji znatno pridonosi razvoju i poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda pružanja usluga, koji uvodi i razvija nove tehnologija kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru, zatim kojim se podiže ukupna razina sigurnosti i kvalitete života građana i zaštite okoliša, zatim koji pozitivno utječe na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost u području iz članka 3., tamo su nabrojane sve djelatnosti te koji u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora, okoliša i kulture. I na kraju se navodi u tom zgusnutom obliku koji znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Međutim, na kraju tog pasusa odnosno odjeljka se završava i koji udovoljava sljedećim kriterijima. I ustvari sve ti kriteriji, a tu je već nabrojano i spominjano već do sada da je kao prvi kriterij sukladno sa važećim prostornim planovima, makar ne definira na kojoj razini i onda sve dalje se tiče isključivo vrijednosti, znači vrijednost investicije koja je do sada bila 150 milijuna kuna, sada je smanjena na 75 milijuna kuna. Dakle očito je da je sav kriterij koji se u razmatranju investicijskih projekata gdje pojedini investitori se javljaju na poziv dakle javni poziv investitorima je da oni lakše i brže provedu svoju investiciju koja je definitivno uvijek onda potaknuta nekim njihovim partikularnim interesom, a koji mi evo ovim zakonom lako svrstavamo u jednu od ovih opisa na početku ovoga članka, a u principu se razmatra isključivo kroz veličinu investicije. Dakle kriteriji koje bi morali razmatrati strateški značaj za RH su doista općeniti i nema ničega što bi definiralo šta je to ključno za RH, koje su to razvojne grane, koje su to djelatnosti ovdje je naprosto nabrojeno sve.

I ono što je jako loše da postoj jedan dojam da je ovim zakonom riješen problem strateškog planiranja u RH. Dakle mi nemamo strategiju razvoja niti se čuje da je potrebno napraviti, to se tamo spominje na nekakvoj općenitoj političkoj razini, međutim to se ne radi. Ne postoji identifikacija projekata barem ne na jednom mjestu, razvojnih potencijala za RH koji bi onda olakšali te partikularne tada pojedine projekte koji čine jednu veliku cjelinu. Dakle veličina investicije je kriterij i ja osobno kada sam se kao ministar uključio u onoj prvoj vladi povjerenstvu vladinom za strateške investicije, onda sam bio osupnut sastavom tih projekata. Dominirali su turistički mega kompleksi, dakle velike investicije koje imaju neke od ovih kvaliteta i naprijed, međutim nisam siguran da je to nešto što je strateško, što je jako važno po pitanju recimo zapošljavanja domaćeg stanovništva koje vrednuje neke naše proizvode itd. Međutim, na listi su se našli i dva centra za gospodarenje otpadom. I sada ako znamo da postoji Pariški sporazum, ako znamo da postoji opredijeljenost na općoj razini europskoj gradnji održivog društva i da postoji tzv. kružno gospodarenje gdje se otpad nužno mora promatrati kao izvor sirovine, onda dolazimo do zaključka da mi imamo jedan apsurd da je strateškim projektom proglašen objekt koji ustvari udaljava Hrvatsku od realizacije ovih strateških ciljeva. Jer da kojim slučajem imamo strategiju onda bi znali da bi 50 ili 100 reciklažnih centara sa sortirnicama i kompostištima koji su kadri jedini mogu omogućiti konverziju otpada u sirovinu, onda bi to bili strateški projekti. A veličina ovih centara za miješani komunalni otpad je ustvari mjera neuspjeha sustava. I apsurdno je da se takav centar nalazi na listi strateških projekata i onda je jasno da je jedini kriterij koji ovdje postoji veličina investicije i naravno onda umješnost da se dođe na tu stratešku listu projekata i da onda investitori po nekom kraćem, jednostavnijem putu dolaze do realizacije projekata.

Međutim, žalosna je činjenica da će Hrvatska na ovome ostati, dakle donijet će ovaj zakon i stvar je riješena što se strategije tiče za sljedećih par godina. I mislim da na taj način mi nećemo postići progres, dakle mi od ove zemlje nećemo napraviti prosperitetnu zemlju u kojoj mladi žele ostati i raditi nego ćemo ići po ovom sličnom obrascu. Ovdje postoje isto tako i određene primjedbe što se tiče transparentnosti doista nije lako doći do te liste. Isto tako postoje pritužbe lokalnih zajednica dakle samouprava i određenih javnih organizacija koje bi morale bez problema doći do informacija o ovim projektima i koje mogu dati primjedbu i čija se primjedba mora uvažiti i prodiskutirati.

Stoga evo ja predlažem i sugeriram svima da se odmaknemo od mišljenja da je ovaj zakon taj koji rješava problem strateškog razvoja i da smognemo svi snage da se to promijeni i da idemo u smjeru određivanja doista strateških odrednica na kojima ćemo onda graditi te liste. Zahvaljujem se na pažnji. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Kolega Dobrović je više puta naglasio važnost strategije i strateškog promišljanja i razvoja RH pa onda i investicija u RH. Međutim, ja bih ovdje stavio naglasak sada u ovom dijelu koji sam ja htio poručiti, a vezano za ovaj zakon je na interesu. Uvijek kada postoji interes, mi imamo ovdje praktički dva interesa koji se sukobljavaju, to je privatni interes i javni interes i što je veći presjek tih dvaju interesa to će situacija biti bolja za RH. Međutim, državni tajnik je u obrazloženju dobro naglasio da od 2014. imamo ovaj zakon i ovo je pokušaj da se promijeni ono što nije bilo dobro što se u praksi pokazalo vrlo lošim.

Mi smo 2014. kada je bila ideja za ovaj zakon zapravo se govorilo čak i o privatnom vlasništvu da se može doći do određenog izvlaštenja, Zakon o izvlaštenju to govori. Međutim tu se odustalo.

Pazite ako se neka investicija proglasi strateškom i ona treba određenu količinu ili broj hektara zemljišta neće to baš biti jednostavno u odnosu na postojeće poljoprivrednike. Ministarstvo gospodarstva bi inače trebalo raditi zakone koji uklanjanju barijere. I tu se slažem s kolegom Dobrovićem, nije važna veličina investicija, svaka investicija mora biti pozdravljena na taj način da se ispred nje uklanjaju barijere. I Ministarstvo gospodarstva po svojoj definiciji bi trebalo biti u sukobu sa svim ministarstvima, posebno sa Ministarstvom financija, Ministarstvom uprave i tu gurati i tražiti da se poduzetništvo može realizirati, da se taj ulazak u svijet poduzetništva i izlazak iz njega olakša, a ne da se samo uvode barijere koje to poslovanje otežavaju. U tom slučaju bi investicije same pronalazile put. Mi sada dolazimo u situaciju da država mora intervenirati i ovim zakonom i pitanje je koliko je to dobro kada država intervenira jer uvijek to mora biti na nečiju štetu. Bojim se da će opet biti na štetu onih koji su slabiji jer ako ovaj zakon promatramo iz te perspektive, a možemo ga promatrati kao zakon jačega, onda to nije dobro. Jer ponavljam, ako neko se progura na listu, budući da se financira iz sredstava eu fondova ili iz drugog razloga, a on treba određene resurse onda će biti u povoljnijoj poziciji nego onaj poduzetnik koji nema tolike resurse. Možda je zabluda ovog društva što se u zadnjih desetak godina, možda već i više govori o dvije stvari, govori se o reformama neprestano i govori se o velikim investicijama koje će potaknuti gospodarstvo. Kada to govorim, ne umanjujući važnost ovog zakona već samo zato da Ministarstvo gospodarstva uz ovaj zakon hitno krene sa drugim zakonskim prijedlozima koji su u njegovoj domeni da se pod hitno pomogne onima koji ovo društvo po mom mišljenju potaknuti, a to su male i srednje poduzetništvo.

I o tome predlagatelj treba voditi računa. Inače kao i što je Slaven Dobrović rekao ništa protiv ovoga zakona, nadamo se jedino da će biti transparentnija da će se ove liste lakše vidjeti na stranicama ministarstva i agencije. Slažem se da se odluke objavljuju, ali trebalo bi te liste jednostavno to može biti format u kojem sažeto se može vidjeti koji su projekti od strateškog interesa. Najljepša hvala. Prije prelaska na replike, samo bih pozdravio članice i članove Vatrogasne zajednice Varaždinske županije. Dobro nam došli.

Izvolite. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. Vi ste svojedobno kao ministar zaštite okoliša u vladi Tihomira Oreškovića 27. tj. bio je 8.6.2016. godine zajedno sa šest drugih članova vlade iz MOST-a među ostalim i Božo Petrov, kolega Panenić i drugi dignuli ruku, odnosno poduprli ste plutajući LNG terminal.

Ovih dana slušamo iz MOST-a pogotovo od kolegice Strenja Linić da je MOST protiv LNG terminala. Pa vas pitam smatrate li vi, odnosno smatra li MOST da se politike trebaju kreirati prema onome što želi lokalno stanovništvo, općina, županija a znamo da su protiv prema onome što kaže znanost, prema onome što kaže javna rasprava ili se politike trebaju formirati prema dnevno-političkim tenzijama, prema pritiscima ili tko zna kakvim interesima iz tko zna kakvih dijelova svijeta. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Sinčić, dakle točno je, mi smo digli ruku za tada promjenu koncepcije sa kopnenog na plutajući temeljem dva kriterija. Jedno je brzina realizacije, a drugo je problem imovinsko-pravni na kopnu, odnosno na otoku koji je u neposrednoj blizini. Prva stvar LNG terminal, odnosno terminal za ukapljeni prirodni plin jest od strateškog interesa po mom mišljenju. Ja sam spreman to obraniti, možemo se naći pa ću vam obrazložiti. Dakle, iako je to fosilno gorivo ono je najčešće fosilno gorivo i u principu će odigrati važnu ulogu u tranziciji kao nekom post … [[Govornik se ne razumije.]] društvu, dakle posebno u jačoj primjeni u transportu. Međutim, kad dođemo konkretno na realizaciju plutajućeg terminala, ja osobno kad sam se upoznao sa studijom koja je novijeg datuma sam sudjelovao u raspravi. I jučer, prekjučer sam bio na okruglom stolu koji je organiziran.

To je konkretan problem za koji kažem kroz argumentiranu raspravu se može tražiti i mi smo to tražili i ja osobno sam u tomu sudjelovao i nadam se da će, dakle izrađivač studije i investitor tko god to bio to uvažiti.

Dakle, je strateški projekt. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Dobrović, vi ste sveučilišni profesor i slažem se potpuno s vama da svaki strateški projekt najprije ako se želi realizirati on mora i treba biti smješten u jedan okvir, znači strategije razvoja nečega. I stoga postavljam pitanje imamo li strategiju za rješavanje problema brodogradnje? Imamo li strategiju za razvoj poljoprivrede, imamo li Strategiju razvoja energetskog sektora? Dakle ima li smisla raspravljati uopće o ovakvom zakonu, ambijentu kada je ovo beskoncepcijsko stanje? Naravno ni meni nije drago što je MOST podržao plutajući LNG terminal i tako zbunjujete znači građane. No bez obzira na to da se u to ne upuštamo, mi iz oporbe, oporbenih stranaka moramo jasno pokazivati Vladi i ovdje saborskoj većini da su oni promašili što bi rekli cijelu loptu. Ponovno se vraćam na LNG terminal. Znate li vi koliko on uopće košta prema projektu? Koliko je novca osigurano? Koliko je država, dakle susjednih potpisalo čvrste ugovore o isporuci plina i znate li pošto ste i stručnjak, znate li kakvi su konkretni utjecaji na okoliš. Ako znamo, ako to znate sve recite nam, a ako ne ima li smisla uopće raspravljati o nekom zakonu koji samo vrijednosno definira što je strateška investicija. Hvala lijepa uvaženi kolega Lovrinović. Ovaj zakon nipošto ne smije zamijeniti strategiju. Dakle, točno je mi smo u jednom beskoncepcijskom stanju. Dakle i ovdje se u stvari samo razmatraju partikularni projekti, stavljaju na listu i što brže bolje provode. Kakvu cjelinu čine nije, ne razmatra se. Da se sad vratimo na LNG. Dakle, LNG jest odnosno LNG ili ukapljeni prirodni plin jest od strateškog interesa po mom mišljenju. On može dati poticaj našoj brodogradnji, jer za nekoliko godina ćemo imati plavi Mediteran, pa plavi Jadran.

Ponavljam LNG projekt da, plutajući je izabran po kriteriju brzine i problema na kopnu. Ako postoje druga saznanja treba ih hitno uzeti u obzir. Glavni štetni utjecaj je primjena klora u morskoj vodi u kojem se kriju isparivači. Hvala lijepo. Izvolite. Uvaženi kolega Dobrović, ne mogu se sa vama složiti kad ste rekli da ovaj zakon nije taj koji će omogućiti strateške projekte. Hrvatski zakoni nužno nisu loši zakoni, to dobro znamo mi na terenu koji radimo i svak' na svoj način se bori da poveća investicije svak' u svome gradu, svak' na svom području. Ali ono s čime ću se s vama složiti to je vaša izjava koju ste ovdje rekli od riječi do riječi, ja sam je zapisao. Mi od ove zemlje nećemo napraviti prosperitetnu zemlju i dalje će ostati zemlja iz koje mladi odlaze. S time bih se mogao složiti samo iz razloga, upravo ovog svega o čemu danas govorimo pa i tog LNG terminala. Nećemo hidrocentralu, događanje naroda prosvjedi, nećemo LNG terminal, najprije dok su na vlasti hoćemo plutajući kada nismo na vlasti udri hoćemo kopneni, nećemo dimnjake, nećemo ništa. Ajde se vi prošetajte malo navečer po Omišlju pa si nađite koliko je kafića otvoreno da uopće možete kavu popiti negdje. Ne samo Omišalj, nego Crikvenica ili bilo koji drag. Ja se sjećam dana svoje mladosti kada je u Rijeci dimilo na desetine dimnjaka, ali su i desetine tisuća radnika ulazile u tu Rijeku i negdje radili. Gdje će raditi mladi ljudi? A naši zakoni nužno nisu loši, loše je nešto drugo silna birokracija i paranoja koja se upravo zbog ovakvih prozivanja stvorila u onima koji moraju donositi odluku jer se u Hrvatskoj svi boje donijeti odluku jel svak čitavo vrijeme nekoga proziva, pronalazi nekakve mane iracionalne. A po pitanju LNG-a, ako ikome vjerujem, ne vjerujem onima kojima je plaćeno da naprave nekakvu studiju jer su plaćeni za to. Vjerujem ljudima koje dobro znam koji žive u mom okruženju s kojima sam razgovarao puno o tim brodovima i o tim tehnologijama i svi redom meni od kapetana brodova, od mornara na takvim brodovima govore jednu sasvim drugačiju sliku. A između ostalog mogli ste vidjeti i reagiranja u medijima takvih ljudi koji to rade diljem svijeta, diljem Europe i čitavog kontinenta. Hvala lijepo. Pa upravo bi strategija razvoja RH bila ta koja bi uvažila pojedinačne prednosti RH koje su naravno regionalnog karaktera na temelju kojeg bi se gradile projekcije razvoja i onda poticale investicije i tražile investitore za te predefinirane razvojne puteve. Govorite o LNG-u pa ja sam upravo toga stajališta da se gdje god postoji prijepor on izmakne iz medijskog prostora koji je uvijek kaotičan i gdje ima puno buke na prostor stola gdje se razgovara sa argumentima. Mislim da je to put s kojim možemo riješiti prijepore, vidjeti o čemu se stvarno radi jeli to problem, nije problem i šta je rješenje. Dakle detekcija veličine problema, definiranje problema i put da se on implementira na jednu opću korist. Govorite o dimnjacima, uredu pa dimnjaci ne znače nužno prosperitet. Danas imamo tranziciju nešto drugo u tehnologiju u proizvodne procese koji imaju bitno manje dimnjaka, dakle zero … sustavi su nešto čemu stremimo. Vratit ću se sada i na te famozne centre za gospodarenje otpadom, dakle biti pobornik centra koji je jako skup, velik, megalomanski gdje se samo generira novi trošak, milijardu kuna za građane na razini godine, a ne prihvatiti koncepciju razvoja gdje će se kroz male centre taj otpad konvertirati u sirovinu uz veliki društveni napor svih to je pokazatelj lošeg pristupa. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Dobrović. I vi ste govorili u kojoj mjeri je bitno da u svaku odluku budu uključene jedinice lokalne samouprave, a to je rekao i državni tajnik da o svim strateškim projektima su uključeni i predstavnici jedinica lokalne samouprave što nažalost nije istina. Evo ja ću opet spomenuti LNG i drago mi je da je danas mogućnost da ovdje nešto više kažemo o tome da to građani gledaju i da vide tko poštuje zaista ono što žele građani koji na nekom području žive. Načelnica Općine Omišalj poslala je desetke pisama raznim tijelima javne vlasti RH koji mogu sudjelovati o odlučivanju o LNG terminalu i nije dobilo nijedan odgovor. Istovremeno na sva pisma koja je uputila u Europsku komisiju dobila je sve odgovore. Dakle moram još jedanput reći radi ljudi koji gledaju ovo, dakle Omišalj, Krk, Primorsko-goranska županija nije protiv LNG terminala, ali se zalaže za kopneni LNG terminal jer je tako odlučeno 2015. godine i tada je rečeno da će gradnjom LNG terminala kopnenog zaposliti se preko 400 ljudi iz građevinske operative da će se povećati GDP za 0,5%, a plutajući je sada ubačen kao kukavičje jaje. I ono što vas ja pitam, kako mi možemo objasniti našim građanima da donosimo odluke koje su u interesu građana kada u ovom zakonu u članku 7. se jasno navodi da nijedan strateški prioritet i projekt ne može biti proglašen strateškim ako nije u skladu sa prostornim planom, a prostorni plan Općine Omišalj kaže kopneni terminal. Dakle ide se protiv ovog zakona i zato se već sada najavljuje novi zakon, zakon o LNG-u. Dakle to je izigravanje i Ustave i Povelje o lokalnoj samoupravi i odluka Općine Omišalj, Primorsko-goranske županije i želje građana koji tamo žive. Hvala lijepo. Gledajte ja sam baš prekjučer bio upravo u Općini Omišalj, pristao sam sudjelovati u okruglom stolu koji se bavi tematikom, dakle to su štete upotrebe klora u LNG terminalu. I time sam pokazao da treba ići, ponavljam, razgovorom, argumentima, dakle komunikacijom. Nedostatak komunikacije, ne odgovaranje na dopise to je apsolutno neprihvatljivo. Ja držim da se taj problem neće riješiti na odgovarajući način bez da se uključe sve zaineresirane strane. LNG terminal ima veliki potencijal i sasvim sigurno u nekim fazama bi njegov kapacitet mogao rasti. Ono što je jako važno da on ima i snažan potencijal u pitanju dodane vrijednosti odnosno sinergijskog učinka kada se on poveže sa proizvodnim ciklusima ili termoenergetskim objektima, gdje njego nusprodukt, odnosno, njegov teret, a to je velika rashodna energija, se može upariti sa objektom koji treba rashladu i time se postižu veliki sinergijski učinci, dakle, to je nešto za poželjeti u stvari, kada se ETA, termoenergetskog bloka, recimo, može bitno podići. I meni to nedostaje dakle, u razmatranju ovoga cijeloga sustava. Naravno brzina je važna, zbog makroekonomskih odnosa, strateških pozicija, zauzimanja dakle, na energetskoj karti Europe, to sve skupa se treba i može razmotriti i naći jedno rješenje, dakle, da Hrvatska postane čvorište za … [[Govornik se ne razumije.]] prirodni plin. Idemo sada na replike poštovanom kolegi Žagaru, prvi je na redu kolega Milošević, izvolite. jedna ispravka, pa kolega Žagar, rekli ste da Ministarstvo gospodarstva trebalo biti u nekom sukobu s drugim ministarstvima. Ja ne mislim da ne treba biti ni u kakvom sukobu, ni sa kojim ministarstvom ni sa kim u administraciji, mislim da ne samo Ministarstvo gospodarstva, nego sva ministarstva, cjelokupna administracija, lokalna administracija, trebaju shvatiti da moraju raditi u korist privatnog sektora, poduzetnika, srednjih, malih obrtnika, velikih poduzetnika jer samo kroz rast biznisa u ovoj zemlji ćemo mi zadržati mlade, povećavati gospodarski rast i imati novaca za sve ono što je nužno i potrebno isto. Što ja sam siguran da svi ovdje u ovoj sabornici bez obzira … [[Govornik se ne razumije.]] razlike želimo za naše građane. Dakle, vrlo kratak odgovor, hvala kolega Milošević, što ste mi dali priliku, kad kažem u sukobu, evo, dati ću konkretan primjer, kad ministar financija, kaže, podignuti ćemo porez, onda Ministarstvo gospodarstva treba reći, ne može to više, ne ide više opterećenje. U tom smislu sam mislio reći, Ministarstvo gospodarstva, mora, tu se slažemo, pa bez poduzetništva nećemo ni naprijed. Zato mislim da svi moraju aktivnu sudjelovati, ministarstvo, mi vlada mora djelovati u cijeli, ali u ovoj državi će se stvari mijenjati, onda kada mi čujemo stav državnog tajnika, kad čujemo stav ministra kad kaže, eto tako neće ići premjeru. To ne može tako jer ne možete razvijati poduzetništvo, ako dižete poreze. To su neke stvari o kojima treba biti određena kolezija. Izvolite. Poštovani kolega Žagar, pa evo, ja ću samo, vi ste vrlo praktičan čovjek i želite isto kao i svi mi, da neke stvari se događaju brže. Ono što više bi bila replika, zapravo na konstatacije kolege Dobrovića, a radi se o centrima za gospodarenje otpada. Na primjeru recimo grada, odnosno, Zadarske županije, zajedno sa Ličkom senjskom, da je od 2006.g. je postupak stvaranja dokumentacije za taj centar i od kada počinje zapravo studija utjecaja na okoliš, od 2006. sada kad već imamo sve gotovo, dakle, kada je zatvorena financijska konstrukcija od 377 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz konkurentnosti i kohezije i udjela lokalne zajednice od 10% i fonda od 73 milijuna kuna, dakle oko 19% još uvijek nema mogućnost da se to napravi. Zato što postoje brojni problemi koji su se događali u tijeku raspisivanja natječaja, a da ne kažem u samoj pripremi projekata. Dakle, što hoću reći? Da ti centri bi trebali biti prioriteti svima nama, svim gradovima, jer u odnosu na strategije koje su se stalno događale, mijenjale, preuređivale, itd. kako je dolazio koji ministar, nismo konkretno napravili ništa, osim recimo grada Pule koji je u Kaštijunu to napravio. A činjenica je da evo i grad Split ima i dalje još uvijek problem Karepovca i nismo se makli od početka. Dakle, ja bi htjela da se to puno brže i puno kvalitetnije događa bez obzira na pojedine probleme, jer je činjenica da je otpad nešto o čemu moramo svi jako puno razmišljati. Idemo sada na zadnju repliku, poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Uvaženi zastupniče Žagar, vi govorite o tome da bi Hrvatska trebala imati čim više investicija, međutim, postavlja se pitanje što su to investicije? Mi vidimo da se u Hrvatskoj investicijama naziva rasprodaja vlasatih tvrtki. Vidimo isto tako da se pljačka građana naziva troškovima tranzicije. To su lijepi nazivi za ustvari nešto što naše gospodarstvo i državu unazađuje. Ja bih vas htio pitati konkretno pitanje, da li Hrvatska može imati rast BDP-a, poput Slovenaca koji trenutno imaju 6% ili Rumunja 7%, a da nema svoje vlastite tvrtke? Možemo li ostvariti takav rasta BDP-a ako je sve u stranim rukama. Ako je INA u stranim rukama, ako je u stranim rukama, ne znam Končar, ako je u stranim rukama telekomunikacijska mreža i mnoge druge tvrtke koje su nekada bile stup hrvatskoga gospodarstva. Zašto ne investiramo u svoje vlastite ljude, zašto ne investiramo u svoj vlastiti rad? Zašto ne investiramo u svoje resurse? Zašto ne investiramo u svoju vlastitu infrastrukturu, koja je u odnosu na druge europske zemlje možda čak i naprednija u nekim stvarima? Ja se bojim da s ovakvim Zakonom o strateškim investicijama, mi ustvari i dalje radimo na tome, da razvlašćujemo sami sebe, svoje imovine i u biti da možemo očekivati daljnji rast nezaposlenosti, daljnji rad zaduživanja, a sve ostalo je samo jedna lijepa forma bez sadržaja. Uvaženi kolega Bunjac, dakle s vama se mogu u mnogim stvarima složiti u vašoj replici, a istina, vaša replika je dosta široko ovako postavljena i ono što smatram iznimno važnim a to sam čini mi se i u svojem izlaganju rekao da važno je investicije promatrati sa stajališta koristi javnog interesa. Međutim javi interes je nešto što moramo i što mora ministarstvo, mora cijelo društvo brinuti o njemu počevši od lokalne samouprave do državne. Mi imamo niz poduzetnika koji su uspješni i to treba jasno reći ovdje uspješni su samo zato što posluju s državom, posluju sa gradovima i općinama. To je rana ove države i gospodarstva u cjelini. Kao što kažu da pravda treba biti slijepa, tako bi i natječaji trebali biti slijepi. Poslove bi trebali dobivati ljudi koji znaju i koji imaju ideje, koji imaju kapacitete, koji imaju na kraju krajeva i dobro plaćenog radnika.

I kad te probleme riješimo a to jedino možemo riješiti da institucije, opet kažem onu političku frazu „institucije rade svoj posao“, ali netko te institucije mora nadzirati. I s vama se slažem, nije država loš gospodar, loši su gospodari ljudi koje država postavlja na ta mjesta isključivo zbog nekakvih političkih interesa ili sinekura i to su problemi ovog društva. Slijedeći klub zastupnika koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, u njihovo ime govorit će zastupnik Giovanni Sponza, izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Trenutno važeći zakon koji je donijet 2013. kao što ste i sami rekli do sada je dvaput mijenjan i to od 2014. i 2016., i od njegove primjene do danas na listu strateških investicija uvršteno je 36 projekata. Danas je pred nama novi zakon i naš klub je stava da moramo biti spremni pogledati istini u oči i postaviti si pitanje hoće li se doista novim zakonom postići brža priprema izvođenja strateških projekata. Vjerujem da jesmo svjesni da investicijska klima i općenito uvjeti poslovanja u RH već dugi niz godina nisu na potrebnoj i zadovoljavajućoj razini što uostalom potvrđuju i relevantne međunarodne institucije poput Svjetske banke u izvješću Doing Businessa. Postoji više uzroka takvog stanja, spomenut ću samo. nesređeno stanje u katastru i zemljišnim knjigama, neusklađeno stanje između katastra i zemljišnih knjiga, problem je u tome što naš zemljišno-knjižni katastarski sustav datira još iz doba Austro-Ugarske, u ono vrijeme to je svakako bio jedan moderan sustav, međutim nakon 150 godina, svi ćemo složiti da više nije adekvatan. Nadalje, problem sa kojim se susrećemo prilikom pripremnih projekata je i neutvrđena granica pomorskog dobra, jedan od problema vezan je uz djelatnost Hrvatskih šuma i uz šumsko-gospodarsku osnovu. Naime, postoje slučajevi da se neke čestice na jedan potpuno netransparentan način doslovce preko noći uvrštavaju u šumsko zemljište što to opet dovodi do nepotrebnih sudskih sporova a što opet usporava investicijske aktivnosti. Kada već govorimo o sporovima, želim reći da zbog nedovoljno jasnih i u praksi teško provedivih zakona, dolazi do brojnih nepotrebnih i skupih sudskih sporova između države i jedinica lokalne samouprave a što također nažalost usporava investicijske aktivnosti. Mi smo imali prilike navedenu problematiku u jednom dobro dijelu riješiti Zakonom o državnoj imovini no onako kako smo imali priliku vidjeti i čitati u prvom čitanju, taj zakon koji je situacije trebao riješiti, on nažalost to riješio nije. Dakle, postoji niz uzroka koji koče investicije u Hrvatskoj a koji država mora riješiti i prepoznajem i uz najbolju želju predlagača no međutim sve dok nam propisi su nejasni, teško provedivi, dok ne uredimo i uskladimo katastarski, zemljišno-knjižni sustav, dok nam je administracija spora i neučinkovita, dok se pojedine institucije ne prestanu ponašati kao država u državi, dok državna razina ne prihvati općine, gradove i županije kao partnere, mi nećemo imati osnovne preduvjete za provođenje strateških investicija. I samom kraju želim kazati da novim zakonom se neće postići brža priprema izvođenja strateških projekata već se isto može postići jedino u ređenim i efikasnim sustavom. Zahvaljujem. Zastupnik Željko Glasnović javio se za repliku, izvolite.

I kad govorimo o investicijama ovdje, spomenuli ste vi katastar, pa zašto nitko neće investirati u zemlji gdje je 5% zemljišnih knjiga sređeno? Čega je to posljedica? Čega? Zašto neće doći ljudi ovdje? Taj akt izgleda izvanredno tamo kad ga čitate, ali gdje su te strane investicije? Sad ova grupa zadnja, turistička agencija ova, to je prvo što ja znam, 16 milijuna eura je dobila za hotele, ta grupa privatna, to je prvo ovo što je dobilo za privatne investicije u Hrvatskoj, jedna veća investicija. A vratiti će se natrag što sam jutro govorio, tko će doći u zemlji gdje vlada pravni javašluk. Gdje je ta sinergija između ministarstava? Pa dolaze ljudi ovdje, uopće nema nikakve sinergije, rade u vukummu, ovi govore ovo, ovi drugo. Imamo opet papire, imamo papire, imamo izvanredno to sve propisno u teoriji ali u praksi ništa. Koliko dugo će to trajati? Evo, ako ne riješimo neka pravna pitanja ovdje šta možemo očekivati?

Odgovor na repliku zastupnik Sponza. Evo ja ću se samo osvrnuti na jedan detalj kojeg je spomenuo kolega Glasnović, a to je neusklađenost i nekoordiniranost među ministarstvima što je točno. Na to trebamo ukazivati, na to trebamo upozoravati vjerujem da oni koji to trebaju čuti i hoće čuti. Sljedeći zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Ivan Vilibor Sinčić. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Sponza, govorili ste među ostalim o onim sređenim zemljišnim knjigama i katastrima. Znamo gdje spadaju zemljišne knjige i katastri pod sudove, znači govorimo o reformi sudova, odnosno o reformi pravosuđa. Znači ako ne reorganiziramo ne samo zemljišne knjige i katastar nego naravno i državno odvjetništvo, sudove itd., ova zemlja nema niti teoretske šanse da ikada krene na bolje, jednostavno ćemo se vrtjeti konstantno u krug. Pa vas pitam da komentirate jednu jako zanimljivu informaciju koje je svojedobno rekao predsjednik sada kluba HDZ-a gospodin Branko Bačić, kako Hrvatska, kako bi trebalo 5 milijardi kuna uložiti da se srede sve zemljišne knjige u Hrvatskoj a da zbog toga što te knjige nisu sređene mi svake godine gubio 5 milijardi kuna. Evo ako se sjećam, to je gospodin Bačić i rekao ovdje za govornicom u jednoj raspravi pa molim vas da to komentirate. Ne pada mi na pamet da komentiram kolegu Bačića, to će on sam. Rekao bih sljedeće da osim što mijenjamo zakone u prvom redu da mi moramo početi mijenjati sebe, da u svojim raspravama trebamo doprinijeti i razumijevanju problema i rješavanju problema. Da se, da je poželjno da se što manje bavimo politikanskim temama, da iskazujemo spremnost da budemo odgovorni u ponašanju, određenih rasprava u kontekstu određenih zakonskih prijedloga i rješenja. Ali definitivno dok mi ne budemo riješili i katastar, ne budemo riješili zemljišne knjige, ne budemo riješili katastar pomorskog dobra, dok se pojedine državne institucije ne prestanu ponašati poput države u državi, dok ne počnemo propitkivati njihovu odgovornost, dok ne počnemo propitkivati njihovu efikasnost rada, dok ne počnemo govoriti o tome da Hrvatska povlači pretjerano, premalo sredstava iz EU fondova mi nećemo napraviti nikakav konkretan iskorak naprijed. Dakle vratiti ću se na ono što sam rekao. Ovaj zakon neće promijeniti ništa, prepoznajem intenciju predlagača no nama treba jedan sasvim novi, uređen i efikasan sustav. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e javio se za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govoriti će zastupnik Sinčić. Izvolite. Hvala vam predsjedavajući, kolegice i kolege zastupnici i svi koji pratite ovo putem medija, uzeo sam ovaj govor u ime kluba kako bih komentirao ovaj zakon. Znači imamo Konačni prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima RH. Kada govorimo o strategiji Hrvatska je tu dosta nesretno prolazila. Kao najbolji primjer volim govoriti o Energetskoj strategiji donesenoj 2009. godine, da vrijedi od 2020. godine. Dakle taj dokument je potpuni promašaj. Gospodin državni tajnik koji je ovdje sjedio nije se mogao oteti dojmu da se slaže samnom. Naime cijela strategija se temelji na nekoliko elektrana koje neće nikada biti izgrađene, npr. Ombla ili elektrana na Dravi ili nuklearna elektrana koja je temelj te strategije. Prema tome sve pada u vodu. I to je još uvijek aktualna strategija i po toj strategiji bi mi trebali raditi, razmišljati i razvijati energetiku. To je naravno nemoguće i zato treba donijeti novu strategiju što se tiče energetike ali i svih drugih stvari. Sjetio bih se također situacije kada je za povlačenje novca iz EU fondova Hrvatska definirala biotehnološko područje kao područje prioriteta. OK i Europa osigura novac za biotehnološko područje i što mi onda radimo kada se prijavljujemo na fondove potpuno zanemarimo to područje, mi ćemo se javiti ne znam na poljoprivredu. I onda naravno da ne možemo povući novac. Prema tome, strateški dokumenti, brojni strateški dokumenti su potpuno promašeni od hrvatske stvarnosti i bojim se da će takva biti i sudbina ovog zakona koji o njima govori. Htio bih se također osvrnuti na aktualnu situaciju, aktualni strateški projekt ovih dana to je svakako Liquefied Natural Terminal, odnosno LNG Terminal na Omišlju. Dugo vremena se govorilo o LNG Terminalu, gotovo uvijek je to kopneni terminal. Kopneni terminal je skroz druga priča od plutajućeg terminala. Prva faza bi bila plutajući terminal, druga faza bi bila kopneni termina. Projekt je dosta kontroverzan, ja sam ga svojedobno u stanci za ovom govornicom nazvao ekonomskom katastroform, tehnološko-tehničkom katastrofom i ekološkom katastrofom. Ajmo razdvojiti dvije stvari, prvo je ideja, ideja da idemo napravi LNG, drugo je projekt, idemo napraviti projektnu dokumentaciju da opravdamo taj projekt, da ga predstavimo javnosti i da na kraju krajeva po tom projektu koji mora biti u skladu s nekom strategijom radimo. Sjetio bih se ovdje Vrdoljakove kuhinje 2014., 2015. godina, eksploatacija Jadrana. Sama ideja je ajmo reći i da i ne, iako više ne za nas iz Živog zida ali projektna dokumentacija koja se predstavila hrvatskoj javnosti, koja je dana na javnu raspravu puna rupa. Ima masu netočnih informacija, recimo broj potresa. Sad je već 4 godine, ne sjećam se svih detalja, recimo broj potresa. Nisu uzete u obzir na dnu Jadrana lokacije gdje je NATO odbacivao bombe, ne možete bušiti dolje podmorje ako je skladište bombi. Niz znanstvenih institucija je rekao da je unutra niz netočnih znanstvenih podataka, da nisu uzete u obzir migracije, ne znam, riba, ptica. Ako se sjećam, to je bio Oceanografski institut i još nekoliko takvih niz udruga, cijela hrvatska javnost je bila protiv tog projekta. Dokumentacija kojom se ta ideja pokušala obrazložiti i elaborirati je bila katastrofalna. Uvijek je to masa stranica da vas ubiju u pojam, da ni ne čitate, da vas u startu obeshrabre da je to vječna istina koju ne treba propitivati. Međutim, nisu uspjeli tada, neće uspjeti niti sada s LNG terminalom. I ovaj projekt ima također 1200 stranica. Predsjednik LNG-a Hrvatske, gospodin Frančić kada je, mislim da je bio 17. studeni prošle godine, obrazlagao tu svoju studiju u Omišlju, otišao je posramljen. On nije mogao dati odgovore na neka osnovna pitanja koja ta studija upravlja. Nije mogao dati konkretne brojeve, nije mogao dati konkretne scenarije. Opisi koji se unutra koriste isto su bliže beletristici nego znanosti. Slična stvar. Je li i to Vrdoljakova kuhinja?

Sjetimo se susreta naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i gospodina Trumpa. O LNG terminalu. Vjerojatno da jer mu je supruga iz Slovenije. Međutim, ima li on vremena baviti se Hrvatskom? Ne. Znači, to je već ispečen posao, to je dogovoren posao, tu su se jake, ja bih rekao, sile osovine dogovorile, da ne kažem urotile, da se s tim projektom ide protuustavno. LNG terminal plutajući nije ucrtan u prostorne planove niti općine Omišalj sa svojim naseljima Omišalj i Njivice, niti Primorsko-goranske županije. Šta njima znače neki papiri? Sila boga ne moli, je li tako? Osim toga, tehnologije koje se tamo prezentiraju su štetne za okoliš. U istom tom Jadranu 100-tinjak kilometara dalje na talijanskoj obali kod Montefalconea, slični plutajući LNG terminal, slična tehnologija, tu tehnologiju je Hrvatska dokinula negdje 2014. godine. Rekla je ne tada plutajućem LNG terminalu i toj tehnologiji, da bi se sad opet to reinstaliralo. A imamo scenarij što se može dogoditi. Varikina, klor će odlaziti na dno zatvorenog Kvarnerskog zaljeva i jednostavno će čistiti, uništavat će život na tom podmorju, javljat će se na površini pjena i sve ostalo što se događa. Osim ekoloških predispozicija, tu su naravno i ekonomske.

I sad je plan, mi ćemo uvest u jednu točku u prostoru 8 milijardi metara kubnih plina na godinu, a izvest ćemo iz te točke 2-2,5 milijarde plinovodom jer toliki je kapacitet plinovoda na godinu. A gdje je ostatak? Nekad je bila ideja da se tamo napravi termoelektrana pa da se odmah spaljuje plin, proizvodi se električna energija, uz put, ta toplina koja se generira može se koristiti za grijanje tog ukapljenog plina da se pretvori ponovno u tekućinu. Nekad dok je Dina radila slični je bio proces.

Druga stvar, čak i da uspijemo odvesti sav taj plin nekamo, kamo ćemo s njim? Naše glavno skladište Okoli u Velikoj Ludini, nekih 500 milijuna metara kubnih može spremiti.

Znači nećemo ga skladištiti, potrošit ga nemamo gdje, pa ćemo ga onda negdje prodat, izvest. Da, to je bio plan. Ministrica Dalić je sa gospodinom Hernandyem u Budimpešti nedavno potpisala memorandum o suradnju. Smanjene su transportne cijene sa 7 eura po megawat satu na 1 euro po megawat satu i sad se stvara nekakav put plina iz LNG-a u Mađarsku. Ponovit će se priča ih litvanske … [[Govornik se ne razumije.]] koja je izgrađena za 4 milijarde metara kubnih, da bi danas radila na jednom milijardi metara kubnih i zapravo radila sa gubitkom. Nitko neće skuplji plin, niti Litva, niti njihovi susjedi Poljska, Estonija, onaj dio Rusija oko Kalinjingrada, Finska itd. To nikome ne treba i to je jednostavno ekonomska katastrofa. I na sva ta pitanja mi nismo dobili suvisle odgovore. Evo, ja nisam stručnjak za plin, neka nam se objasni, neka nam se daju konkretni i jasni brojevi. Ne. Zašto bi se raspravljalo na znanstvenoj osnovi, analitički, kad se može spin-ovima i nasiljem. Trump je rekao biti će terminal i bit će terminal. To je demokracija, to je slušanje volje građana. Stanovnici Omišlja Primorsko-goranske županije ne žele plutajući LNG terminal. Jel ikoga to zanima u Vladi RH? Ministricu Dalić? Ministra Ćorića? Hoće se ponoviti Cetina? Što je bilo sa Cetinom? Ista stvar. Suluda ideja kao prvo i onda suludo izrađen projekt. Znanstvenici su ga pokopali, opet Vrdoljakova kuhinja, opet plin. Molim vas lijepo ponovit će se Cetina i ovdje. Pa zašto se radila Cetina? Jel' to ozbiljna Vlada? Naravno da nije i neće vam ovo uspjeti gospodo. Morat ćete im ponuditi scenarije. Jasna je cost benefit analiza i sve ostalo. Neće spinovi više prolaziti. Niste naučili na Jadranu, niste naučili na Cetini? Gospodin Frančić je inače došao iz MOL-a, tamo je radio prije. Vezan je kumski sa gospodinom Popijačem iz Petrokemije. Kako su se samo lijepo pozicionirali? Tko će zaraditi MOL? Jer plin u Hrvatskoj nema Hrvatska, ima ga MOL, ima ga MOL. Najvjerojatnije će onda plin jeftini hrvatski iz domaćih izvora odlaziti Mađarima, a mi ćemo kupovati ovaj skupi iz LNG-a. Porast će cijena plina, porast će cijena struke. Šta to njih briga. Neće oni odgovarati za to. Prema tome, energetska strategija, ova dokumentacija, rasprava prema javnosti podcjenjivačka kao da smo mi nekakav stabla kojima se monologom može govoriti da sve to prođe bez ikakve kritike ili bilo čega takvoga.

Katastrofa na žalost nam je na pomolu, govorili smo o tome u stankama.

8 mjeseci je Vlada dozvolila da sve ide kako ide. Sada Debeljak na naslovnici Večernjeg kaže „Ako nam Vlada ne da jamstva, nećemo više raditi brodove.“ A kao da je do sad radio brodove. 10, 15, nije napravio ni jedan radi platforme za Veneciju. O.k. barem nešto. Nije. Treći maj i danas se ovdje govorilo o tome na stanci je u ozbiljnim problemima, ne može nastaviti funkcionirati. Završit će tamo gdje su i mnogi drugi završili u stečaju i rezalištu ako Vlada nešto bitno ne napravi. Sve je to resor ministrice Dalić. Mi to nemamo. Mi ovisimo o milosti privatnih kojekakvih interesa, o milosti Europe. Na taj način se ne vodi ozbiljna politika. Na taj način Hrvatska neće nigdje doći kao što ni sada nije baš daleko došlo od devedesetih godina. Projekcije za budućnost nisu sjajne. Pa oni su možda i stotinu brodova porinuli. Hajde da ne mogu biti profitabilne, hajde da ne mogu o.k. Ne mogu biti profitabilne, idemo ih onda ugasiti, ne isplati se više raditi, idemo raditi nešto drugo. Ali one mogu biti profitabilne, treba im pomoći dok ne postanu profitabilne. Ne, Europa kaže ne, mi ćemo raditi u Kini. Nama to ne treba.

Hvala zastupniku Sinčiću. Zastupnik Željko Glasnović javio se za repliku, izvolite. Mi smo krenuli ovde sa ovoga Zakona o strateškim investicijama na LNG terminal. Ovo nije rasprava o LNG terminalu, ali ja bih samo rekao jednu stvar, možda znate, možda ne znate da je već Crna Gora njihova naftna tvrtka, državna je već pomakla granicu u svoju korist jer su našli ogromne količine tamo u Boki Kotorskoj, već su krenuli s tim. Mi statiramo na mjestu. Evo. Od koga ćemo mi lovu uzimat? Šta je naša stvarnost? Taj europski fond za strateške investicije raspolaže sa 16 milijardi eura. Od kuda će ta Hrvatska lovu dobivati, od koga ćemo lovu dobivati. To je pitanje jedno. Drugo pitanje. Zašto nitko neće investirati ovdje. Evo kad ćemo se baviti, korijene problema, a ne posljedicama. Dragi gospodine Sinčić, ja nikad nisam čuo iz vaše stranke jednu čudnu riječ lustracija, akademska i kadrovska. I to se non stop izbjegava. Zašto? To je čista analitika i istina. Jer smo naslijedili isti pravni sustav iz bivše države. Gdje su rješenja? Evo kad su se, kad govorim o ekologiji šta je sa Bakrom gore, Crnica, Šibenik, otpad od šibenskog mosta dole, stare. Najljepši zaljevi u Jadranskom moru su zagađeni iz bivšeg sustava sivom ekonomijom koja je totalno bila izvan, druga generacija. O tome nitko ne govori. To Kaštelanski zaljev.

O tome ne govorimo. Ja se mogu složiti sa vama da je Kina zemlja ekoloških katastrofa, međutim ne bih sada išao dalje o Kini. Što se tiče lustracije tko je govorio 2014. godine u kampanji o lustraciji korumpiranoga kadra upravo Ivan Vilibor Sinčić kandidat Živoga zida, nisam to čuo niti od Kolinde Grabar Kitarović iz HDZ-a, nisam to čuo niti od gospodina Josipovića, niti od gospodina Kujundžića koji se tada kleo protiv HDZ-a da bi danas bio isti njihov ministar. To su sve barabe, nevjerodostojne i varaju narod iz godinu u godinu. Ja vas molim napišite Zakon o lustracije, dajte da ga pročitamo, mi ćemo ga vrlo vjerojatno poduprijeti. Ja sam za lustraciju mora doći do smjene generacija i svih oni koji su surađivali i sa bivšim režimom protiv sadašnjeg društva i države i pogotovo ovi koji su agenti, korupcije u sadašnjoj državi, njih jednostavno treba lustrirali. Samo bi se osvrnuo na činjenicu da je '90. g. gospodin Šeks u pravosuđu instalirao nekih 2000 svojih ljudi, podobnija i zato danas imamo nefunkcionalno pravosuđe, nemamo pravosuđe nego imamo šeksosuđje, koje je u samo po svojim elementima krivosuđe i krađosuđje. Uvaženi kolega Sinčić, imam za vas jedno pitanje, ustvari 2 pitanja, prvo jel vi mislite da se strateški projekti u Hrvatskoj mogu odrađivati strukture koje seu strateškim potezima rasprodale najdragocjenije hrvatske resurse od banaka, telekoma, turističkih firmi i onoga zaista što je bilo najvrijednije. Sviđa mi se što ste maloprije rekli da je potreban smjena generacije, potrebni su nam novi ljudi u politici. Jer ovo što je do sada bilo od 30 milijardi eura, ukupni inozemnih investicija od osnutka Hrvatske do sada, mi smo vidjeli da od toga nismo imali puno koristi. Postavljam konkretno pitanje vezano za LNG jer je to proglašeno strateškim interesom. Ono jest strateški interes, ali ako se radi na netransparentan način, ako ne znamo što dobivamo što gubimo, ako ne znamo studiju utjecaja na okoliš, može li se to nazvati strateškim projektom, odnosno, kako ocjenjujete takav pristup tom projektu, ako ne znamo najvažnije stvari oko ovoga. I drugo svi su zaboravili Imunološki zavod, vi ste bili predsjednik Istražnog povjerenstva za Imunološki zavod, ja sam bio član tog povjerenstva i puno vremena smo potrošili na to. Vidite to, ne može doći na dnevni red, još nije došao na red izvještaj Istražnog povjerenstva o tome. Ako je to strateški projekt, investicija, a ja sigurno smatram i stranka Promijenimo Hrvatsku, kao i Živi zid da je to strateška investicija, odnosno, projekt, zašto Vlada o tome šuti?

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Lovrinović, osvrnuli ste se na dobre stvari. Što se tiče strateških projekata, evo ja imam prilike dosta često razgovarati sa poljoprivrednicima, pogotovo u zadnje vrijeme kada imamo Zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji je nedovoljno dobar, koji pogoduje velikima. Ne može malo poduzeće biti mali poljoprivrednik. Međutim, mi radimo zakon koji ide protiv većine tih ljudi i ti ljudi nam se žale onda. Evo, mi bi htjeli pokrenuti, ali nema banke, koja će vam dati kredit. Gdje vam je HDZ-ovci poljoprivredna banka, gdje vam je agro banka o kojoj ste toliko govorili? Ljudi da bi podigli novac iz fondova prvo moraju imati neki svoj novac. Ne mogu dobiti, jer nemamo svoje banke koje bi financirale našu politiku i financirale naše ljude, pogotovo one male poduzetnike, poljoprivrednike i OPG-ove. Što se tiče dokumentacije, da ja sam jasno govorio na više primjera, Cetina, prije družba Adrija, pa sada također eksplantacija Jadrana, LNG, znači gdje je znanost u Hrvatskoj?

Dajte nam znanstvene činjenice. Molim vas lijepo, što se tiče Imunološkog zavoda, ostajem polako bez vremena, 400 milijuna eura, možda će biti i više, će koštati ovaj LNG projekt, pomnožimo to sa 7, nekih 3 milijarde kuna, jel tako. 3 milijarde kuna imamo za LNG terminal, da bi imali zagađen okoliš, skuplji plin i sve ostalo što ide, a nemamo 100 milijuna kuna za Imunološki zavod. Pa čak ne trebate dati ni tih 100 milijuna kuna, Imunološki zavod, što stoji u našem izvješću ima sam nekretnina u središtu Zagrebu, 100-150 milijuna kuna, prema procjeni od prije nekoliko godina. Povucite novac iz fondova, i to niste u stanju. Uvaženi zastupniče Sinčić, nekoliko sitnih malih opservacija i onda. I jasna pitanja i vaš jasan odgovor na to. LNG terminal o njemu se raspravljalo '90. g. činjenica je da postoji niz studija o ekološkoj štetnosti plutajućeg terminala, ali kako će tehnološki proces ugroziti ekološko biološki sustav mora, snižavanje temperature mora? Recite koliko će temperatura mora biti niža i koliko će to štetiti? Jer temperatura mora je ljeti cirka 25-26 stupnjeva, a zimi oko cirka 10 stupnjeva. Da li je na ovih 10 stupnjeva prestaje ili nestaje život u moru? Recite da li ste se informirali o tome? Kakav je ovo odraz LNG terminala na gospodarstvo, standard? Koliki je multiplikacijski indeks LNG terminala, koliki je utjecaj na popratnu gospodarsku aktivnost? Gospodarstvo Rijeke je uništeno, građani se iseljavaju. Zašto? Jer nema egzistencije. Koliko je more onečišćeno u vrijeme jake gospodarske aktivnosti u Rijeci? Pa su građani radi egzistencije dolazili u Rijeku i PGŽ županiju da li će terminal više štetiti moru nego se zatvorene tvornice?

Apsolutno ne. Ja sam svojedobno 2015. godine kada je bila predizborna kampanja dao podršku kopnenom LNG terminalu i danas sam spreman o tome raspravljati na znanstvenoj osnovi. Međutim, što se tiče plutajućeg terminala tu je rasprava u tijeku, to je nova ideja nakon toga i tu smo apsolutno protiv. Pitali ste me koliko će se sniziti temperatura mora? Ja ne znam. Nije niti vaš gospodin Frančić to znao objasniti suvislo. Mi hoćemo znanstvene podatke da znamo računati što ćemo s time. A što znamo? Znamo šta je bilo u Monte … hladan klor je išao po dnu, tamanio sve živo, pjena se pojavila na površini i danas imamo tamo ogromne probleme. Pitali ste me za gospodarske benefite, evo govorilo se je o velikom broju zaposlenih, da će se zaposliti ljudi, da će ljudi iz Omišlja također se zaposliti, međutim to nije točno. Svega nekoliko ljudi iz Omišlja bi se zaposlilo u plutajućem LNG terminalu, a ljudi koji će operirati sam brod FSR neće imati prebivalište u RH odnosno možda svega nekoliko njih.

Radit će tamo za nekakvu kompaniju na Govorili ste o 3. maju, pa tko se je ovdje upravo založio za stanje u 3. maju, tko je išao u brodogradilište 3. maj i našao ljude odnosno ljudi su se javili nama

Uvaženi kolega Sinčić, ja kao i uvijek vaše rasprave pozorno slušam i mogu vam reći da ste mi zaista simpatični i lijepo to elaborirate sa brojim podacima, pokazateljima i ne znam s čime sve ne. međutim sada ste me malo zbunili, ne znam kome da vjerujem. Vama koji ste rekli da će Kvarnerski zaljev biti kloriran ili Primorsko-goranskom županu, evo čitam njegovu izjavu Zlatko Komadina pozdravio je odluku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Vlade da podrže projekt Tvrtke Plinacro za izgradnju plutajućeg LNG terminala čija je vrijednost procijenjena na 50 milijuna eura. Vlada je ovom projektu pristupila dobro u smislu definiranja lokacije i traženja odluke o realizaciji od strane mogućeg investitora. Plutajući terminal nije ne kompatibilan s velikim LNG terminalom, njegova prednost je u tome što je jeftiniji, brže se realizira, a nakon što obavi svoju funkciju može se prebaciti na novu lokaciju itd., itd. Eto to je govorio gospodin župan Zlatko Komadina, ja sam vam sada to pročitao, a ne mogu reći da nije struka jer je bio i direktor Tvrtke Energo koja upravo isporučuje na području Primorsko-goranske županije u gradu Rijeci plin, dakle zna o čemu se radi. A između ostalog vaša rasprava kada ste spominjali one bombe iz Drugog svjetskog ne znam kojeg rata pa ne znate da li će se to moći bušiti tamo ili ne, to me podsjetilo na jedan zbor mještana kada smo krenuli spajati našu poslovnu zonu sa magistralnim plinovodom Pula-Karlovac kada je jedna od izjava i najveći bukača koji su u tom trenutku bila da postoji mogućnost da će neko staviti bombu ispod cijevi plina i aktivirati nakon 10 godina pa će čitavo naselje izletiti u zrak. Na sreću bili smo tu čvrsti i odlučni pa smo to izgradili, sada taj plin koristi preko 200 tvrtki i preko 4 tisuća ljudi, a prošlo je svega 10 godina od kada se to izgradilo. Ukoliko na ovaj način budemo krenuli a priori da je nešto negativno, da nešto ne valja, da nešto zagađuje mi jednostavno prisiljavamo naše ljude da odlaze ća jer jednostavno ne stvaramo im mogućnosti egzistencije, ne stvaramo im mogućnosti niti preduvjete da uopće razmišljaju da ostanu ovdje. Odgovor na repliku zastupnik Sinčić. Hvala vama predsjedavajući. Evo meni je drago da je župan dao taj stav, da je doprinio ovoj raspravi. Ja osobno smatram na temelju brojnih informacija koje sam ja sa svojim kolegama, ali prije sa konzultantima ljudima koji su radili i u Dini i u Plinacro i drugdje, do sada došao do spoznaje da će doći do kloriranja toga zaljeva i naš je stav negativan. Ako mene neko uvjeri u suprotno, možda vi, ja mogu promijeniti stav. Mi nismo a priori protiv nečega. Ja sam rekao što mislim o kopnenom terminalu. Prema tome, nemojte molim vas plasirati takve teze. Govorili ste o bombama iz Drugog svjetskog rata, bombe su zapravo više iz intervencije na Kosovu, kosovske krize, intervencije u Bosni. NATO ima te karte u koje zone je on deponirao te bombe. Znate da se zrakoplov ne može vratiti na nosače aviona osim da se razoruža, ja nisam rekao da će doći do eksplozije nego da smo morali kao dio dokumentacije priložiti kartu gdje su te bombe da znamo da smanjimo rizik. To u toj dokumentaciji nije bilo i dokumentaciji Vrdoljakove kuhinje. Evo ja bih htio znati vi možda se ne morate složiti s mojim mišljenjem, međutim što kaže narod Primorsko-goranske županije, vaše županije, što kaže narod Omišlja? Oni su prošli tjedan jasno rekli što misle, ako ih znanost može uvjeriti u suprotno odlično. Nama je cilj doći do istine, ako je istina drugačija mi ćemo je prihvatiti.

Uvaženi kolega Sinčić. Malo smo čuli od vas o ovom Zakonu o strateškim investicijskim projektima, bojim se samo da ova naša rasprava ili vaša rasprava da budem precizniji baš ne pomaže u privlačenju investicija i zadržavanju hrvatskih poduzetnika da svoje aktivnosti ostvaruju u Hrvatskoj, ali sada to na stranu. Ja bih volio čuti za što ste vi, za koji energetski projekt se zalaže Živi zid. Ja vjerujem da ćemo se ipak složiti da se ne možemo Hrvati vratiti u pećine i ubirat plodove po pašnjacima i po šumama. Dakle nešto moramo raditi svi zajedno.

Dakle, naša geostrateška pozicija omogućava da i kroz taj LNG, ne samo kroz LNG, se pojavimo na karti Europe, da kroz to zapravo konačno kapitaliziramo svoj geostrateški položaj. Dakle, naša je odgovornost, a vidjet ćemo tko su ti investitori i kupci, pustimo tržištu to, ne trebamo se mi miješati u to, da odluči što će, od koga i koliko kupovati plina i to je super jednostavno. Samo tako možemo ići naprijed. Pojavit ćemo se na karti Europe i odgovoriti ćemo na izazov da osiguramo za srednju i istočnu Europu diverzifikaciju energenata i sigurnost opskrbe. Drugo, nisam ekspert za ekologiju, al čujete, auti zagađuju. Oni koji jedu meso, kažu i krave koje se uzgajaju zagađuju nemilo, sve zagađuje. U centru velikih njemačkih gradova vam se nalaze termoelektrane. Jesu ih zatvarali? Nisu. Tehnologija napreduje. Hvala Bogu, tehnologija napreduje i to jako napreduje. Prema tome, Dioki prije par desetljeća je sigurno zagađivao više na otoku Krku nego što će LNG pa i plutajući zagađivati. Sve zagađuje.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, ja u velikom dijelu odbacujem vašu raspravu jer me pokušava i moje kolege prikazati kao nekakve radikalne ekologe. Apsolutno ne. Ja sam ovdje nabrojao promašene studije, plasirane lažne znanstvene teze i sve ono ostalo što si jedna ozbiljna zemlja ne bi smjela dozvoliti. Jer narod Omišlja je narod Primorsko-goranske županije je jasno rekao i preko peticije koja se prikuplja i preko prosvjeda, preko brojnih drugih aktivnosti da ne želi plutajući LNG sa projektom kakav je bio obrazložen. Što se tiče nas i naših energetskih projekata za koje se zalažemo, mi se zalažemo za energetski sustav, koji mora de facto biti stabilan, inače je beskoristan u kojem će najviše što je moguće obnovljivi izvori energije imati udio. Apsolutno ne. Rekao sam ranije što mislim o kopnenom LNG terminalu, što sam mislio prije. Naše izjave i naše politike se formiraju na temelju struke, konzultacija, praćenju svjetskih trendova. S druge strane, ono što ste vi napravili, onemogućili ste da se u RH razvijaju u bilo kakvoj ozbiljnoj mjeri obnovljivi izvori energije. Donijeli ste strategiju za vrijeme Jadranke Kosor totalnu promašenu. Jeste li vi ozbiljna stranka? Nuklearna elektrana, mislim da je glava 632. Nema je. U prvih 6 mjeseci se od nje odustalo.

Bunjac javio se za repliku. Uvaženi zastupniče Sinčić. Evo, čuli smo iz redova pojedinih zastupnika HDZ-a da je smisao LNG terminala da se Hrvatska pojavi na karti Europe.

Spomenuli ste jedan podatak, naime da je cjelokupna javnost protiv LNG terminala. A evo, vidimo da pojedinci smatraju da su oni iznad te javnosti. Tu u biti, saznajemo bolnu činjenicu da je vladajuća elita potpuno odvojena od svojih građana, da se slijedi njegove namjere nego da ih jedino zanima dakle, krupni kapital, interesi krupnog kapitala, odnosno nekakva mogućnost kupnje prijateljstva prije svega, SAD-a. Tu kupnju prijateljstva vidjeli smo i kroz slučaj Agrokor, kroz slanje hrvatskih vojnika u sve moguće vojne misije po svijetu, kako Europi, tako Aziji i Africi. I u biti, u konačnici, moramo se pitati kakvu korist od svega toga imaju hrvatski građani. Doista ne treba biti stručnjak za plin, a jedino je bitno ono što građane zanima, koliki ja račun mjesečno dobivam za grijanje. Sasvim sigurno da ako ćemo kupovati ovaj plin preko LNG terminala, dakle skuplji plin, da će ti računi u konačnici biti veći i to je ono što građane najviše zanima jer oni već sad ni ove račune ne mogu plaćati, a kamoli će moći plaćati još veće. Naravno, uz sav ovaj štetan utjecaj na okoliš, sasvim je jasno da 99% hrvatskih građana od toga neće imati nikakve koristi. Možda će imati zastupnik Milošević i možda će imati aktualna predsjednica koja će se moći vratiti na lijep položaj u NATO savez. Kolega Bunjac, na kraju je pitanje svega što želimo. Politika će definirati energetsku politiku, kao i sve druge politike. Ljude koji će raditi te politike, znanstveno obrazlagati, oni su struka. Pitanje je što želi narod Omišlja? Što želi narod Slavonije? Što želi narod Zagreba? Možemo mi napraviti 10 nuklearnih elektrana ovdje ako hoćemo. E sad, drugo je pitanje stručno, da li to ima smisla, kako će to utjecati na energetski sustav, hoće li one raditi sa minusom, tko će se tu zaposliti li neće, koji su rizici, to je nešto drugo. Jedno su ideje, možemo imati mnogo ideja, a onda su tu studije koje bi nam morale što je moguće više i točnije reći istinu. Kakva je projekcija, što će biti s tim projektom kroz određeno vrijeme.

Pa zašto se u startu nije na suvisli način rekla cijela istina što će se raditi. Tad ne bi javnost bila protiv. Moda bi mene uvjerili. A niste me uvjerili. Ako nešto ima toliko benefita, a toliko malo štete, pa onda bi trebali svi biti za. Govorili ste također o SAD-u da nažalost, gdje Trump okom, ili gdje Juncker okom, tud gospođa Grabar-Kitarović i gospodin Plenković skokom. Od ovoga projekta koristi će prije svega imati SAD koji će uvoziti skupi plin iz naftnog škriljevaca dobiven hidrauličnim frakturiranjem. Imati će korist oni koji prodaju … [[Govornik se ne razumije.]] imati će koristi Mađarski MOL koji je stavio svog čovjeka da vodi ovaj projekt a hrvatski građani će imati skuplji plin i skuplju struju. To je ono što je javna rasprava pokazala do ove točke. Prije nego nastavimo želim pozdraviti učenike Prirodoslovne škole iz Karlovca koji su sada s nama u galeriji. U ime Kluba zastupnika, odnosno pretpostavljam da je Kluba zastupnika HDZ-a govoriti će zastupnik Ivan Domagoj Milošević. Izvolite.

Ali nemojte obmanjivati hrvatsku javnost. Naime, dokazivo je i na internetu se da pronaći podatak da je na sjeveroistoku EU cijena plina ruskog zemnog plina pala između 20 i 30% nakon što su otvoreni LNG terminali. Dakle jednostavno nemojte lagati i plašiti hrvatsku javnost netočnim informacijama jer to je opasno a i kažnjivo. OK, evo vratimo se današnjem Zakonu o strateškim ulaganjima, pozdravljam državnog tajnika i kolegu. Pred sobom danas imamo i dobar i koristan zakon. Bilo je danas u sabornici a i biti će mnogo onih koji će naći zamjerke ovom zakonu i to vjerojatno dosta zamjerki. Ali velika većina tih istih koji pronalaze te zamjerke u životu nikada nije ostvarila niti jednu jedinu investiciju ako izuzmemo iz tih privatnu kupnju stana. E sada ste kupili stan privatno kao investiciju neki drugi su se borili sa preprekama hrvatske birokracije. Velika većina također još je manje bila u prilici razgovarati sa očajnim ulagačima i hrvatskim i stranim i ruskim i američkim i njemačkim i hrvatskim i velikim i srednjim i malim u pokušaju da se u Hrvatskoj realiziraju ulaganja. Ajmo krenuti redom, prvo zašto nam treba ovaj i ovakav zakon. Najmanje iz 3 razloga i ja ću ih se potruditi elaborirati sva tri. Prvo, trebamo ubrzanje gospodarskog rasta kako bismo brže smanjivali zaostajanje za visoko razvijenim članicama Unije, valjda se oko toga slažemo. Neće nam naime dovoljni biti turizam i europski fondovi, turizam je koliko čitamo prešao 20% hrvatskog BDP-a, ne postoji ni jedna uspješna zemlja na zemaljskoj kugli koja ovisi isključivo o turizmu. Uvjeravam vas da nema drugog načina za ostvariti i očuvati sve ono što svi mi bez obzira na razlike u ovoj sabornici želimo za svoje građane a to je socijalna izdvajanja, više mirovine, dostupno zdravstvo i veća ulaganja i u obrazovanje ali i uz hrvatsku sigurnost, znači i hrvatsku vojsku. Samo povećanje poslovnih ulaganja, posebno u različite industrije, jačanje privatnog sektora i zaposlenosti u privatnom a ne javnom sektoru, te posljedično ubrzanje gospodarskog rasta može trajno osigurati sve naše navedene zajedničke želje. Rado bih kasnije u ovoj raspravi čuo neke argumente protiv ovog što sam upravo rekao. Drugi razlog za ovaj zakon, moramo se ubrzano pomaknuti sa niskih mjesta na svim svjetskim i europskim ljestvicama mjesta poželjnih za ulaganja, ljestvicama konkurentnosti ili ekonomskih sloboda za privatni sektor. Lista razloga kao i redoslijed i ovaj, i u ovom razlogu ne razlikuje se nimalo od prijašnjeg pojašnjenja. Uz jedan dodatak u usporedbi sa ostalim postkomunističkim zemljama mi imamo izrazito malo tzv. green field ulaganja stranih ulagača. To su ona gdje se kupila ledina pa se nešto gradilo a nisu se kupovale lokalne kompanije. Posebno industrijskih, dakle proizvodnih, onih koje su učinile današnju Poljsku, Češku ili Slovačku razvijenijima i vrlo niske nezaposlenosti. U tom procesu nisu oslabili domaći poduzetnici, ti isti poljski, češki, slovački, ja ih znam nekoliko, dapače, omogućili su nastajanje i razvoj srednjih i malih poduzetnika u tim državama. Strana ulaganja ne donose samo novac koji ne bih podcijenio već vještine, znanja i tržišta. Nažalost, jednako da ne kažem loše kao prema stranim odnosimo se i prema hrvatskim ulagačima a i hrvatskoj dijaspori tj. pokušajima ulaganja naših useljenika i to različitih generacija koje često zazivamo pa i u ovom Saboru da nam pomognu. Dozvolite mi ovdje još jednu malu digresiju. Od globalnom važnih indeksa o jednom se u Hrvatskoj ne govori a taj indeks se zove indeks ekonomske kompleksnosti, kratko rečeno indeks ekonomske kompleksnosti govori o tome koliko je znanja u jednoj naciji, u jednoj nacionalnoj ekonomiji ugrađeno u to gospodarstvo. U proteklih nekoliko godina nažalost naš se taj indeks prepolovio. Dakle još jednom naglašavam turizam je odličan ali nije dovoljan, bez industrije, tj. proizvodnje nemoguće je sagraditi uspješno gospodarstvo, napredno društvo i ispuniti očekivanja svih naših građana. Treći razlog i ujedno i odgovor na očekivanu kritiku da se ovim zakonom ne rješava problem malih i srednjih ulaganja, tj. srednjih i malih poduzetnika ili obrtnika, onih za koje svi neprekidno ponavljamo i u ovoj sabornici da trebaju biti ključni doprinositelj rastu zapošljavanja i gospodarskom rastu. To je točno ali ipak će svima njima biti bolje i lakše ako se pokrenu veliki ulagački projekti i to ne samo u građevinskom sektoru koji je devastiran prošlom 6.-godišnjom recesijom i poreznom represijom. Dakle od nekuda moramo krenuti ako treba i specijalnim alatom, tj. ovim specijalnim zakonom dok ne preodgojimo našu administraciju i ne ukinemo ili promijenimo sve naše kompleksne procedure i strukture, zavrzlame i birokratiziranost. Ja sam siguran, moram nadodati da će taj proces, nadam se, želim vjerovati također služiti kao edukativni proces na svim razinama hrvatskoj birokraciji ili administraciji kako hoćete da nauči kako zaista može po zakonima i transparentno ali pomoći svim veličinama hrvatskih poduzetnika i obrtnika da ostvare svoje ideje. Sve do trenutka dok sveukupna naša administracija ne shvati da ne dobiva plaću radi sebe već radi što boljeg i bržeg ispunjavanja zahtjeva svih naših građana a ne samo poduzetnika i obrtnika ali posebno njih. A upravo zato trajna obveza nas ovdje u Saboru ostaje stvarati okoliš za naše poduzetnike i obrtnike, ne samo kako bi ostvarili što brže i jeftinije svoje ideje i projekte već i sređivati zakonodavni okvir, smanjivati poreze, organizirati institucije i nadzirati ih i izgrađivati jedan novi i drugačiji stav prema biznisu i poduzetništvu. Prije nego li kažem još nekoliko rečenica o samom zakonu, moram se vratiti na ovaj naš, maloprije raspravljeni LNG terminal. Po svim pokazateljima to jest strateški projekt i to ne samo za Hrvatsku već za istočnu i srednju Europu. Zašto je on strateški, zato što osigurava veću diversifikaciju i sigurnost u opskrbi energentima, cijelom prostoru srednje i istočne Europe a Hrvatsku stavlja na tu kartu energetske Europe, kolega Bunjac. Zemljopis sam imao dosta godina u osnovnoj školi, pa i u srednjoj školi, imao sam odličan. Možemo poslije nas dva se okršit i to pred kamarama oko znanja u zemljopisu. A Hrvatsku stavlja na kartu Europu kao energetski hab ili ti čvorište iz kojeg možemo izvući više koristi i to ne samo u energetici. Zašto plutajući, jer vas je i to zanimalo? Pa zato što je sasvim logično da se ne bi poskupio plin, taj plin, onda je logično ići sa nekoliko stotina milijuna eura investicija ne sa dvostrukom investicijom. Onaj koji nešto zna o investicijama, taj zna da ono ulaganje u fiksni kapital, dakle u to što se tamo realizira i normalno da će poskupiti proizvod koji prodajete. Nekoliko rečenica naravno i o samom zakonu. Pohvala i jedna načelna primjedba. Mislim da je postignut još jedan iskorak u odnosu na isti zakon koji je donijela SDP-ova Milanovićeva Vlada, ovo ne govorim da bih kritizirao tadašnji prijedlog već jednostavno da ovaj zakon jest unaprjeđenje jer točnije i preciznije su propisani i popisani koraci i postupanja te procedure i mislim i vjerujem da će i transparentnost biti još veća, osim toga tamo je negdje, sad ne znam točno u kojem članku izrijekom napisano da će se objaviti svi ti strateški investicijski projekti. Moram također pohvaliti da je jedan cijeli članak, a to je članak 15. posvećen hitnosti i ubrzanju procedura, živim osobno za dan kada će iste procedure i kriteriji biti na raspolaganju i najmanjem obrtniku za ulaganje od nekoliko desetina ili stotina tisuća kuna. Mislim da su bez obzira što će mnogi kritizirati odabir kriterija za proglašavanje projekta strateškim s obzirom na sve okolnosti s kojima se suočavamo, odabrani razumno i korektno. Brinu me pak, isto sam govorio i prije nekoliko godina na ovom istom mjestu, prenormiranost priloga potrebnih za prijavu strateškog projekta kao i velik da ne kažem, prevelik broj članova operativnih skupina. Mislim osobno da nije potrebno da u njima čak sjedi 5 predstavnika različitih ministarstava uz puno uvažavanje tih ljudi i njihovog znanja i iskustva, manje je uvijek brže i bolje. Mislim da zapravo na neki način tom prenormiranošću i sa prevelikim brojem ljudi u radnim skupinama priznajemo slabosti i nemogućnost da natjeramo svi zajedno državnu administraciju i njene službenika da međusobno surađuju i da budu efikasni. Svakako želim naglasiti i pohvaliti članak 12. stavak 6. koji predviđa da u operativnu skupinu može biti imenovana osoba od strane ulagača. To je odlično a jedan od razloga zašto smo danas na dnu EU-a, zato što je jaz privatnog i javnog sektora u Hrvatskoj oduvijek bio velik a za vrijeme recesije taj se jaz povećao, pa smo danas eto tu gdje jesmo. Moja jedna načelna kritika jest da postoji predviđeni penali za ulagača, ali ne i za državu ukoliko dođe do prekoračenja rokova. Osobno bih da se što prije i što više odmaknemo od sustava u kojem je država u pravu i kada to nije a privatniku, što ono rekoše jednom privatniku „kako bog da“ Da li će strateški ulagači biti spremni dati bjanko zadužnice, posebno s obzirom na reputaciju koju imamo kao ulagačka destinacija, ostavljam njima i administraciji da prosude svaki za sebe. Zaključno ću ponoviti, dobar i koristan zakon koji će vjerujem, pomoći ubrzati niz velikih ulaganja a na Vladi RH i svima nama ovdje je zadatak ubrzano izgrađivati sustav koji će za sve poduzetnike, obrtnike svih veličina i vrsta i njihove ideje i investicije djelovati efikasno, transparentno i odgovorno. Na kraju, ovo nije šala, ali meni osobno najdraži slogan ikad za hrvatski turizam je bio onaj „Mala zemlja za veliki odmor“ Moramo Hrvatsku učiniti jednako tako velikom i dobrom za ulaganja i za biznis inače se ne trebamo čuditi ako će nam mladi nastaviti odlaziti, ulaganja nas zaobilaziti a mi ćemo sve više svakim danom biti konobari i kuharice ili obratno, konobarice i kuhari u vlastitoj zemlji. Zato nam treba ovaj zakon dok ne riješimo sve nagomilane probleme, prepreke za poduzetnike, obrtnike. Klub HDZ-a će podržati ovaj zakon, pozivam sve vas da učinite isto a radujem se replikama koje slijede i raspravi. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je zastupnik Kliman, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

To je zaista previše. Čini mi se da i investitori kao takvi danas vide kao gospodarsku granu jedino turizam kao profitabilnu. Ja ću vam reći da dosadašnji zakon je u svega 3 projekta imao svoju funkciju do kraja a sva 3 projekta su bila turistička. Dakle, za vrijeme Vlade u kojoj sam ja sjedio evo i predsjednik povjerenstva za strateške investicije je bio sadašnji predsjedatelj ove sjednice, mi smo zaključili ugovor sa tvrtkom Adris odnosno Maistrom i zaključili smo strateško partnerstvo za izgradnju hotela Park. Dakle, vrijednost je od 100 milijuna eura, nakon toga još dva projekta su se u privatnom sektoru izrealizirala, to je autokamp Punta Nova i hoteli Plat. Dakle, opet samo turizam. Mislim zaista ono što ste vi rekli u vašoj raspravi, trebamo težiti da udio turizma bude što manje ali ne u smislu da ga mi smanjimo nego da povećamo ovu drugu gospodarsku aktivnost jer jedino to garantira jedan zdrav oporavak hrvatskog gospodarstva i pružit će nam jednu perspektivu za jednu budućnost ove zemlje kao razvijene europske države. Kolega Kliman, pa to je posebno značajno kad dolazi to od vas, bivšeg ministra turizma, nekog tko je cijeli život upravo u turizmu. Da, potpuno se slažem, mislim da smo toga svi svjesni u Hrvatskoj da nijedna ozbiljna, uspješna država ne može toliko značajno, dugotrajno ovisiti ili sve više o turizmu i turističkoj djelatnosti, tog su duboko svjesni, ja razgovaram naravno i sa ljudima iz turizma, svjesni su i oni. Osim što svaki turizam ovisi prije svega o sigurnosti, pa kad nešto ovisi isključivo odnosno počiva i na sigurnosti onda ima sa sobom naravno i neki sigurnosni rizik, ono što je jednako tako važno a to je, rekoh u svojoj raspravi u ime kluba, nacionalna ekonomija prije svega mora biti posebno za malobrojni narod, zasnovano na znanju. Dakle, ako želimo ulagati, a želimo svi u ovoj sabornici bez obzira na razlike, ulaganje u obrazovanje i obrazovni sustav, onda valjda prije svega trebamo ulagati naravno i obrazovanje vezano uz i relaciji tržištem rada a to znači, imamo danas desetina fakulteta po cijeloj Hrvatskoj, inženjerskih, strojarskih, elektrotehničkih, svi ti ljudi negdje trebaju raditi, ne obrazujemo ih valjda da odu raditi u Irsku ili Njemačku. Dapače, nadam se i neću nikad prestati vjerovati da ih sve skupa možemo vratiti nazad. Inače, statistika kaže da svako jedno radno mjesto u industriji odnosno u proizvodnji za sebe veže dva dodatna radna mjesta. To nažalost nije slučaj sa turizmom. Naravno da u turizmu ima puno još prilika koje nismo iskoristili, a to je povezati se napokon zaista sa poljoprivredom, i tu se kolege iz Živog zida u pravu, ja se potpuno slažem, mi moramo napraviti taj iskorak prema poljoprivredi, moramo dati svu maksimalnu podršku ljudima koji se žele baviti poljoprivredom ali naglašavam ponovno i neću prestati nikad naglašavati, ali sve to trebaju raditi poduzetnici i obrtnici svih veličina. Dakle, moramo shvatiti da u 21. stoljeću ako želimo biti napredni, privatni sektor je taj koji će ostvariti sve ono bez obzira na titulara vlasništva. Tu se stalno potežu nešto privatizacije, pa svega je to na neki način ipak vlasnik ova država, nema veze tko je titular. Zastupnik Jovanović javio se za repliku, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče.

Ja vam reći da smo svi u Sabor izabrani voljom građana i da je volja građana Omišlja, Krka, Primorsko-goranske županije da su protiv plutajućeg LGN terminala. Prema tome ja kao saborski zastupnik VIII. izborne jedinice a i vaši kolege iz HDZ-a iz VIII. izborne jedinice, trebaju ovdje zastupati volju građana koja je jasno iskazana u nekoliko navrata. Trebaju poštivati odluke općinskog vijeća Omišlja, trebaju poštivati odluke skupštine Primorsko-goranske županije koje su uzgred budi rečeno, donesene jednoglasno, za njih su glasali i članovi HDZ-a. A oni jasno kažu, da, mi podržavamo strateške prioritete RH, posebno u području energetike, ali smatramo da je rješenje koje prihvatljivo za općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju, kopneni terminal a ne plutajući. Jednako tako bi saborski zastupnici smo prisegnuli da ćemo poštivati Ustav i sve zakone koji proizlaze iz Ustava, a i ovaj zakon koji danas ovdje imamo u raspravi kaže da strateškim prioritetom može biti proglašen samo projekt koji je u skladu sa prostornim planom. Prema tome, u prostornom planu općine Omišalj koji je prihvaćen i od Primorsko-goranske županije i potvrđen od ministarstva, postoji samo kopneni terminal. Dakle u skladu sa ovim zakonom, plutajući terminal ne može biti strateški prioritet, zato se valjda i najavljuje nekakav novi zakon o LNG-u koji će biti i kršenje Ustava i kršenje ovoga zakona o kojem danas raspravljamo i kršenje volje građana općine Omišlja, Krka i Primorsko-goranske županije a mi se moramo kao saborski zastupnici VIII. izborne jedinice voditi interesom građana koji tamo žive. Odgovor na repliku, zastupnik Milošević. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Pa valjda prostorni planovi postoje u 21. stoljeću da se mijenjaju, ne, pa se mogu i promijeniti ali vi ste očito baš protiv LNG terminala u bilokojem obliku pa nalazite raznorazne izlike da se to ne dogodi. Ja vam inače imam porijeklo iz Primorsko-goranske županije, ne bi vjerovali, prije stotinjak su moji se doselili u Zagreb iz Rijeke. Imam puno tamo prijatelja poznanika i nešto daljnje rodbine pa pričam s ljudima u primorsko-goranskoj županiji, pa nekako baš evidentno svi s kojima ja pričam su baš za LNG terminal i žale se što eto, ta sirota županija iz koje vi dolazite je apsolutno najgora u proteklih 27 godina u pitanju uništavanja industrije. Kako to da u nekim je ipak i to ratom, izravno ratom pogođenim prostorima, Vukovarsko-srijemska, Slavonsko-brodska, mnoge županije, evo dandanas postoji neka industrija tamo i proizvodnja, bolja ili slabija, ali eto baš nekako u vašoj županiji sve propade, Hartera, Dioki, ne znam, gdje god kreneš, to je nekad bila jedna od industrijskih, dakle najrazvijenijih dijelova Hrvatske, pa kako to kod vas? Dakle, 3 000 ljudi koji uvažavam njihove stavove, 3 000 na prosvjedima, ja mislim ako dobro znam računati, to je 1% od onih koji žive samo na prostoru Primorsko-goranske županije. Dakle, nemojte i ne dozvoljavam, ne možete si uzeti pravo govorit da su svi protiv na bazi uzorka od 1%

Ne može se dogoditi on shore bez da prije toga dođe off shore terminal. To je ekonomski isplativije, to je opravdanije iz pozicije cijene plina i kupaca.

Ispričavam se, ako mogu zamoliti samo prije nego krenete. Pretpostavljam koji razlog, pretpostavljam zbog čega ali ja bi sad zamolio, ja ću vama odobriti povredu Poslovnika, ne koristite institut povrede Poslovnika za replike. Nije replika. Dakle citiram, gospodin Milošević je rekao ja znam da ste vi protiv svakog oblika LNG terminala. Dakle, to je laž jer sam ja jasno i glasno rekao da ja kao i svi stanovnici koji prosvjeduju protiv plutajućeg su glasno rekli da jesu za kopneni LNG terminal, ali on je sad ovdje izmišljao da sam ja rekao da sam protiv, prema tome, lagao je kao što je lagao o svemu o čemu je govorio sada.

Ali ja bih volio da se vratimo na raspravu. Izvolite. Meni nije zabavno, nego samo ću reći da evo i ovaj dokaz ovo što je gospodin … [[Govornik se ne razumije.]] upravo napravio, razlog da se promijeni Poslovnik Hrvatskog sabora. Niste naveli niti članak po kojem ste zatražili povredu Poslovnika. Izvolite. Mislim da je kolega povrijedio Poslovnik [[Upadica Petrov: Po članku?]] jer je tražio povredu Poslovnika po članku 236 [[Upadica Petrov: 236.]] Tako je. On je tražio povredu Poslovnika za nešto što nije razlog za povredu Poslovnika. Zastupnice Jelkovac sljedeći put kad zatražite povredu Poslovnika pročitajte članak po kojem tražite. Dalje u vaše rasprave neću ulaziti. Zastupniče Jovanović zatražili ste povredu Poslovnika zbog kategoričkih tvrdnji koje ste sami iznosili unutar svoje replike i zato sam i opomenuo odmah na početku. Imate mogućnost pojedinačnih rasprava. Ja se onda s tim slažem. Nemojte im davati razlog zašto žele mijenjati Poslovnik. Hvala. Dragi zastupnici sa nama su ovdje učenici Ekonomske i trgovačke škole iz Čakovca na galeriji, pa bih molio da ih pozdravimo jednim pljeskom. [[Pljesak.]] Zastupnik Ante Sanader javio se za repliku. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi kolega slažem se sa vama apsolutno da je ovaj zakon još jedan pokušaj da pošaljemo jasnu poruku investitorima da želimo investicije i da podržavamo investicije. Ovdje ste i vi spomenuli u svom nastupu, a i to je dnevna tema danas kako nam mladi bježe i kako i stari na žalost, ne više samo mladi, odlaze iz Hrvatske i kako treba nešto hitno napraviti da se to stanje promijeni. Ali iz ovih rasprava koje smo ovdje danas čuli ja mislim da im više šaljemo poruku ljudima da bježe iz Hrvatske, jer sve ono što se pokušava u Hrvatskoj napraviti, sve investicije koje pokušava netko u Hrvatskoj implementirati mi šaljemo poruku da to nećemo. Ali vrlo je interesantno, ti naši ljudi odlaze u zemlje u kojima to rade.

Ali iznad svega, evo vidite interesantno mobitel zrači, ali nisam još nigdje čuo javno mnijenje koje govori da prestanemo razgovarat mobitelima. Tako da evo na žalost i ovaj Zakon o strateškim investicijama pretvorio se u viku šta mi nećemo, ali ne čuje šta mi hoćemo. Apsolutno ekolog sam cijeli život od '92. aktivan.

Mi smo protiv svega i onda nam ljudi odlaze. Jer pomislite kako će razmišljati investitori kad čuju ovu raspravu u Hrvatskom saboru. Mogu se samo složiti sa kolegom Sanaderom i reći da za čudo, to sam već rekao par puta, za čudo da ta naša djeca na žalost kad odu ne odu u Venezuelu i na Kubu, nego odu u Irsku i Njemačku. Pa onda valjda treba nama svima u ovoj sabornici, pa i onima koji se baš ne slažu sa tržišnom ekonomijom i liberalnom demokracijom poslat neku jasnu poruku. Znači ako želimo zadržat mlade i vratiti ove koji su već otišli, onda valjda je smjer svima nama jasan. I to je super jednostavno zapravo, nema tu puno komplikacija.

U većini se slažem sa vama i mislim da ste vi o ovom zakonu govorili onako kako bi to trebalo govoriti, a mislim nije ni čudo jer ste vi ipak čovjek koji dolazi iz gospodarstva i znate što bi trebalo gospodarstvu i što bi sve trebalo učiniti da se pokrenu strateške investicije u Republici Hrvatskoj. Imali smo ovdje puno toga čuti zašto smo protiv ovoga, zašto smo protiv onoga. Ništa nismo čuli za što jesmo. Na koji način ćemo mi zaposlit ljude, na koji način ćemo pokrenut gospodarstvo ako smo protiv svega. Evo gospodin Sanader mi je uzeo dio replike, ali jednostavno ja ne mogu shvatiti da se netko zalaže za neovisnost naše zemlje, našeg gospodarstva u svemu od energetike, vojske i svega, da ne valja nam EU, ne valja nam ovo, ono, Rusija nam je nekima možda i dobra, a znamo kakva je razina demokracije u Rusiji, da ne govorim o nekim drugim stvarima. Uglavnom mi smo protiv svega, spominjemo tu i taj nesretni LNG terminal, da ne govorim o drugim investicijskim projektima. Evo sjetimo se samo izgradnje poslovnog centra na Cvjetnom trgu u Zagrebu koliki su bili prosvjedi. Da li se danas netko više uopće sjeća gdje je ulaz u tu famoznu podzemnu garažu? Hvala Bogu to je jedan od projekata koji je uspio. Da nismo takvi kakvi jesmo imali bi i puno više projekata i puno više radnih mjesta i puno manje ljudi bi išlo van. Da li svako istrčavanje ljudi na ulicu ujedno predstavlja i mišljenje većine ljudi o nekom projektu ili o nekom zbivanju gospodarskom koje se događa. To je vrlo upitno. Ali ljudi izlaze svake 4 godine na izbore i tu daju svoje mišljenje, a oni koji dobiju pravo upravljati imaju odgovornost prema tim građanima. Stoga Hvala lijepa. Naime, današnji šef opozicije ili barem šef SDP-a, ako ne i šef opozicije, nisam siguran tko je šef opozicije, zato ovo kažem, je čini mi se, ležao na podu i odnosila ga je policija u maricu. Bojim se da je koji puta i parkirao sad zadnjih par godina od kad je sagrađen Cvjetni trg. Ali dozvolite mi reći još nekoliko rečenica kad već imam minutu i pol. Nekako se mi na ovoj strani sabornice prečesto povlačimo kad iz nekih drugih dijelova ove sabornice dođu razno-razni napadi ovakvih-onakvih interesnih skupina, pa znate šta?

Inače, to je u svijetu liberalne demokracije normalno. Drugo što sam htio reći, nisam dovršio misao, što se tiče titulara vlasništva. Dakle, hvala Bogu, u 21. stoljeću eto, privatno vlasništvo nije kao '45. do '50. oduzimano, konfiscirano, nacionalizirano, otimane ljudima industrije, proizvodnje, stanovi, kuće i sl., nego smo eto, hvala Bogu, devedesetih to promijenili. Međutim, čini mi se da smo u jednoj stvari zaglibili. Mentalno smo možda jednim dijelom ostali tamo. To što postoji privatni vlasnik, to ne znači i ne može značiti da je manji interes ovog Sabora, Hrvatske Vlade ili hrvatskog društva za tu istu kompaniju. Za hrvatsku državu, hrvatski narod jednako su bitne državne i privatne kompanije. Privatna je danas od jednog ili od 1000 dioničara ili 100 tisuća dioničara. Može biti ljubomora, može biti jala, tko ima više para, ali pustimo tu priču na stranu. Kolega Pernar, vi ćete vjerojatno sad govoriti zašto su oni svi za. Kaže ovako: tako je primjerice, državna revizija podnijela kaznenu prijavu u obliku izvještaja za tvrtku Pastor koje je vlasnik donedavni potpredsjednik Vlade Domagoj Ivan Milošević, čije je otac Radenko bio među prvim dioničarima. Revizija kaže da su nekretnine te tvrtke u Magazinskoj na Selskoj cesti u Zagrebu procijenjene na 1,1 milijun maraka. 1,2 milijuna maraka manje od cijena gradskih tijela. Fond za privatizaciju prihvatio je po cijeni nepovoljniju ponudu, a svoj izbor nije obrazložio što je treba, kaže u reviziji, te napominju kako je tadašnji predsjednik Fonda bio Ivan Penić, a predsjednik Upravnog odbora Fonda Borislav Škegro. Revizori ističu i kako su ponuđači cjelokupan iznos 1,85 milijuna maraka uplatili od pozajmica koje su vraćene novcem Pastora ili zaduživanjem te tvrtke. Dioničari su za te iznose bili dužni Pastoru. U kolovozu 2001. tvrtka nudi 50% popusta ako uplate dug za 14 dana. Domagoju Ivanu Miloševiću otpisano je 1,3 milijuna kuna duga, a Danijelu Šternu milijun. Kreditiranje i jamstvo za kupnju dionica nije u skladu sa Zakonom itd, itd. To je vaš model upravljanja našom zemljom, to je ta politika koju vi provodite.

Držite se teme koju je gospodin Milošević izlagao. Imam sreću zato što gospodin Milošević u ovom trenutku ima odgovor na repliku, inače bi išlo, pretpostavljam, povreda Poslovnika. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Ma zapravo ste me, kolega Pernar iznenadili što evo sjedite tu duže od godinu dana, niste prije pročitali to. Nekako sam fakat iznenađen da sam morao čekati duže od godinu dana da to pročitamo, to svi mogu naći na internetu. Dakle, evo koliko mi vrijeme dozvoljava minutu i 40. Ja sam prvi biznis pokrenuo s 19 godina, 1989. godine, bila je još Jugoslavija. Ne znam jeste li se vi tada rodili, nisam točno čitao kad ste vi se rodili. Ne znam što ste radili otkad ste se rodili, što ste studirali, gdje vas se to točno može naći u Hrvatskoj. Koliko ste ljudi zaposlili, koliko ste poreza platili? Volio bih to čuti. Taj podatak bi volio čuti. Nije mi baš bilo lako. 2000. godine, da, sa još jednim partnerom, da, samo otkupio dionice od malih dioničara. To je 8 godina nakon pretvorbe i 6 godina nakon privatizacije. Moj pokojni otac, kad ste ga se takli, samo da znate ovdje za hrvatsku javnost, je bio dioničar od 2,5-3%, čini mi se. I tada se zajedno sa drugim malim dioničarima devedesetih izborio da Gucić ne kupi Pastor u toj istoj pretvorbi i privatizaciji, odite tamo i pitajte te ljude koji tamo rade. Dan-danas rade. Izvoze i rade svaki dan. Malo se zamislite što radite i što govorite. Moram reći, kao što rekoh, nisam iznenađen. Iznenađen sam zapravo da niste izdržali godinu i nešto dana, nego da sad ovdje vi meni držite moralne lekcije. Potpuno ste promašili, ali zaista ste promašili sve. I žalosno da jedan takav mladi čovjek nema argumenata, ne zna što bi predložio, ovim mladim ljudima, kolega mi je rekao da ne smijem reći djeca nego mladi ljudi pa se ja ispričavam, mladi ljudi. Ja i sebe još uvijek doživljavam relativno mladim pa onda ovaj, 48 godina baš i nije nešto više mladost, ali u 21. stoljeću možda je. Dakle, kolega Pernar dajte više da čujemo za što se vaš Živi zid, živi pijesak, živo blato zalaže, što nudite ovoj djeci. Ja vas molim, ne trebate mijenjati Poslovnik da biste smanjili intenzitet uvreda na osobni račun, a to se odnosi na apsolutno sve saborske zastupnike. Zastupnica Grozdana Perić javila se za repliku. Poštovani kolega Milošević. Pa evo, ono što možda niste spomenuli u svojoj raspravi, a jako je važno jer se odnosi u odnosu na prethodni zakon, eksplicitno se spominje tko je investitor u ovom Zakonu koji može biti, dakle, OPG, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, može biti domaća ili strana pravna osoba registrirana na teritoriju RH. Pravna osoba čiji je osnivač RH i jedinice lokalne i područne, regionalne samouprave. Dakle, jako je važno da se zna tko sve može biti investitor i da sa smanjivanjem praga je omogućeno da široki spektar zapravo nađe interesenata mogućnost za ulaganja. A ako spomenemo da u zadnjih 20 g. imamo nekih 31 milijardu eura ulaganja investitora, razno raznih, ali da u samoj strukturi ulaganja imamo zapravo problem jer je najmanje bilo proizvodnih investicija i novih tehnologija, onda je to važno reći da sa ovim zapravo se otvaraju druge mogućnosti, a isto tako, što treba napomenuti da je jako važno i od 10 investicija, koje su do sada u tijeku da 7 od njih imaju problema sa zemljišnim knjigama i zapravo našim kaosom kojeg vučemo od puno prije, od prije 50, 60, 70 g. Dakle, na to se moramo fokusirati i rješavati ta pitanja. Zastupnik Branimir Bunjac, javio se za repliku. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Milošević, doista ovoliko demagogije već nismo čuli, ne pamtim, od tada u Saboru. Ja bi samo htio odgovoriti na jednu vašu tezu, gdje vi kažete da se zalažete za znanost i obrazovanje i da se zalažete za to da se mladi ne iseljavaju, odnosno, tvrdite da se mladi neće iseljavati, ako se dopusti izgradnja LNG terminala, plutajućeg i neke druge investicije. Pa dobro, daj mi recite, ako se vi doista zalažete za znanosti i obrazovanje, zašto su ove g. u proračunu u postotku smanjena sredstva za znanost i obrazovanje? Ako se zalažete za te veće mirovine, kako ste rekli, kako to da je javni dug, upravo sada za mandate vaše Vlade, postigao rekord prešavši 300 milijardi kuna. Jer vi zaista mislite povećati mirovine a s takvim javnim dugom, jel to moguće? Drugo, vi kažete dajte investicije. Pa imali ste investicije, gospodine Milošević, sve banke ste predali stranicima. Jesu li otvorena radna mjesta, jesu se povećale plaće, jesu se mladi prestali iseljavati, jesu veće mirovine? Nisu. Jeste dali Končar? Jeste dali Podravku? Jeste dali HT? Jesmo li sad na putu do toga da damo Agrokor? Jeste li dali INA-u? Pa gdje su ta radna mjesta? pa pisali ste u programu vjerodostojno da će biti 180000 radnih mjesta. Znači vi uporno pričate o tome, da evo, sad će, sad će, evo sutra će, samo dignite ruke. I tako već 27 g. Pogledajte rezultate svoje vlade i svih svojih prijašnjih vlada, pa će vam biti jasno da ste upravo vi ti, koji ste doveli državu u takvu stanje, a ne mi iz oporbe koji nikada nismo bili na vlasti, o čemu vi pričate? Hvala potpredsjedniče.

Ne znam kakve veze imaju banke i mirovine, dajte mi točno to Dakle, vlasništvo u bankama, koje su jedini sektor, nažalost, naglašavam nažalost, jedini sektor koji uz šestogodišnju recesiju, prošao relativno neokrnjen, je bankarski sektor. Hoćete da vam kažem zašto? Iz prve ruke, nisam nikad bio bankar. Zato što imaju propisane procedure, obrazovani menadžment i znaju što rade. Jer naime, čini mi se da treba objašnjavati vama, koji ste već dosta odbrali dečki u Živom zidu, da je vlasništvo jedno, a upravljanje drugo. O upravljanju ovisi rezultati neke kompanije pa i banke. Banka je inače specifičan biznis jer ugl. posuđuje tuđi novac i zbog toga postoji posebne procedure Centralne banke i sve ostaloga. Tu imam koji put osjećaj stvarno ko da smo u osnovnoj školi. Ja tu sjedim, nažalost već 6 g. ovako i slažem se s vama nismo stigli Njemačku, ali ću se i dalje nastaviti boriti za to da pokušamo sustići Njemačku, ali to vam je tako. Postoji nekako eto, na svijetu postoje pravila igre, postoje neka pravila, kojih se ne drži, ko u nogometu. To ak stalno igrate nogomet rukom. To isto u ovoj igri kojoj se igramo, a to znači vođenje države. Postoje određena pravila. Nacionalna ekonomija i vođenje, postoje određena pravila. Možda na Kubi to što vi izazivate ili u Venezueli, tamo ne postoji ništa. Tamo te zatvorim, stavim te u zatvor, otmem ti firmu , proglasim te šefom opozicije, tajnim, ne znam kojim špijunom itd. dajte ljudi, dečki, malo se zbrojite, ne.

Spomenuo je na samome kraju, nemojte da vam kažem da ste, al nije rekao tu riječ, ali dobro. Prihvaćam i stvarno bi zamolio i da ne koristite ovu figuru, jer ne dolikuje, pogotovo ne vama da se spuštate na osobnu razinu. Zastupnik Josip Borić, zatražio je repliku. Hvala lijepo. Kolega Milošević, podržavam i zakon i vašu raspravu, pa i zbog toga što je na otocima prag od 10 milijuna kuna, da bi se nešto proglasilo strateškim infrastrukturnim projektima. No vidjeli smo danas, kako se može iz banalizirati jedna ozbiljna tema, na način, da su evo, kolege iz Živog zida dovele priču o strateškim investicijskim projektima, do razine ilustracije, o tome se govorilo. A sada čujemo i da LNG ne treba, da to nama jednostavno samo smeta, a znamo i sjećamo se mnogih delegacija, koja su putovale avionima, do Katara, unazad po jedan avion, dva aviona, predsjednik države, predsjednici vlade i svi su bili za LNG terminal i župan Komadina koji je davao lijepo jednu izjavu zašto podržavaju plutajući terminal na području Omišlja. I onda danas čujemo od političara, ne od struke da nije u skladu sa prostornim planom, a struka kaže da radi sve dokumente i studij utjecaja na okoliš u skladu sa prostornim planom i općine i županije. Sada se postavlja pitanje kome vjerovati? Uvijek kažem, politika nađe načina zašto nešto ne treba, ali na nama je da se odredimo zašto nam nešto treba jer činjenica je da je projekt dobio 100 milijuna eura od strane Europske unije. Hoćemo li reći da nam ne treba 100 milijuna eura da bi dostigli ono što svi želimo, nekakvu razinu energetske neovisnosti. Mi kažemo ne, nek to ode u Italiju, negdje drugdje ne znam u koju državu, možda u Crnu Goru, možda u Sloveniju nije važno. Njima ništa ne smeta, sve uredu. Znači pokušavamo lažima, neistinama uvjeriti građane zašto nam nešto ne treba. Još samo čekamo da nam neko kaže tko će smjet imati dvije žarulje, tko tri, a tko se neće smjet grijat na plin, ali pitanje je tko će to reći, koji političar će to reć. Nitko, budimo neovisni tako da ništa ne napravimo. Odgovor na repliku zastupnik Milošević. Pa slažem se kolega Borić, sve ste dobro rekli. Ajmo puno pričat, malo raditi, a na kraju ništa ne napraviti.

Nijedna zemlja EU nažalost nije prošla šest godina recesije. Da li su za to odgovorne vlade? Da, jesu zašto je trajalo šest godina recesije. Pa tu sam sate, sate, sate i sate i mnogi tu moji kolege, da ne kažem svi jer nisu više svi tu u klubu HDZ-a objašnjavajući kolegama u SDP-u zašto 2012. se nije smio podizati PDV da će nas to vratiti, taman smo bili promolili glavu 2011. nekako tamo do u drugom i trećem kvartalu iz recesije. I kada su se drugi počeli oporavljat 2012. mi smo ponovno zaronili u recesiju. Da, to je bilo pogrešno. Da li je bilo pogrešaka i prije 2012. Da, bilo je, ali to nam neće pomoći nego da iz toga valjda nešto naučimo i da pokažemo i dokažemo da smo naučili pa da sad krenemo smanjivat te iste poreze za građane i za poduzetnike i da krenemo učiniti ono što smo naučili u ovih zadnjih desetak godina što je potrebno i kako je to potrebno jer to ja se nadam zaista ipak što je potrebno mislim da bi se 99% saborskih zastupnika složilo. Ne razilazimo se najčešće na to kako, ali to kako će onda građani u liberalnoj demokraciji prosuđivati kome više vjeruju, kako ćemo nešto ostvariti s obzirom na to da svi mi ovdje želimo u to ne sumnjam njima bolji život, kvalitetniji i sigurniji.

Kolega Milošević, od nekakvih 130 minuta koliko traje rasprava o ovom zakonu, ja mislim da smo samo tridesetak minuta raspravljali o zakonu, nešto kolega Dobrović i vi. Ovo sve drugo je otišlo u nekom drugom smjeru. Pa ja bi poslo poruku svim kolegama koje misle raspravljati da si postave pitanje sebi i ne moraju to javno govoriti, zar stvarno misle da generator gospodarskog rasta u RH mogu biti javne investicije i potrošnja? Još 2007. smo rekli da javne investicije naprosto se mora promijeniti ekonomska politika, ne mogu biti generator gospodarskog rasta. Ako razmišljamo tako onda ovaj zakon možemo nazvati dobrodošli potencijalni investitori. I mi umjesto danas da iz ovog Visokog doma pošaljemo poruku svim potencijalnim investitorima da s ovim zakonom želimo ukloniti sve one birokratske i administrativne prepreke koje koče ljude kada žele nešto napraviti, kako domaće tako i inozemne. Ne, koju mi poruku šaljemo? Što god netko predloži mi smo protiv. A isto tako kada dođe tema i rasprava o tome kako mladi Hrvati odlaze iz Hrvatske, pa gdje ćemo ih zaposliti ako ne dozvolimo investicije za milog Boga? Gdje? I kažem danas umjesto da govorimo o tome možda se ne slažemo sa pojedinim odredbama ovoga zakona, ali ajmo onda reći što želimo izmijeniti. I ja zato želim i o tome ću nešto više u pojedinačnoj raspravi govoriti, da ova operativna skupina već u trenutku kada je Vlada donijela zakon, svako je u svom segmentu morao vidjet što u njegovim zakonima koji se dotiču investicija treba promijeniti da se uklone administrativne prepreke. I kada mi tako raspravljali na ovaj način onda bi nas ljudi podržavali, ali ovakve rasprave kao što mi vodimo normalna stvar da će svi biti bijesni na nas. I zato kolegice i kolege, ovaj zakon, pogledajte kako nam sabornica izgleda koji rješava neke krucijalne probleme, ne moramo se slagati da je dobar ili loš. Meni je drago kolega Šuker da ste rekli da nema saborskih zastupnika. Odgovor na repliku zastupnik Milošević. Pa dakle slažem se kolega Šuker, nažalost najmanje se razgovaralo o Zakonu o strateškim investicijama, ali to smo već navikli posebno od kolega iz Živog zida koji najčešće ni ne pročitaju predmet svoje rasprave nego koriste tu zapravo isključivo pozornicu za svoju osobnu promociju i za napade bez ikakve čak i osobne, ali to smo navikli ali bez ikakve ideje što bi oni ponudili i što su njihovi zapravo stavovi pa i ekonomski stavovi. Jednu stvar ću samo ovdje naglasiti s obzirom da još imam minutu i pol, dakle ovaj zakon treba shvatiti kao specijalni zakon, specijalni alat da se barem za velike ulagače premosti vrijeme, kupi vrijeme da se što prije dogode ulaganja u periodu dok se jednostavno se mora reorganizirati javni sektor, reorganizirati lokalna samouprava i jasno odrediti odgovornosti, objasniti hrvatskoj administraciji da ne kažem birokraciji što su njezini zadaci, što su prioriteti, kako će to napraviti ako hoćete u njih uložiti i obrazovati ih za to što trebaju raditi u 21. stoljeću. Dakle isključivo na taj način treba gledati ovaj zakon. Ja sam očekivao danas zapravo puno više argumenata na način pa gdje su vam mali poduzetnici, srednji, ali sve to skupa je nekako nestalo u nekakvom osobnom prepiranju, raspravi i LNG Terminalu. LNG Terminal samo je jedan od 10-ak strateških, stvarno nacionalnih strateških projekata koji će staviti Hrvatsku na kartu Europe, odnosno svijeta. Dakle energetsku kartu pruga Rijeka-Zagreb, o tome se nekako malo razgovara. I to je jedan strateški projekt kako cijelu Primorsko-goransku županiju koja ima i turistički potencijal ali evo i taj logistički i industrijski, nažalost je potpuno zapostavljena, 26 godina njome upravlja ista ekipa, rezultat je tu.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče sa suradnikom. Evo u ime Kluba HSS-a smo rekli i ponavljam i sad da ćemo uvijek podržati zakone koji idu u pravcu da stvore pretpostavke za gospodarski rast i razvoj, da olakša investicije i da pomogne gospodarstvu sa ciljem stvaranja novih radnih mjesta. Pa u tom pravcu i ovaj predloženi Zakon o strateškim investicijskim projektima u Hrvatskoj bi trebao biti alat RH da ide u tom pravcu i sami naglasci koje smo čuli iz rasprave i što stoji u zakonu je da bi on trebao ubrzati procedure, smanjiti administriranje i kao rezultat imati nove investicije u RH. Svi se oko toga slažemo i ja osobno sam za to. Međutim, treba ukazati i na određene probleme s kojima živimo i s kojima se susrećemo mi koji smo imali kontakte sa potencijalnim investicijama i investitorima i još jednom upozoriti na iste kako se ne bi ponavljale greške. A činjenica je da želimo rast ne kako ministar financija najavljuje rast BDP-a 2,9%, da nam trebaju puno veće stope rasta kako bi sustigli zemlje u okruženju jer sve zemlje članice EU su nama konkurencija u privlačenju investicija jer i oni žele investicije na svom području. Ne možemo biti zadovoljni sa ovih 36 projekata koji su do sada u realizaciji nego nam je želja da ih bude puno više a glavni problem u Hrvatskoj kada razgovarate sa potencijalnim investitorima je upravo ovo što je već i spomenuto, prenormiranost, puno zakona, neusklađenost zakona međusobno. I ono što je isto tako važno i što sam osobno iskusio da često i nema suradnje između dva državna tijela. Pa dok se dva državna tijela dogovaraju na koji način da taj projekat postane strateška investicija investitor odustane da je to predugo trajalo. Tako da sigurno u ovom zakonu se predviđa da se to pojednostavi i ja to pozdravljam i mi iz HSS-a. Također, kažem, to govorim iz iskustva jer nam je jedan investitor koji je trebao raditi investiciju u Brodsko-posavskoj situaciji zbog toga što je to predugo trajalo, što se dva državna tijela, dva ministarstva nisu mogla dogovoriti jednostavno je odustao od investicije. Također je veliki problem i pravna nesigurnost gdje često imamo situaciju da nam se prečesto mijenjaju zakoni, da pravosuđe neujednačeno presuđuje i da predugo traje. Pa evo, jedan od primjera, kao negativan primjer upravo investicija u Slavonskom Brodu, termoelektrana isto na plin domaćeg investitora zbog administrativnih zapreka je završila na sudu i otišlo na viši trgovački sud gdje u 2, 3 godine ni jedna rasprava nije sazvana. Kakvu mi poruku šaljemo i domaćem investitoru i onom kojeg sutra želimo dovesti u RH izvan RH. I složio bih se s ovim što je gospodin Domagoj Milošević rekao da ovom timu koji bi vodio ovaj projekat strateških investicija u RH i nije nužno da budu sva ministarstva zainteresirana da to treba smanjiti i ubrzati. I ono ako je Ministarstvo gospodarstva resorno i glavni koordinator onda se mora uvažavati njihovo mišljenje i prijedlozi i žurno odgovarati na traženja investitora istih. Ono što je isto bitno da ne može javna investicija dići ono što mi želimo. Trebaju nam i nove pruge i ceste ali nam treba i jedno poslovno okruženje, trebaju nam investitori koji će proizvodne pogone otvarati. Da bi se to dogodilo, netko im mora biti točka za prvu informaciju. A to ističem zato što je ta točka u Hrvatskoj Agencija za investicije i konkurentnost. A mi kakvu poruku šaljemo, umjesto da jačamo tu instituciju, da im dajemo maksimalnu potporu u državnom proračunu za ovu godinu smanjujemo iznos sredstava za ovu agenciju. Misli da to nije dobar put i da moramo ovu i slične agencije koje čine tu infrastrukturu koja treba privući investicije u Hrvatsku ojačati i financijski osnažiti kako bi taj budući investitor mogao na jednom mjestu dobiti informaciju i o zakonima i o stanju zaposlenosti, nezaposlenosti, o vještinama tih istih koji su na zavodu za zapošljavanje a nažalost ih još uvijek imamo u Hrvatskoj preko 170 tisuća i najviše u Slavoniji i Baranji i kako pokrenuti investiciju. I zato je Agencija za investicije i konkurentnost tu vrlo bitan kotačić u tom mozaiku zajedno naravno sa drugim nadležnim državnim tijelima.

Ja uvijek i govorit ću o problemima Slavonije, Baranje i Srijema iz razloga što je upravo tamo najveća stopa nezaposlenosti i najveća stopa rizika od siromaštva i najveći broj mladih koji iseljavaju. I zato projekt Slavonija, Baranja i Srijem ide u tom pravcu da se digne ta razina kvalitete života i broja zaposlenih u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ali ostaje većina tih projekata upravo na ovim javnim investicijama. Jer bez toga naravno da nema investicija. Ali nedostaje upravo onaj dio drugi a to je razvoj gospodarstva, nova radna mjesta. I u tom pravcu i drugi zakoni i tu je već bilo rečeno ponovit ću i ja trebaju i druga ministarstva voditi računa koje zakone mijenjati kako bi pomogli rastu gospodarstva, investicije. Primjerice kad je bilo riječi o izmjeni poreza na dobit tražili smo u ime kluba HSS-a da one investicije koje idu u Slavoniju, Baranju i Srijem i druge nerazvijene regije da ta investirana dobit im se prizna da ne ide u oporezivanje. To je jedan od primjera gdje možemo pomoći u stvaranju poduzetničke klime i investicijama u te nerazvijene krajeve. Sigurno da ima još modela i načina, ali trebamo javno o tome progovoriti ako nam je stvarno zajednički interes da u tim regijama dođe do investicije, do novih radnih mjesta onda na taj način moramo promišljati kroz sve zakone, pa i kroz ovaj o kojem danas raspravljamo. Rečeno je ovdje da i domaći obrtnici i poduzetnici i mali, jer svaki investitor koji dolazi u neku državu prvo pita kakva je struktura zaposlenih, kakva je struktura ljudi na Zavodu za zapošljavanje iz čega će crpiti on u buduće radnu snagu. Ali isto tako od koga će koristiti određene uslužne djelatnosti ili imate partnere u proizvodnji i zato su bitni da sačuvamo i te male obrtnike, poduzetnike, pa i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i da im damo šansu da budu partneri toj velikoj investiciji koju priželjkujemo. Tu evo konkretno kroz samu poljoprivredu koja je spomenuta, koja je strateška grana gospodarstva Republike Hrvatske po našem zakonodavstvu ne vidimo da se baš puno čini u tom pravcu iz razloga na primjer očuvanja domaćih kapaciteta treba sačuvati domaću industriju. Spominjali smo već Petrokemiju Kutina, nema velike dohodovne proizvodnje u ratarstvu bez ulaganja, a ulaganje bez mineralnih gnojiva nema prinosa, nema onda ni dohotka.

Ne možemo se dovoditi u situaciju da neke tvrtke kao što je luka Brod ili tvrtka Đuro Đaković iz Slavonskog Broda bude skinuta sa liste od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, iako će se po ministrici Dalić njima baviti marom dobrog gospodara. A onda kad je na nekom javnom pozivu posao koji bi oni mogli dobiti, dobiju tvrtke posao koje nikad nisu radile takove poslove. Konkretno JANAF spremnike za naftu, nego dobiju tvrtke koje nemaju takvih referenci. Time šaljemo poruku da ne cijenimo ni domaću industriju, a pogotovo iz one regije koja je nerazvijena i gdje vapimo za radnim mjestima. Zato je nužan naš taj zaokret u našim glavama, da kroz takove poruke mi šaljemo poruku i budućim investitorima izvan Hrvatske, a želja nam je svima da imamo više investicija u Republici Hrvatskoj. I naravno nema na određenom području života bez vode, već sam ovdje govorio i ponovit ću to.

Još uvijek nije pripremljeno za prijavu na natječaje a ima slobodnih sredstava za isto. To mora bit i tražim da to uđe u projekt Slavonija i na listu strateških projekata, da vodu kvalitetnu dobiju i Privlaka i Otok i Komletinci i grad Slavonski Brod i Nova Gradiška i naravno i drugi krajevi koji imaju potrebu za vodom. I naravno nema razvoja bez ulaganja u znanost i obrazovanje i u tom pravcu, evo apeliram na sve nas, da pomognemo Slavoniji, pa onda i gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji da dobije sveučilište. Imamo odluku Sabora, imamo odluku Ustavnog suda i na nama je da kroz, evo imamo priliku još jedno novo sveučilište u gradu Slavonskom Brodu damo mladima šansu da se obrazuju u svom gradu, da roditeljima smanjimo troškove njihovog školovanja. Naravno da to bude u suradnji sa postojećim strojarskim fakultetom i industrijom koja djeluje na tom području i da im onda sutra osiguramo i radno mjesto i plaću od koje će moći živjeti.

Ne znam da li ovim zakonom bez obzira što je i nakon napada ministrice na mene ovdje koji se dogodio kad sam tražio samo odgovor zbog te privatne investicije koji je vlasnik, jedan od suvlasnika, suprug od ministrice Burić, jedan eklatantan primjer jednoga projekta koji bi štetio, znači, prije svega području koje je bogato pitkom vodom, a to je Peruča, znači mi ovdje trebamo paziti da li ovim Zakonom dovlačimo privatne investicije koje ugrožavaju okoliš i one bitne resurse kao što su vode. Ali mi nemamo hrabrosti proglasiti isključivi gospodarski pojas da zaštitimo svoje teritorijalno more. Mi imamo samo hrabrosti gurati projekte koji su privatni interesi i koje Martina Dalić forsira preko svojih ministara i svojih ljudi. Ako je to strateški, onda se bojim da će još više ljudi iseljavati.

Ali se gura projekt koji je suvlasnik muž, većinski vlasnik tj., muž od ministrice Burić. I sjećate se reakcije ovdje ministrice Dalić i pitam tajnika gdje je ministrica Dalić? Kolega Bulj, pa jasno da se mi iz HSS-a zalažemo za strateške projekte, za investicije i nova radna mjesta u RH. I mislim da se to cjelokupna javnost i sav narod koji je glasao za nas od nas to i očekuje, ali slažem se i s vama, da ne može jedna takva strateška investicija i projekat zbog tog što je netko ju proglasio strateškom narušavati sigurnost, narušavati okoliš, narušavati i dovesti u priliku neko područje da ostane bez stanovništva zbog toga što će štetno djelovati na kvalitetu života na tom području, na kvalitetu vode ili na kvalitetu zraka, kao što je nažalost, i dalje loša u gradu Slavonskom Brodu. Pa evo, i ovaj put moram to ponoviti. Danas je ponovno prekoračeno stanje lebdećih čestica PM-20 i PM-2,5 u Slavonskom Brodu. Već se 25 puta u toku ove godine se to dogodilo, a smije u toku godine biti 30 puta, pa onda računajte koliko će do kraja godine biti, ako se stanje ne promjeni. A govorim to u kontekstu strateških investicija jer jedna je od njih i spajanje rafinerije u Bosanskom Brodu na plinovod koje je najavljeno u 3 ili 6 mjeseci i još uvijek se to nije dogodilo. Pa s pravom ljudi onda pitaju, vi proglašavate nešto što je od strateškog interesa za građane, dajete im šansu i nadu da će imati sutra radna mjesta, a onda kad se odvrti film nazad vidite da je to nekakva privatna investicija koja nema baš sve relevantne činjenice da neće loše djelovati na kvalitetu života ljudi na tom području i koje će ne daj Bože, kao što ste vi rekli, uništiti pitku vodu na određenom području.

Uvaženi kolega Vlaović. Dakle, kad mi nastupamo, mi koji dolazimo iz Slavonije, onda se vrlo brzo osjeti taj naš, rekao bih, naša težnja i volimo spomenuti. Mi imao općine, gradove i županije. Dobro u operativno smislu ako postoje projekti koji nadilaze županije, pa onda govorimo o regiji kao o Slavoniji i Baranji. Ovo kumulativno zbrajanje nečega u projekt Slavonija i Baranja može zvučati medijski jako dobro, ali suština nije u tome. Opet se sve spada na općine, gradove i županije, zapravo za njihove inicijative. I ono što mi možemo, ne ovim zakonskim prijedlogom, nizom drugih zakona što radimo, su subvencije ili poticaji i tu ima određenog napretka. I to možemo u okviru postojećeg ustroja.

Ja ću ga tako reći, fenomen baš. Oni su prema procjenama 12 puta više investicija su privukli nego što ekonomija njihove veličine to može. Riječ je ovdje o 54 investicijska projekta u vrijednosti 2,5 milijarde eura. I sad što u Srbiji govore kao prednost? Osim što porezno poticajne mjere, oni navode i upravo ono što ste vi spomenuli u dijelu svoga izlaganja, to je obrazovanje. Mi smo imali ovdje Zakon o strukovnom obrazovanju kojeg smo i pozdravili, međutim, tu je isto ključ. Radna snaga koja je u tom trenutku obučena da bi kad investicija dođe, da mogu preuzeti te zadatke, da mogu na kraju-krajeva imati adekvatnu radnu snagu koja će biti plaćena u onoj mjeri u kojoj je to moguće da bi bili konkurentni. Hrvatska mora vidjeti što se događa u okruženju, a upravo i to mediji pišu, su dva velika ulagača su otišla u Srbiju.

Ja to uvijek ističem i naravno da želim da se sva područja u RH razvijaju i da svi imamo jednaku šansu, a najlošiji pokazatelji po pitanju zaposlenosti, iseljavanja i siromaštva su u Slavoniji, Baranji i Srijemu i zato sam rekao da ovaj projekat Slavonija, Baranja i Srijem kroz sve infrastrukturne projekte da treba pruga do Vinkovaca i do Vukovara i luka Brod i luka Osijek i luka Vukovar, ali tko će se voziti tim cestama i željeznici i koje robe će se pretovarati? Da bi tamo ostali moraju imat ipak nekakve veće povlastice u odnosu na ostalo gospodarstvo grada Zagreba, Varaždina ili Međimurja, po meni. Nemoguće je donositi selektivne zakone ali i kroz projekt Slavonija ovdje i premijer i ministrica Dalić su rekli da mora 4, 5 zakona ili više se mijenjati i uskladiti da bi se mogli provoditi projekti. I sad to ponavljam, pa bilo bi jednostavnije da onda donijeli jedan zakon, novi zakon o Slavoniji i Baranji i Srijemu, kao što imamo Zakon o otocima, kao što imamo Zakon o gradu Vukovaru i na taj način bi lakše rješavali ove probleme jer jedan investitor će vam prije otići i u Varaždin i u Zagreb nego doći u Slavonski Brod ili Vukovar ako ima iste uvjete poslovanja, to je realnosti. I zato moramo na određeni način stimulirati one koje će investirati na takvim područjima kao što je Slavonija, kao što je Lika, kao što je Podravina ili neki drugi gdje imamo i gospodarski i ekonomski i demografskih problema i zbog toga to stalno ističem. A naravno da bez ulaganja u znanost i obrazovanje to ne ide, nema onda ni kvalitetne ni obrazovane radne snage sa vještinama koje će taj investitor trebati. Kolega Vlaović, javio sam se zbog dvije stvari koje ste vi istaknuli u svojoj raspravi, jedna je potreba suradnje među svim razinama vlasti, dakle od lokalne samouprave do državne i potreba suradnje između državnih organa. Isto tako i važnost izgradnje komunalne infrastrukture kao preduvjet za atraktivnost investicija. Sad ću vam spomenuti dva primjera, jedan je iz vašeg rada, jedan iz mog rada. Dakle u Slavonskom Brodu trgovački centar, čovjek je došao investirati, dođe do sukoba, ja ne želim ovdje uopće presuđivati tko je kriv, tko nije, to mi uopće nije na kraj pameti, ali to je primjer kako se ne smije raditi, kako šaljemo lošu sliku. Dakle, dođe investitor i najedanput sukob lokalne i državne vlast, ne zna se tko pije, tko plaća, centar nije otvoren, netko plaća penale što je najgore, poslali smo jednu ružnu poruku. Ovdje je suradnja između dvije jedinice lokalne samouprave. Gradski bazen, investitor je grad, bazen se gradi na zemljištu srednjoškolskog centra koji je osnivač županija i vlasnik županija, županija je dala zemljište za bazen ali je problem oko pristupne ceste jer su mislili da će ići sa jedne i druge strane i sad je tu prepucavanje. Zbog čega, zašto? Ako su dozvolili da bude investicija, onda je logična stvar da bude i pristupna cesta. Ali ja vam samo navodim dva primjera. I dasmo možda danas u ovoj raspravi govorili o negativnim primjerima, možda bi predlagatelj zakona možda došao do još nekih kvalitetnijih rješenja koja naprosto mora propisati zakon jer vi ne možete sve iz kabineta propisati, ali iskustva gradonačelnika, župana, direktora poduzeća koji se bavi gospodarstvom, s čim se sve susreće u tim administrativnim, birokratskim preprekama bi došao do toga da zakon bude ono što je najbitnije, operativniji. Jer ovdje nama treba operativan zakon, ne treba nam zakon koji će biti mrtvo slovo na papiru jer mi za mrtvo slovo na papiru naprosto više nemamo vremena. Ja sam mislio gospodine Šuker, da vertikala funkcionira odgovor na repliku. Pa evo kolega Šuker, slažem se s vama kad donosimo zakone onda moramo prije svega voditi računa da zakoni budu jasni, provedivi i održivi. Isto tako da ih svi poštujemo i provodimo. Drago mi je da ste vi spomenuli ovaj problem i u Slavonskom Brodu pa i u Velikoj Gorici jer to su primjeri gdje šaljemo, slažem se s vama, lošu poruku prema investitorima. Jedino što se dobro dogodilo u tom lošem odnosu prema investitoru, neovisno da li je to od grada ili ministarstva, ključno je da sad tamo radi četrdesetak ljudi i da će tamo zaraditi svoju plaću. Ali ono što nije dobro da će nam tim policama u tom trgovačkom lancu biti 90% proizvoda izvan RH.

javio se za repliku, izvolite. Uvaženi kolega Vlaović, govorili ste o zakonu koji bi trebao biti provediv, govorili ste o birokratskim barijerama, govorili ste o investicijama koje su bile strateške poput te vaše termoelektrane, pa nikad nije provedeno. Zakoni su ok, nije problem u zakonima, ja sam sad ovu subotu imao investitora i po svim ovim kriterijima više nego strateška investicija koja bi trebala biti za RH, preko 2 000 radnih mjesta, preko 100 000 kvadrata zemljišta i sve. Ovaj tjedan bi meni telefon trebao biti usijan od poziva i HEP-a i Plinacroa i ne znam koga jer troše ogromne količine plina, trošili bi ogromne količine vode, preko 500 000 kubika, 40 megavata struje, ne znam čega. Moj direktor i ja danas čitav dan danas nazivamo te nekakve institucije da mi kažu podatke koliko možemo njima ponuditi, koje su cijene i na koji način ih … [[Govornik se ne razumije.]] Dakle, što želim reći? Zakoni nisu loši, mi ih možemo ovdje samo popravljati, nadograđivati, ispravljati nekakve propuste jer te birokratske barijere i ja investiciju svaku kod sebe promatram kao jedan uhodani mehanizam, a uhodani mehanizam vam je prepun kotačića i ležajeva. Ukoliko samo jedan zašteka, a ovdje u Hrvatskoj nažalost šteka ih jako puno, kad taj jedan zašteka, otpiši tu investiciju i zaboravi na investitora jer investitor svaki pa i ovaj, o tome sam govorio i kad sam govorio o Zakonu o poduzetničkoj infrastrukturi, on je plaha zvjerka. To on traži sad i odmah ili ide u drugom smjeru i tako nam se događa stalno. Ukoliko mi moramo non-stop tražiti nekakve podatke, juriti po ministarstvima, po agencijama, dogovarati, pregovarati, gubi se vrijeme, on odlazi, odlazi tamo gdje će odmah krenuti u realizaciju svog projekta i tu mi gubimo strateške investicije a da ne govorim o ovim događanjima naroda bezveznima. Evo netko je tu spominjao i Cvjetni trg. Sjetimo se onog ležanja tamo na Cvjetnom trgu, onih silnih demonstracija. Sve je to jedan najljepši, najuređeniji dio Zagreba, u tom Cvjetnom trgu netko radi, netko zarađuje svoju plaću a svi se mi šećemo tamo. A sjetimo se koliko je bilo demonstracija, … [[Govornik se ne razumije.]] tako o svemu. Kolega Klarić, ja sam rekao da ćemo mi zakon podržati jer zakon je dobar alat Vladi da stvarno potaknemo investicije i da budemo partneri investitorima u RH. Iznio sam nekoliko loših primjera iz dosadašnje prakse, upravo sa željom da kroz provedbu zakona, kroz podzakonske akte koji će biti provedbeni akti za implementaciju zakona u naše zakonodavstvo i gospodarstvo se ne dogode i ne događaju takve greške za ubuduće. I ne može se opravdati ničim da dva državna tijela se ne mogu dogovoriti, da to traje prepiska mjesecima pa i preko godinu dana i da na kraju zbog toga izgubimo investitora, a izgubili smo ga. Sretna je okolnost da on i dalje još uvijek razmišlja o toj investiciji i možda ipak još dođe k nama nakon što bude ovaj novi zakon. I zato je dobro da je tim koji će provoditi tu investiciju predloženo da bude u timu i predstavnik investitora, jer do sad to nije bilo i to je sigurno dobro. I naravno da apeliram na državna tijela, na ministarstva da kad već uđu u taj tim onda si daju truda bit aktivni, a ne da su pro forme tamo, da se sastanci ne održavaju zato što su ministri, a obično ministri budu u tim tijelima negdje na putu i to im je manje važno. Ako već idu tim, ako nema vremena da bude u tom timu onda nek' da državnom tajniku da bude i da na taj način budemo stvarno ozbiljni i operativni. Već sam spomenuo Agenciju za investicije i konkurentnost i naravno vidjeti što sa tim da jedinice lokalne (regionalne) samouprave aktivno sudjeluju u tom pravcu da, ako se investicija događa, a žele je na svom području također imaju nekakvu riječ i mogućnost utjecati na to da investicija bude čim prije u Hrvatskoj i da nam to mora biti zajednički cilj i nova radna mjesta. Sada je na redu Klub zastupnika HNS-a i poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Podržat ćemo ovaj prijedlog zakona jer u svakom slučaju donosi određena poboljšanja. Međutim, moramo se sjetiti i 2013. godine u ozračju, znači ulaskom Hrvatske u EU taj zakon je donesen i prvi puta je o toj temi se počelo aktivnije i konkretnije razgovarati. Ovaj zakon je 2014. i 2016. dopunjavan i uvedena su određena poboljšanja. Međutim, očito da na određene stvari se mora reagirati, idemo na potpuno novi zakon koji praktički dopunjava, obogaćuje sadržajno ali i pojednostavljuje određene procedure koje su nužne vjerujem temeljem iskustava svih ovih prethodnih godina provođenja ovoga zakona. Kad govorimo o strateškim investicijskim projektima općenito kad govorim o realizaciji određenih projekata onda moramo imati vrlo jednostavan projektni pristup što ovaj zakon i propisuje. Mislim da je kolega Milošević to apostrofirao pokušati u narednom razdoblju malo ga na neki način reducirati određene i korake koje taj zakon propisuje upravo na način da se ubrzaju određeni procesi. Naime, iskustvima koja su, koja dolaze vidim da ovdje svi nas manje-više ima i s lokalne razine vi morate i investitora i investiciju voditi imenom i prezimenom. Osoba da li je to u imenu ministarstva, ministra, zadužene osobe, da upravo vodi i projekt i investitora koji financira taj projekt kroz administrativne barijere koji mu mora stvoriti povoljno poslovno okružje za njegovu investiciju za taj investicijski projekt. Ukoliko na taj način nećemo promišljati bojim se da ni ovaj zakon koji u svakom slučaju je poboljšanje nisam siguran u kojoj mjeri može polučiti bolje rezultate nego prethodni. Velim tu se mogu složit sa kolegom Miloševićem koji je kazao da li treba u tijelu koje provodi strateški projekt toliko resora, toliko ministarstava. Bojim se da bi možda se tu trebalo u onom provedbenom dijelu razmisliti i upravo iz razloga da se u dobroj vjeri, namjeri projekt ne uspori. Neminovno je kad govorimo o strateškim investicijama, evo dozvolit ćete mi samo jednu stvar. Znači izuzetno je važno i povoljno poslovno okruženje. Ovaj jedan zakon možemo gledati samo kao jedan segment svakako pozitivan u privlačenju investicija. Iza svake investicije stoji investitor.

Da li su strani ili domaći ulagači. Povoljno poslovno okruženje je kontinuirani proces koji praktički kad ga počnete morate ga unapređivati i nikada ne stati. Što sve utječe na povoljno poslovno okruženje? Pa recimo jedan vrlo interesantan podatak, možda i nije presudno, ali čisto kao slikovito želim vam nešto pokazati. Zašto Rimac ne radi jeftine aute za obične ljude? Imate svi na portalima, vrlo jednostavno se može pročitati. Veli čemu služi taj automobil ne znam koliko kilovata bateriju itd. i onda u konačnom tekstu, znači negativne su kritike hrvatske javnosti da tako kažem na jedan inovativan projekt, na jednu inovativnu investiciju. Međutim, što je suština priče? Suština priče nije taj automobil, jer se on niti se ima gdje može se voziti naravno, ali razvoj tehnologije. Mi ovdje govorimo i sam zakon govori povećanje radnih mjesta. Apsolutno za. Stvaranje ne znam jačanje gospodarstva itd. Međutim, u čemu je budućnost? Znači to je ono što, mi imamo gospodarsku strategiju i vrlo jasno smo se definirali, da bi se gospodarstvo moglo razvijati, nesmetano, neovisno od eksternih utjecaja prvenstveno energetika. Cestovna, prometna infrastruktura, od željeznice itd. znači tu moramo vidjeti u kojem smjeru i kako. Nitko ne želi, ja ću reći, paralizirati ću jednog kolegu, nitko ne želi odlagalište otpada u svom dvorištu. Međutim, kuda ćemo mi s otpadom. Nitko ne želi u svom dvorištu, konkretno, evo sad, plutajući LNG terminal, na što ćemo se grijati? Vjerujem da ste svi vi vidjeli u svojem okruženju ili ste putovali, imate one boce, tempirane bombe za ukapljeni plin u blizini kuće. Pa meni ono puno gore izgleda i puno veću štetu vjerojatno može napraviti, ne daj Bože nego LNG terminal. Ne želi se termo, hidroelektrana na Perući, obnovljivi izvori energije. Nećemo struju trebati, ok, a htjeli bi razvoj gospodarstva. Mislim, moramo se ljudi odrediti, a na nama je obaveza, naravno uvažavajući, kao što je ovaj zakon, isto tako uvažava sve pretpostavke, od prostorne planske dokumentacije, od studije utjecaja na okoliš, prethodnih studija, znači svi pozitivni propisi moraju se ispoštovati da bi se moglo govoriti o određenoj investiciji ili investicijskom projektu. Ne negiram to. Međutim, moramo postati svjesni da moramo nešto dati da bi mogli nešto tražiti. Ne mislim u naturi nešto dati ili fizički ili nešto, znači moramo se nešto i odreći. Ono što bi još želio kazati, a to je jedan vrlo bitan faktor i pokušati ću odgovoriti i dati odgovore na neka pitanja, koja smo ovdje čuli, to je prvenstveno politička stabilnost. Kolega Klarić je bio kazao jednu inačicu za investitore, znači vrlo su plahi, vrlo su probirljivi. Ni jedan ozbiljan investitor, vanjski govorim, znači o privatnom kapitalu i domaći isto tako, ne želi investirati ukoliko ne zna u što investira, gdje investira konkretno, jedan primjer iz mog okruženja. Joj, veli, pa sada su kod vas u svibnju mjesecu lokalni izbori i samnom razgovara, veli tko će biti, veli sutra na lokalni izborima, pa reko, to vam ovdje na lokalnu nema veze, na nacionalnoj razini nisam siguran. Do koje razine investitori promišljanju kada propitaju gdje i kako će investirati. Da li je možda prošlo na svu sreću, sjećamo se kolone sjećanja za Vukovar.

Mislite da to nije se odrazilo na investiranje u Slavoniji ili na onom području? I nemojmo kolegice i kolege, kada govorimo o političkoj stabilnosti, onda nemojmo podlijegati populizmu, nemojmo podlijegat i živjet u prošlosti i ovaj zakon neće saživjeli i doživjeti veći ili manji uspjeh ukoliko nećemo gledati u budućnost. Što bi želio još kazati, postoje određeni statistički podaci, kada je zakon donesen, statistika, naravno, 2013. bilo je 345000 nezaposlenih u RH negdje oko 20% registrirane stope nezaposlenosti, 2014. 373, danas prema podacima registrirano je 188000 negdje oko 9% Ono što bi želio i svakako je i namjera u provedbi ovoga zakona, a prvenstveno bi trebala biti odgovornost Vlade u cjelini, što i je, da prati, gdje su problemi u provođenju zakona. Iako već iskustvo, svih dosadašnjih vlada koje su provodili ovaj zakon u djelo, govori gdje nam škripi, da tako, da se jednostavno, tu je bilo puno govora o tome. I sukcesivno, provedba izmjena korekcija, intervencija u zakonodavstvu. 9% stopa neregistrirane nezaposlenosti na razini RH, postoji područja gdje je ona 2%, 3%, vi nemate adekvatne radne snage, imate investitora, vi nemate koga zaposliti. Nemate koga zaposliti, a on ne želi ići investirati, gdje imamo i 15 i 16 i 20% još uvijek u određenim regijama stopu nezaposlenosti. Pa trebali bi se zapitati zašto. Intervenira se i sa određenim benefitima u područja posebna državne skrbi, međutim, ni to ne daje one rezultate koje su očekivali, treba se pitati zašto. Nadalje, što je bitno, tu su napravljeni veliki iskoraci, očekuju se još i veći, investitor i domaći i strani više nema razlike, traži kvalificiranu radnu snagu. Obrazovanje nema alternative, što prije, što skorije. Spomenuti ću opet Rimca, razvoj novih tehnologija, pa da mi oprostite, neće šlosari, neće zidari moći raditi na razvoju te nove tehnologije, neće, oni će raditi nešto drugo.

To je 60 tisuća ljudi, 60 tisuća ljudi, to je strašno. A mi danas tražimo kvote za uvoz radne snage nekih 40 tisuća ljudi. Znači Ministarstvo rada. Da ne kažem, još da ne nabrajam koja sve ministarstva moraju poduzeti korake ukoliko želimo privući investicije i investitore jer

Na kraju klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona i vjerujem da će Vlada u cjelini a naravno najodgovornije je tu resorno ministarstvo, Ministarstvo gospodarstva koja je odgovorno za provođenje ovog zakona i za vođenje projekta i investitora uz Agenciju za investicije i konkurentnost da ipak kroz godinu dana uočimo i nekakve konkretnije pomake u privlačenju investicija i investitora. Hvala. Prvi je na redu poštovani kolega Tulio Demetlika, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Evo, pažljivo sam slušao vaše izlaganje i kao i gospodin Milošević tako i vi, rekli ste da ćete podržati ovaj zakon, da zakon je dobar ali izrazili ste određene sumnje. I u vašem izlaganju upravo te sumnje su one koje su me potaknule na ovu repliku. Rekli ste da treba reducirati postupak i da sumnjate u realizaciju. Činjenica je i svjedoci smo da danas nas investitori zaobilaze, da odlaze u Rumunjsku, u Bugarsku, u Češku, u Mađarsku i slične zemlje i da dosadašnjim zakonom smo čuli i od državnog tajnika i realizirano je 36 projekata i sada se postavlja pitanje da li ćemo donošenjem ovog po vama kvalitetnog zakona uspjeti zadržati te investitore i napokon pokrenuti toliko očekivano, ja ću reći ulaganje prije svega u gospodarstvo ali reći ću isto u onom javnom sektoru. Naime, spomenuli smo sve probleme od katastra, od prostornih planova i rekli smo da je cilj ovoga zakona upravo pojednostaviti proceduru i ubrzati realizaciju. Ja želim postaviti pitanje na koji način ovim zakonom se ubrzava jer nigdje ne pišu nikakvi rokovi. Znači kada su ispunjeni svi uvjeti od prostornih planova, od odluka, od kriterija koje investitor mora poduzeti koji su rokovi da nadležno ministarstvo izda svu potrebnu dokumentaciju da se to proglasi strateškim projektom. Imamo niz primjera do sada gdje upravo zbog nesuglasnosti i ne odgovornosti tj. preuzimanja odgovornosti nadležnih ministarstava investitori su otišli.

Kolega Demetlika i vi i ja znamo da je na lokalnoj razini to možda puno jednostavnije organizirati, ja bih se usudio kazati vođenje investitora kroz investiciju, mislim da mislimo na isto. Neću kazati uhvatiti ga za ruku i voditi jer naprosto to nije potrebno, ali na koji način mu biti podrška. Tu imamo Agenciju za investicije, ne vidim razlog zašto, zašto ne. Ona to u konačnici i radi. Međutim, ako se nešto proglasi strateškim projektom onda je on prioritet prioriteta. Od katastra, od gruntovne, od ne znam svih procedura, svega skupa što treba proći. I mora proći najkraće moguće vrijeme od početka do realizacije. Konkretno kod mene u gradu postoji jedna osoba koja je zadužena za investitore, da li je domaći, da li je strani. Zna sve, kompletno bazu podataka, svih zakona u RH i praktički napravi hodogram aktivnosti svega onoga što čeka investitora na tom putu. Naravno mi ga vodimo i odrađujemo besplatno za njega sve stvari što treba. Da li se radi o gradskom zemljištu, da li se radi o privatnom zemljištu, naravno ne kupujemo za njega privatno zemljište, da ne bi bilo nešto krivo, međutim vodimo ga kroz proces. I dok god se neće na takav način pristupiti a u ovom zakonu postoji mogućnost i kroz postojeću regulativu, ako neće biti takav pristup, takav način nisam siguran da li će polučiti ovaj zakon one rezultate koje očekujemo. Idemo na drugu repliku poštovani kolega Giovanni Sponza. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, uvaženi kolega Batinić, vi ste podosta svoje rasprave koncentrirali na povoljno poslovno okruženje u čemu se u potpunosti s vama slažem i izrekli da što se tiče elemenata povoljnog poslovnog okruženja zasigurno je vrlo važno politička stabilnost. U pravu ste, no tu bih nadodao da pored političke stabilnosti ono što danas Hrvatskoj nedostaje a to je pravna regulativa i jasna nedvosmislena provediva pravila i procedure. Govorim vam na temelju iskustva gdje su dva projekta iz jedne male jedinice lokalne samouprave iz koje dolazim a koja jesu uvrštena u listu strateških projekata susretali smo se sa nečim što zbog upravo pravila koja nisu jasna i precizna, zbog vrlo loše komunikacije među određenim predstavnicima državnih institucija zbog same neodlučnosti a time i neodgovornosti da su se rokovi bespotrebno prolongirali, pomicali a definitivno gubitak vremena znači gubitak novaca, gubitak novih radnih mjesta, gubitak utjecaja poreza na dohodak, pozitivan utjecaj na BDP itd. E sada bih rekao da mi imamo set zakona koji upravo usporavaju realizaciju strateških investicija. Jedan od tih zakona je Zakon o državnoj imovini. O tome sam govorio u raspravi u ime kluba i ako mi ne budemo pokazali da imamo snagu donašanja odluka i da jednostavno neke standarde lomimo kako bi sutra nakon nekog odmaka i vremena sa zadovoljstvom rekli ono što ste vi rekli na kraju, idemo s ovim novim zakonom vidjeti da konačno imamo veći broj realiziranih strateških projekata i investicija. To nam svima mora biti cilj, ali neke zakone, neke paradigme moramo mijenjati. Hvala predsjedniče. I u zakonu je spomenuta državna imovina i naravno vjerujem da će i ova Zakon o državnoj imovini koji očekujemo u drugom čitanju dati određene odgovore i na ova pitanja vezano je na strateške projekte i ministar je pažljivo slušao i vjerujem da će u važiti neka naša promišljanja i naše sugestije. Naime, djelomično sam odgovorio i to je i vama odgovor kada sam i kolegi Demetliki odgovorio, naime ukoliko se strateški investicijski projekt ne pozicionira da je prioritet kompletne državne administracije lokalne, regionalne uvijek će nailaziti na barijeru. Ukoliko nema vertikale, ukoliko nema te probojnosti ovaj zakon nažalost, bit će mrtvo slovo na papiru. Zato sam rekao možda je na lokalu to jednostavnije napravit, znači ukoliko se desi strateški za lokalnu razinu, znači uspoređujem sada projekt, kroz sve upravne odjele prioritet je provođenje svih aktivnosti od imovinskopravnih, od izmjene prostornih planova, od bilo sve što treba što je vezano na taj dio to je prioritet, prioriteta. Drugo se nažalost mora staviti na stranu. Ukoliko nećemo imati takav pristup, velim bojim se da neće ovaj zakon u dobroj vjeri sa dobrim poboljšanjima polučiti onaj očekivani rezultat. I naravno ukoliko svi zajedno mi ovdje u Saboru, Vlada, političke opcije nećemo graditi povoljno poslovno okruženje da se ne bavimo prošlosti nego da gledamo u budućnost, to je jedan do možda čak i važnih momenata nego je i sam ovaj zakon. Idemo sada na treću repliku, kolegica Juričev-Martinčev. Izvolite. Pa kolega Batinić, evo ja bih ponovo istakla ono što ste vi rekli da je potrebno stvoriti pozitivno poslovno okruženje. Je da su nam investitori jako plahi i nije teško izgubiti i investitora i investiciju i sve ono što donosi tom kraju. Međutim, gradonačelnici, načelnici, župani imaju velikih problema i sami sa svojim građanima. Tako bi navela nedavni primjer u gradu Vodicama odnosno na otoku Prviću, unatoč tome što je marina predviđena u županijskom planu i nikakvih problema nije bilo da se ona uvrsti u županijski plan pa potom i u prostorni plan grada Vodica, međutim kada je trebalo donijeti urbanistički plan otoka Prvića nastali su veliki problemi i to iz čistog razloga jer su trebali uslijediti izbori za mjesne odbore. Naime, potencijalni investitor obratio se jednoj grupi otočana koji su i njihovi tada nezadovoljni politički protivnici okupili su oko sebe još i one povremene stanovnike otoka, znači oni koji bi vrlo rado da kada dođu dva, tri tjedna ili mjesec dana na otok Prvić da i dalje se mogu kako bi mi rekli dolje na otoku i u priobalju u onoj se škrapici kupati, znači oni nisu željni investicije kao i oni stalni stanovnici koji bi vrlo rado da investicija donese i nova radna mjesta i naravno svi oni gosti koji dođu u marinu bi koristili neke druge usluge, znači razvili bi se i novi ugostiteljski i trgovački obrti i slično. Oni nisu za to zainteresirani i onda su uslijedili prosvjedi. U veliki problem dovodi i načelnika, gradonačelnika, gradonačelnicu u ovom slučaju i župana unatoč tome što je to već bilo u prostornim planovima. Zato nekad se ne treba pitati zašto u određenom kraju nema investicija u drugom ima, a imamo kvalitetne zakone. To je u onom dijelu kada sam govorio da povoljno poslovno okruženje nisam specificirao i ovu lokalnu razinu povoljnog poslovnog okruženja, naravno da se na to mislilo. Međutim velim da svi mi moramo od lokalne do nacionalne razine raditi i na promjeni paradigme promišljanja o poduzetništvu, o privatnim investicijama, o privatnom kapitalu. Da mi ne zamjere kolege sa meni desne strane, negativno crveno razmišljamo u glavama, negativno crveno. Činjenica je da demokracija nema alternative i nije savršena i svako od nas je vjerojatno imao i takvih negativnih možda iskustava i to, međutim činjenica je da negdje sa nekim treba duže, više puta razgovarati, objašnjavati, ali teško mi je prosuditi o navedenom primjeru. Ja sam isto imao jedan primjer gdje je bilo pitanje sanacija odlagališta komunalnog otpada, jedan veliki projekt koji smo financirali, napravili ga davno prije svih gdje su se građani pobunili. I što smo napravili? Pet puta smo išli razgovarati, dok im se nije isprezentiralo što, kako, na koji način, kako će se raditi znači tu treba ustrajati u tome i prije svega da oni preuzmu odgovornost u odlučivanju. Ok nećete investiciju, gubite to, to, to i to ukoliko toliko, izvolite. Naravno, kažem slikovito pokušavam objasniti ali neke stvari su nepredvidive koliko god se i na lokalu i nacionalno trudili, neke stvari će biti i dalje neizvjesne. To je činjenica. 4. replika, poštovani kolega Lovrinović, izvolite. Uvaženi kolega Batiniću, slušao sam pažljivo vaše izlaganje. Naravno ja mislim da ovdje nikoga nema tko nije zainteresiran za to da investicije napreduju u Hrvatskoj kako domaće tako i strane ali pod jasnijim znači kriterijima, po znači da postoje ocjene investicijskog projekta sa svih aspekata i vi ste govorili o nekim od tih aspekata. Govorili ste o stabilnosti Vlade, političkoj stabilnosti da je preduvjet itd., itd. Međutim ja ponavljam ono što sam i rekao prije jedno sat i pol, dva, kako ćete privući inozemne strane investitore u situaciji kada imamo loše pravosuđe, kada imamo kulturu neplaćanja, kada imamo užasno visoke kamatne stope itd., itd. Dakle na tome naravno treba raditi. Ali najviše je danas bilo riječi o LNG-u kao strateškom projektu. Pa ja mislim da se i vi slažete, svi ozbiljni ljudi se slažu sa time da takav projekt koji nazivamo strateškim, on mora imati glavu i rep, moramo znati koliko košta, dakle kome ćemo prodavati taj plin. Nitko nema protiv toga ništa ali ako je napravljeno, ako imamo odgovore na sva pitanja od ekoloških, financijskih do onih prodajnih distribucijskih. Ali ono što vas želim pitati, vidite, nitko ne govori o tome koliko mi možemo proizvesti sami svoga plina u Hrvatskoj jer se već godinama ne ulaže u nova nalazišta i izvore a autoriteti s tog područja u Hrvatskoj govore da se ulagalo i da se nastavilo ulagati mi bismo mogli 100% zadovoljiti potrebe za svojim plinom. Naravno potrebe su šire geopolitičke i geostrateške da se i središnja Europa napaja plinom ali moramo imati računicu koliko to košta. Ako koša 400 milijuna, imamo 100 milijuna, ne znamo tko će platiti 300 milijuna. Dakle

Pa evo moram kazati kolega Lovrinović da sam malo iznenađen jer iz vašeg političkog okružja kada govorimo o istraživanju ugljikovodika bile su stizale negativne, negativni komentari da to ne treba itd., međutim sada je problem i plutajući LNG terminal. I svakako ovo kada ste postavili pitanje kolike su naše rezerve, pa ajmo pustiti jedan vrlo jak strateški projekt, istraživanje plina u Jadranu, pa ćemo znati koliko. No, slažem se da kada ste govorili, referirati ću se uglavnom na ovaj dio kada ste kazali vrlo jasni kriteriji, uvjeti itd. Znači da bi projekt, a vrlo jasno piše u zakonu uopće došao na razmatranje da li je strateški ili ne, moraju biti stvorene sve prijašnje pretpostavke. Ako se radi o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš, znači mora biti poslovna studija, biznis plan, realizacija, znači niz predradnji mora biti da bi se uopće mogao on doći na stol za raspravljanje. Znači to je nesporno i to ne bi trebalo uopće se baviti u to, znači to je nešto što se podrazumijeva, što se podrazumijeva. Da li, što se tiče u dijelu istraživanja ugljikovodika mislim da to nema alternative. Iako velim, iz političkog miljea, okružja odakle dolazite i čiji ste član su kontra toga. Međutim, sad po drugoj strani mi je drago čuti da vi kažete da moramo to napraviti jer pitanje je rezervi plina odakle, kako, na koji način. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Batinić, da je netko drugi možda izjavio ovo što ste vi izjavili za govornicom ja bih to shvatio u jednom drugačijem svjetlu, međutim znajući vas a znajući to da ste od 2005. gradonačelnik grada Ivanca mislim je li tako, onda i s obzirom da ste uvijek pobjeđivali da imate naklonost iz tog biračkog tijela, znači direktno, neposrednog biranja onda sam tako i shvatio vašu izjavu kada ste rekli neće valjda šloseri i zidari određivati strategiju. Dakle nisam je shvatio u negativnom smislu već u onome kako ste to htjeli reći da treba netko promišljati o budućnosti i ove zemlje i investicija. I zašto sada to spominjem? Zadnji, upravo zadnji dio vaše rasprave kada govorite o Zavodu za zapošljavanje ili burzi našoj i kada govorite o obrazovnom sustavu i tome da postoje danas ljudi koji ne mogu odgovoriti zapravo na potrebe tržišta rada. Međutim, šta se nama dogodilo, to ne smijemo zaboraviti. Evo na području moje županije postoje niz poduzeća koja su uništena.

Ti su ljudi nekada radili namještaj. Danas ih se zove sa burze ljude od 50 ili 60 godina i kaže ajde piliti daske. Ljudi ne mogu odgovoriti više na to iz zdravstvenih razloga, iz drugih razloga. Ali ono što bih htio se, ako sam vas dobro razumio a s vama sukobiti u razmišljanju, ne može samo tržište rade odrađivati obrazovni sustav, obrazovni sustav mora i kreirati tržište rada.

Istina postoje nekakve obuke međutim to nije dovoljno. Zavod za zapošljavanje sa obrazovnim sustavom, sa sindikatima koji isto zapravo nemaju jasno definiranu ulogu u ovom društvu bi trebali ljude voditi u ovom procesu da ljudi se lakše zaposle a ne da krivnja opet spadne na njih da nisu dovoljno stručni da bi odgovorili na potrebe tržišta rada. Nisam u negativnom kontekstu govorio o zidarima i šlosarima kolega nego sam rekao u kontekstu kada sam čitao sa portala negativan stav onog dijela javnosti koje se očitovalo o Rimčevom novom modelu. I kazao sam da on ne proizvodi automobil kao automobil, da je on je konačni produkt, međutim on proizvodi tehnologiju i ne mogu šlosari i zidari raditi u tom dijelu. Ako ste me možda krivo shvatili, ne podcjenjujem. Svako zanimanje, svako znanje, hvale je vrijedno, pošteno, korektno. I zidara nam nedostaje i šlosara, ajde to su sad već sofisticiranije tehnologije što se tiče metalo-prerađivačkog sektora. I naravno da je nužna sinergija, ali što se tiče obrazovanja i kvalificirane radne snage, da li u prerađivačkom sektoru, da li u ostalom gospodarstvu. I bez te sinergije i suradnje neće biti niti rezultata. Svjesni smo jednako tako, da nam je obrazovni sustav po svoj složenosti i svojoj strukturi trom i inertan, ali moramo i tu paradigmu mijenjati. Dvije godine je trebalo, dvije godine za strukovno zanimanje stolara za domicilnu drvnu industriju, dvije godine je trebalo probiti u ministarstvu da uopće počnu na taj način u tom smjeru razmišljati. Danas izlazi po 15-20 školovanih stolara, svi imaju posao, ali sinergija regionalne razine, lokalne razine i samih poduzetnika. Činjenica je, ima jedna druga stvar, da još uvijek školujemo kadar za tržište rada. Međutim, to je nešto što će svakako trebati u budućnosti ispraviti. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o strateškim investicijama. U prvom čitanju Klub GLAS-a i HSU-u je glasao za Zakon, dakle podržalo je i tad sam ja rekla jednu rečenicu koju ću ponoviti i sada. Ovo vam je kamilica. Svaka Vlada, dakle, ja pamtim malo duže, svaka Vlada je tamo od recimo od Sanaderove vlade pokušavala donijeti Zakon o strateškim investicijama. Kad donosite zakon o strateškim investicijama, onda zapravo želite na taj način poslati poruku investitorima. To je Vlada koja se zalaže za investicije, važne su da investicije dođu, pa je Zakon o strateškim investicijama, jedan zakon je bio i u Vladi u kojoj sam ja participirala, pa sad imamo i ovaj Zakon. Relativno je jednostavan, kratak i tehnički je korektan. Ali, hajdemo ući u suštinu cijele priče i u suštinu što mi to želimo. Ako ne promijenimo razmišljanje u svojim glavama, ako ne promijenimo način uopće djelovanja, tada će još i ovaj Zakon biti jedan korektan zakon, ali neće ni pomoći ni odmoći. Uvijek treba napraviti jedan iskorak. Za jedan hrabri iskorak treba imati i određene snage. Mi živimo u vremenu u kojem je puno jednostavnije reći ne investiciji nego da investiciji. Kad kažete ne investiciji onda vi idete na barikade, protivite se tu, govorite o svim lošim stvarima, bez obzira da li suštinski znate o čemu govorite, ali kad kažete da investiciji, onda uvijek ste onako, pa evo vidi, ovaj tu pomaže neku investiciju, zašto je tome tako. Jedan od razloga zašto se i odlučilo tamo nekih dana donijeti Zakon o strateškim investicijama i propisati što su to strateške investicije je bio jedan vrlo, vrlo prozaičan razlog. Bio je jedan slučaj kada je u jednom uredu donešena lokacijska dozvola i građevinska dozvola u roku od mjesec dana. I tada je dužnosnik koji je vodio taj ured bio prozvan jer je prebrzo izdao lokacijsku i građevinsku dozvolu i koji on tu interes ima jer je bila prebrzo izdana. I onda je, između ostalog, bio i proces i sve ostalo jer je prebrzo izdana neka dozvola. Danas, uvođenjem e-dozvola i svega ostaloga, nema razloga da se, ako je sve dobro pripremljeno, dozvola ne izda u jedan dan. No međutim, način na koji sve više funkcioniramo, da probamo funkcionirati da nađemo 22 razloga zašto nešto ne, nego 5 suvislih razloga zašto nešto da i nešto u tom smislu afirmativno da se zapravo nešto dešava. Tu je u raspravi bila rasprava o LNG iako nije zakon o LNG-u, nije Lex specialis, jedan je apsolutni drugi razlog. Da je bio naš predsjednik Sabora vjerojatno bi u nekoliko puta tu raspravu prekidao jer to nije rasprava o ovom. No međutim, LNG je strateški projekt. I o LNG-u ajmo reći pravu istinu. Prava istina je slijedeća: LNG je planiran prostornim planom na kopnu. Na moru nije planiran prostornim planom. I ono što se svi moramo zalagati se da vezano u LNG, dakle da apsolutno postoje investicije koje treba podržati, ali postoje i neke stvari od kojih ne smijemo nikad odstupiti jer kad prvi put odstupimo i kad prvi put, ja sam to već govorila, u brani kad napravite jednu malu rupu pa ju ne zakrpate, ona postaje veća i ode brana i ode sve zajedno. LNG terminal na moru nije planiran. Da bi uopće dalje o tom projektu trebalo govoriti, on mora biti planiran prostornim planom i mora za njega biti provedena procjena utjecaja na okoliš. To je minimum standarda koji treba biti za strateški projekt i to govori o strateškom projektu. Ako mi jedan projekt izvučemo van i donosimo poseban zakon za taj projekt, onda je pitanje gdje je tu kraj. I dalje više neću o LNG-u, ali govorit ću o nekim drugim stvarima koje su važne. Malo treba slušati što to gospodarstvenici koji žele ulagati u RH kažu koje su im prepreke. Mi mislimo da je pravosuđe. No međutim, oni ukazuju na tri problema. prvo govore o poreznoj politici da se prečesto mijenja i da oni od početka do kraja investicije im nije jasna porezna politika, to je ono kao kad vidite sportskim rječnikom krenete u utakmicu, pa mislite da igrate rukomet a netko vam na kraju kaže da ste igrali košarku. Druga stvar koju oni govore, govore da je radno zakonodavstvo nefleksibilno i treća stvari govori da je nesiguran i preskupi energent. Oni o pravosuđu ne govore jer se nisu možda s time susreli na način na koji se mi susrećemo, ali o tome ne govore. I to je odgovor koji trebamo dati i odgovor na ta 3 pitanja i te 3 teme moramo kroz zakonodavstvo mijenjati, trebamo posložiti jer je to uvjet da pojedine investicije idu. Ne znam koliko puta sam s ove govornice rekla, a reći ću još ne znam koliko puta, o nesređenom katastru i gruntovnici. I ne znam koliko primjera sam rekla gdje zapravo investitori krenu u investiciju čak i naprave sve, naprave i prostorni plan, afirmativno govorim o prostornom planu niže razine, dakle to su provedbeni dokumenti prostornog uređenja lak i misle da su vlasnici zemljišta, čak i ishode lokacijske dozvole i onda krenu na građevinsku dozvolu i ispostavi se da oni nisu vlasnici zemljišta. Dakle, ono o čemu govorim je nesređen katastar i nesređena gruntovnica. Nastalo je zbog uređenja koje smo imali, zbog toga da iza '45. pa do nedavno nitko nije ni gledao da li se u gruntovnici stanje promijenilo ili se nije promijenilo iz toga da se katastru vodilo posjedovno stanje pa se to vezalo vlasništvom, to jednostavno nije tako. I ono što na jedan ozbiljan iskorak treba napraviti, treba napraviti zaista u smislu donošenje jednog propisa i sređivanje katastra i gruntovnice. I ona Vlada koja želi poslati poruku važna nam je svaka investicija, važni su nam strateški projekti, poruka se šalje kroz jedan zakon koji će omogućiti da se to riješi. Ali zakon može biti najidealniji moguće ali ako ga vi ne provedete, ako nemate instrumente, on će ostati mrtvo slovo na papiru i neki slijedeći će ga umjesto 30 članaka napraviti 40 ili umjesto 40, 30 i ništa se bitno neće desiti. Slijedeći problem je radna snaga. Ajdemo biti pošteni i ajmo si priznati svi zajedno da je u Hrvatskoj postao problem radne snage. Mi imamo dosta struka koje školujemo za neke druge zemlje. Ja nemam nikakav problem da otvoreno s ove govornice kažem slijedeće. Sva djeca koja se sad školuju na zdravstvenom veleučilištu ili bezobzira kako se zove, to su one bivše više škole, oni uopće ne razmišljaju da ostanu raditi u Hrvatskoj, oni apsolutno razmišljaju da idu raditi naravno zemlja koja je uvijek zgodna je Njemačka i mi zapravo školujemo iz svog proračuna djecu da bi radili u Njemačkoj, Njemačka kaže trebamo radne snage i Njemačka jednako tako može to platiti jer u njihovo školovanje nije uložilo nulu, namjerno spominjem Njemačku jer je ona za ovo naše podneblje jedna zemlja u kojoj se išlo i u kojoj će se ići raditi. Što se danas dešava u graditeljstvu? Meni je to najbliže pa ću o tome govoriti. Nema radnika. Ajdemo biti pošteni pa si priznati da smo godinama koristili radnike iz Srbije, iz Makedonije, sa Kosova, da je to bila radna snaga koja se koristila u graditeljstvu i što danas rade firme koje su dobile ozbiljan posao i koji moraju taj ozbiljan posao napraviti u određenom vremenu. Registriraju firme na području BiH-a kao dodatne firme jer je to moguće i onda tamo zapošljavaju radnu snagu iz Kosova, Albanije, Makedonije i onda s njima sklapaju podugovor da rade u Hrvatskoj jer je to jedini način na koji mogu odraditi jedan posao. Prva tema da moramo biti jasni u kojem tom djelu mi želimo biti privlačni svakom investitoru jer ja zaista mislim da investicija koja zapošljava jednog čovjeka je vrijedna investicija o kojoj treba voditi računa. Druga stvar da napravimo operativan zakon po kojem se zaista ima određenih instrumenata, ovaj zakon opet govori, tu su prethodnici već govorili, tu je niz povjerenstava pa se povjerenstvo sastaje pa se ono odluči, pa vi dođete na tu listi a onda vas pusti u beznačaj lokalne samouprave pa kako bude, bit će, pa će se jednog dana vratiti. Ideja je uvijek bila da imate čovjeka koji je zadužen za vas, da imate čovjeka iz agencije, koji je zadužen za vas i koji vas okolo vodi i vodi vašu investiciju i sve one probleme i dileme koje treba riješiti da riješi. I onaj slijedeći problem koji je, ljudi moji, mi nemamo ljudi koji rade, mi danas u turizmu nemamo ljudi koji rade. Danas jedna od najzanimljivijih upisa djece u srednju školu je posao kuhara. Zašto? Zato što im se nudi posao odmah i to je posao u eurima, 2, 3 000 eura, zna da će dobiti i onda će raditi jedan period a drugi period neće.

Dakle, ali to vam govorim u kontekstu pomodarstva, u kontekstu toga da odjedanput je nešto pa onda svi upisuju to, da nema jasne strategije što mi to razvijamo, kako svu zemlju želimo imati, što želimo da u toj zemlji bude pa da onda razvijamo i te pojedine aktivnosti odnosno pojedine djelatnosti. Jednako tako, znate kad ste u mojim godinama onda jako dobro pamtite što je bilo pred neko vrijeme pa ja jako dobro pamtim kad je išao Zakon o strateškim investicijama koji je bio donesen u Vladi, odnosno predložila Vlada u kojoj sam bila, ja sam u tom zakonu radila, tada je bilo ako se dobro sjećam, a sjećam se i sjećate se svi, vi demonstracije, o tome da će se ukrasti poljoprivredno zemljište, da će se ukrsti Hrvatske šume, da će se ukrasti vode, da će se to sve dati strancima, da mi rasprodajemo Hrvatsku, da nemamo osjećaja prema Hrvatskoj i sve ostalo. U ovom zakonu imate glavu 6 koji govori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH koje ima nekoliko odredba, za koje ja osobno apsolutno smatram da je bitno da bude, a koji govori zapravo što se radi sa zemljištem u vlasništvu RH, pa tu je odredba koja kaže da ako razvijate privatnu investiciju, riječ je o privatnoj strateškoj investicija, da sve što je ispod 50% zemljišta vam može se neposredno prodati po cijeni koja se procjeni sukladno Zakonu o procjeni nekretnina, a ima i odredba koja kaže, da se u tim slučajevima može iz šumske i šumske gospodarske osnove izdvojiti šuma i ona zapravo kad se tako izdvoji može biti predmet prodaje. Nisam primijetila da je uopće to bila tema rasprave, nisam čak ni primjetila, da oni koji su tada govorili da se žele prodati vode, šume, poljoprivredno zemljište u tom Zakonu o strateškim investicijama da su nešto rekli. Ja inače mislim da takva odredba treba biti i država mora imati alat gdje može sa svojom zemljištem za koji zaključiti da on neće sama razvijati svoju investiciju tu nešto imati. No, međutim, uvijek naravno vam rasprava ode u smjeru, koje u nekom drugom. Ovaj zakon, da zaključim, on je korektan zakon, tehnički je dobro napravljen, on neće napraviti nikakav bitan iskorak, ako iskorak ne napravimo mi u drugim zakonima. Riječ je o stabilnoj poreznoj politici, riječ je o radnom zakonodavstvu i riječ je o temi energenata, da vi možete nuditi energent. I ono što bi se ja složila, to možete apsolutno vidjeti i primijetiti u godinama kada su izbori, svi su investitori na stand by, čekaju da vide što će doći. Na kraju ostaje mi vrlo malo, bilo je spomenuto u nekoliko navrata i tema doing business i ljestvica na kojim Hrvatska je. Svjetska banka, kada je radila ljestvicu, je ocijenila Hrvatsku i rekla je gdje postoje mogućnosti poboljšanja i rekla je gdje to u kojim elementima se treba poboljšati, treba se mijenjati, to trebamo napraviti. Samo je stvar da li to hoćemo napraviti ili nećemo napraviti.

Dal smo spremni za to. Dakle, to je niz tema na koje moramo odgovoriti da smo spremni za to. Uvažena zastupnice Mrak Taritaš, pa htio bi reći da ovaj LNG terminal, nije sporan samo s ekološke strane, iako je ekološka strana ona koja se najčešće spominje, već je sporan i sa ekonomske strane, znači on nije ekonomski isplativ. On će jako puno koštati, ali rezultat njegove izgradnje, neće biti jeftiniji plin, to je ono što hrvatska javnost ne zna, nego će biti skuplji plin. Znači, mi ćemo preko tog LNG terminala, moći uvoziti plin koji je 30% skuplji, nego onaj koji trenutno uvozimo. I koji je rezultat toga? Pa nitko nije normalan da ga kupuje, i imati ćemo nefunkcionalan terminal, koji me podsjeća na onu tvornicu Glinice u Obrovcu u kojoj se govori desetljećima, koji je primjer projekta u koji je država ušla, koja je napravljena, iako za nje nije bila ekonomske isplativosti. I ova Vlada, HDZ-ova, HNS-ova, ona krši sva načela tržišne ekonomije. Tržišna ekonomija kaže, da radite ono što se isplati, da radite ono za čime postoji potreba. Da li u Hrvatskoj postoji potreba za 30% skupljim plinom? Da li postoji potreba za izgradnjom milijarde kuna skupog terminala kojeg nitko ne treba? Ovo je projekt koja se radi po direktivi iz američkog veleposlanstva, ovo je projekt koji se radi zato jer Trump ga želi, a ne Donald Trump, a ne zato jer ga žele stanovnici Omišlja. A HDZ-ovci kad oni govori da svi koji oni znaju su za taj terminal.

Ja u ovom Saboru, kada pregovaramo o određenim temama, onda zaista se ne usudim biti saborski zastupnik opće prakse i da mislim da se u sve razumijem i ja apsolutno nemam nikakav problem da kažem da se ne razumijete. Ali, postoji nešto i to sam govorila tu, u što nekako se utvaram da se razumijem, a to su dvije stvari. Prva stvar, da to mora biti planirano prostornim planom. Dakle, čl. 2. Ustava RH kaže, da je prostorno planiranja zapravo zadaća jedinice lokalne samouprave i oduzeti to jedinici lokalne samouprave je ja bih se usudila jasno reći, protuustavna kategorija. Dakle, taj LNG terminal, bez obzira da li je bolji na moru ili je bolji na kopnu, i koliko koji košta i jedna i druga tema, ali on mora biti planiran prostornim planom i za to se apsolutno ću se zalagati i zalagati ću se da ne dođe i biti ću apsolutno protiv i to jako protiv da dođe nekakav poseban zakon, koji kaže za određeni slučajevi ne moraju biti planirani prostorni planovi, jer smo tu narušili zapravo sve. I druga tema je tema procjene utjecaja na okoliš. Način na koji su se ja se jednako tako zaista mogu reći, da sam, neću si utvarati, ali je zaista istina da sam sudjelovala u procjenama utjecaja na okoliš od samih početaka kada je to tamo krenulo i uvođeno u hrvatsko zakonodavstvo, tamo negdje '86. g pa su krenule prve procjene utjecaja na okoliš.

Kolegice Taritaš kamilica napraviti iskorak hrabrost kako ubrzati procese i to gospodarske to je jedino i najvažnije pitanje rekao bih i za ovaj prijedlog zakona. Što je to nama strateški da strateški usmjerimo gospodarsku politiku. Kako je moguće procedure suziti? Kako sve skupa ubrzati? Zašto se prema svakom prijedlogu zakona odnosimo kao da on pokriva jedan sektor, jednu grupaciju, jednu priču. Zašto uvijek i najčešće sami sebi zatvaramo investicijske cikluse upravo zbog svih mogućih teza o tome tko za koga i protiv koga. Slažemo se da su vlasnički odnosi spomenuli ste i to je važno jedno od najvažnijih pitanja vlasničke knjige nisu uredne i to svi znamo koji smo osobito na lokalnoj razini. Isto tako strategiji razvoja, a svi znamo da gradovi i općine su najprije pokretači tih strateških svojih planova i oni planiraju i vežu preko županijskih strateških planova prema državnim. I to stvara jedan prstenasti odnos. Puno je pitanja vezano uz strateške investicije, a osnovno je da li donosimo smjer koji otvara vrata investicijama ili smo sami sebi još uvijek uteg. Toliko je dobrih priča i strateških, kvalitetnih priča a mi smo evo svi se bavimo ovim pitanjem samo iz Istre, najčešće danas.

Ja sam između ostalog u svom izlaganju rekla da živimo u vremenu u kojem je puno jednostavnije reći ne, nego da. Kažete ne. Čak ne morate reći ni razloge iz principijelno ste ne, ali kad kažete da onda se morate jako potruditi zašto, zbog čega i sve ostalo. I jednako tako i prvi put kad sam govorila o ovom zakonu ja sam rekla da je on korektan zakon, da je on tehnički dobar zakon.

Trebamo promijeniti razmišljanje u svojoj glavi. Dok ljudi koji rade, dakle ljudi koji rade u državnoj upravi bez obzira koje razine krenu razmišljati na način da njihovu plaću, njihova plaća je iz proračuna. Tko puni proračun? Između ostalog proračun pune investitori. Ne dolaze investitori njima na vrata da ih smetaju, da ih opterećuju pa ih sad nešto trebaju, nego oni se zapravo trebaju zaista potruditi da ta investicija ide. Jer to je sve što u ovom zakonu što je posljedica ovakvog jednog zakona. Treba krenuti promišljati svi zajedno od sebe. I dakle ljudi koji rade da je važan investitor da treba što prije dati odgovore tom investitoru i namjerno sam u svom izlaganju i rekla činjenicu kad je netko izdao lokacijsku i građevinsku dozvolu u 30 dana nije imao, nije bilo afirmativno vidi ti si izdao super brzo. Zašto je taj tako brzo izdao? Koji je njegov interes tu bio? Sigurno postoji neki interes, dakle uvijek je problem u glavi.

Gospodine potpredsjedniče, kolegice Anka. Mi smo kao Vlada donijeli ovaj zakon i znamo s kojim ciljem i na koji način i znamo otprilike i što smo uspjeli napraviti u okviru tog zakona. I pravo pitanje je ovo koje ste postavili koliko će uopće ove kozmetičke promjene utjecati na poboljšanje cijele situacije, a situacija nije ni malo dobra. Dakle, to hoću reći. Dakle, ni malo dobra. Ovih dana smo vidjeli da BDP usporava prije svega zbog usporavanja investicija i to je ključni problem Hrvatske u ovom trenutku. Nema novih projekata. Posebno nema velikih projekata, posebno nema velikih EU projekata. Zadnje smo mi ugovorili, velike, baš velike Dugo Selo – Križevci, aerodrom Dubrovnik i tako nešto, 250 milijuna eura veliko. Nema takvih projekata, toga moramo biti svjesni. Tu je odgovornost države, ali odgovornost je države i za poslovnu klimu. Ja ću sada vrlo otvoreno reći da mi imamo ozbiljan problem u ovom trenutku i kada je tu riječ o ekonomskoj politici. Dakle, osim ovih mikro i mezo da tako kažem problema koje ste vi naveli generalno mi smo se odrekli monetarne politike u razvojnom smislu već odavno, a sada smo se odrekli i fiskalne politike onog njenog razvojnog dijela i to je vrlo opasno za Hrvatsku. Ja ovdje postavljam otvoreno pitanje da li je cilj relativno brzog ulaska u monetarnu Uniju i politika nultog deficita pa ja bih rekao i suficita proračuna u ovom trenutku nešto što pomaže Hrvatskoj da održi dovoljnu stopu gospodarskog rasta. To je ključno pitanje za Hrvatsku. I sve strategije ove Vlade pozivam da ozbiljno o tome promisle kakvu politiku vode. Znate često oporbu shvaćaju kao netko tko ih kritizira, netko tko se ljuti. Ja zaista nastojim svaki put govoriti i reći ljudi moji imamo nekakvo iskustvo. Nama je stalo da u ovoj zemlji bude investicija, nama je stalo da u ovoj zemlji bude bolje i shvatite kada vam govorimo u tom kontekstu. Ja čak i nekad dobronamjerno odem do one strane i kažem nemojte činiti tu ludost, završit će krivo, nemojte to raditi iz jednostavnog razloga što nam je stalo. Zaista mi znamo koji put je išlo sa Zakonom o strateškim investicijama i zato sam ja to rekla.

No međutim, iza toga mora kao prvo biti dobra ekipa koja će to odraditi. Ako vi nemate ekipu koja će to odraditi, vi ćete u bespućima uopće svih drugih propisa, svih drugih zakona završiti i taj investitor će reć pa ček malo, zašto sam ja uopće proglašen strateškim, šta je tu specijalno u odnosu na nešto drugo. Ali ozbiljan iskorak, dakle nema ozbiljnog iskoraka vezano uz investicije dok se ne odgovori što investitore muči i vjerujte mi kad je riječ o investicijama nema ozbiljnog iskoraka bez sređivanja katastra i gruntovnice, a nama je u sljedećem krugu problem radne snage. Mi smo pokrenuli u našem mandatu projekt energetske učinkovitosti, malte ne smo molili naše firme da se jave na taj projekt jer su rekli da su nespremne, da ne znaju, da nemaju dovoljno ljudi i mi možemo pokrenuti projekte i neke druge, no međutim neće biti ljudi koji to rade i to jasno trebamo reći.

Uvažena kolegice Mrak-Taritaš. Da, to je alarm koji se treba upaliti. Istina mi danas govorimo o jednom segmentu razvoja gospodarstva u RH, mi smo dotaknuli jako bitnu temu, a to je pitanje odlaska naših ljudi, posebno onih koji se školuju niz godina u RH i onda dođemo zapravo na temu, a vezana je uz Zakon o strukovnom obrazovanju koji je bio u Hrvatskom saboru, mi smo ili bi željeli prekopirat austrijski ili njemački model dualnog obrazovanja gdje se onda ne bi događale ove stvari o kojima vi govorite. Jer znate šta je bilo dostignuće tog zakona, ja sam to prigovorio ministrici? Piše tamo u jednom članku da učenik koji radi duže od četiri sata mora imati osigurano 30 minuta odmora. To je porazno. Vi tom učeniku morate osigurat makar topli obrok, a poslodavcu morate dati sve da može ulagati u ljude, da ih može stipendirat i da kasnije ti ljudi onda nastave raditi u firmi koja se uključila u njihovo obrazovanje. Drago mi je da je ministrica uvrstila u članak 7. stavak 2. moj prijedlog u prvom čitanju kada sam rekao da se jedna od aktivnosti stavi aktivnosti u znanosti i obrazovanju. U RH investicije moraju ići u smjeru obrazovanja, to je jedini način da mi školujemo mlade ljude za tržište rada, da se poduzetnici aktivno uključe u proces obrazovanja i onda će biti manje ovih problema koje ste vi s pravom upozorili, a onda se ta naša politika sa gospodarskog rasta širi na opstanak i demografski opstanak RH. Kolega Žagar, dobro je da ste spomenuli u ovom kontekstu i obrazovanje. Da bi uopće mogli imati smjer obrazovanje mi bi trebali znati kakvu to mi Hrvatsku želimo 2030. kakvu Hrvatsku želimo 2050. jer danas srednje škole upisuju djeca, dakle oni će upisivati na jesen neke srednje škole i nešto, za tamo za deset godina će oni ići uopće raditi. Zato sam namjerno govorila o kuharima i namjerno sam spomenula kozmetičare i u jednom času, ja to znam za grad Zagreb ne znam za drugo, niste mogli upisati se u srednju školu za kozmetičarke jel je to bilo zanimanje koje je u tom času bilo na polju rada vrlo prihvatljivo.

Da li će to biti Hrvatska u kojoj će imati ne znam farmaceutsku industriju, Hrvatska u kojoj će iz turizma se razviti neka druga industrija? I namjerno ću spomenuti turizam, turizam je nešto na što se mi oslanjamo i turizam funkcionira. On ovisi o broju lijepih dana i puni proračun i svi sretni i zadovoljni. No međutim, imaju dva problema. Jedan problem što se u određenom dijelu Hrvatske živi od rente i mladi ljudi misle da se više ne živi od rada nego se živi od rente. A druga stvar, turizam mora generirati nešto drugo. Iz našeg turizma se trebala razviti drvna, prerađivačka industrija, poljoprivredna, prehrambena industrija, to je ono što se nije desilo i to je ono alarmantno što je s turizmom.

Slušao sam kolegicu Anku Mrak-TAritaš govorila je o odljevu ljudi iz Hrvatske zbog plaća. Ali nisu samo plaće u pitanju, vrlo često ljudi odlaze u ove zapadne zemlje u zemlje „stare Zapadne Europe“ zato što tamo imaju nakon puno godina rada sigurnu visoku mirovinu i isto tako vjeruju u tamošnji zdravstveni sustav. Ima dosta kolega koji su bili u državnoj upravi, bili su čak i gradonačelnici u komunizmu, imaju mirovinu od 4, 5 tisuća kuna.

Zato se s vama slažem da treba imati jedan sveobuhvatan pogled na svjetska kretanja, na kretanja na našem kontinentu, na hrvatske potrebe na hrvatske mogućnosti i napraviti jednu strategiju kako u RH privlačiti investicije i kako dugoročno imati održivu tržišnu ekonomiju i kako obrazovati ljude sukladno našim potrebama. Ne mogu i ne moraju svi biti kirurzi, odvjetnici, nije sramota, čast je biti dobar zanatlija. Ako ste dobar zanatlija, onda je to čast prenijeti to i na mlađe naraštaje i od toga živjeti i biti priznat u hrvatskome društvu i taj ispit zrelosti za organizaciju svoje ekonomije i svoga društva moramo položiti. Uvaženi kolega Kovač, dakle, kad je rasprava o Zakonu o strateškim investicijama, naravno da je ta rasprava puno šire i otvori puno šire probleme. Ja inače mislim da ulaskom Hrvatske u EU su mladi ljudi, namjerno govorim mladi ljudi, dobili mogućnost djelovanja. Njima danas nije problem da rade u Švedskoj, pa im nije problem da za 6 mjeseci rade ne znam, u Portugalu, pa u Španjolskoj, dobili su tu mogućnost da se iskušaju koliko zapravo vrijede izvan vlastitog dvorišta. Ne biti u vlastitom dvorištu, ne biti u toj ogradi i gledati se. Znate ono je pitanje, da li ćeš biti prvi u selu ili peti u gradu. Ja bih se uvijek prije opredijelila za peti u gradu nego prvi u selu. I mladi ljudi su zaista dobili mogućnost da iskušaju svoje, da vide kolike su njihove mogućnosti u realnom svijetu. I to je apsolutno dobro. No međutim, kad je ovakav Zakon, ono što je ključno pitanje koje si mi svi trebamo postaviti i na kojem nema odgovor, kakva je to Hrvatska za 20 godina? Ja sam se inače u smislu prostornog planiranja malo više bavila demografijom i što je to demografija i što to raditi i onda sam gledala što su radile skandinavske zemlje koje su napravile ozbiljan iskorak. To je proces gdje vi za 20 godina vidite rezultat jer rezultat ne možete vidjeti ni u mandatu jedne vlade, čak ni dvostruki mandat, nego vidite za 20 godina, ali trebate u taj proces krenuti. Dakle, netko tko je premijer ili tko je vlada u svom mandatu ne vidi rezultate. Kolegice Taritaš, toliko zapreka kod razvoja gospodarstva u RH postoji svakodnevno jer jedan od ljudi koji rade na tim programima sam upravo ja, razvojem gospodarskih zona. Međutim, svi zajedno ukoliko se ne koordiniramo sa razina lokalne na razinu regionalne, odnosno državnu razinu, uvijek ćemo nailaziti na poteškoće koje jedino čovjek može svladati. Ukoliko ne vežemo sve institucije ove države, počev od katastra, suda, odvjetništva itd., vjerujte da gospodarski razvoj RH će biti spor, a zapreke koje ste vi zapravo ovdje naveli je upravo i jedan od najvećih ključnih problema zemljište koje u vlasništvu RH. Drugo je, ono što ste vi malo prije istakli, stabilna porezna politika. U svim razgovorima sa investitorima ključni razlog je upravo stabilna porezna politika i imovinsko-pravna sigurnost. To je ono što je ključ jer na temelju ove dvije stvari koje investitori apsolutno nisu u stanju dobiti garanciju je razlog zašto napuštaju Hrvatsku. Druga stvar, u razgovoru sa investitorima, odnosno poslodavcima, oni traže isključivo poticaje po zaposleniku. Sve ove mjere poticajne koje se daju kroz razvoj su dobro došle, međutim, ključna razvojna poticajna mjera je poticaj po zaposleniku. I to je ono što mi svi zajedno moramo učiniti, a posebice na izdavanju akata za gradnju.

Uvaženi kolega Lončar, ja moram priznati znate, kad malo razgovarate onda su svi deklarativno za. No međutim, toliko nogu u vratima koliko sam ja vidjela, ja sam teško da, mogla bih ispričati niz priča, ja sam se jedanput našalila i rekla da mi je žao što nisam evidentirala sve one silne milione nekih investicija ljudi s kojima sam razgovarala i tu imate i onih koji samo dođu pa prođu, ali imate i onih koji su i spremni ulagati. No međutim, poruke koje mi šaljemo kao Hrvatska prema investitorima vani su krive poruke.

A još je veća poruka tko je kupio od jedinica lokalne samouprave, a država kaže: nisi mogao kupiti od općine i grada, morao si kupiti od mene. Oni to ne razumiju. Dakle, samo to da investicija može ići dalje, a da će se država i grad međusobno raskusurati, da tako kažem, čije je, već je jedna poruka da on zna. Jer njemu je sve država. Ne razumiju investitori do kraja da je malo u općini, pa je malo u županiji, pa je malo u državi, pa dođe u ministarstvo pa ovaj kaže: pa ja s tim nemam veze. Dakle, to su poruke koje mi krivo šaljemo. Kad smo mi donosili ovaj Zakon o strateškim investicijama, sigurna sam da nema ni sad bazično različitog razmišljanja, je bila ideja da se strateška investicija prati. Da se prati s razine države. Da doslovno imate jednog državnog službenika koji će za ruku voditi tu investiciju koji će dići telefon i reći zašto ovo nisi izdao, zašto ovo? I to onda ima smisla.

Uvažene kolegice i kolege. Evo govorimo o strateškim investicijama, naravno da u ovome zakonu imamo znači i opisane kriterije strateških projekata i investicija i vidimo ovdje da se spominju važeći prostorni planovi, sufinanciranje koliko je iznos iz EU fondova, vidimo ovdje da se govori o potpomognutim područjima, da se govori o otocima. Međutim, mi o ovome govorimo i usklađujemo sa EU direktivama i dosadašnjim pravnim stečevinama EU, međutim, mi Zakon o brdsko planinskom području nismo donijeli.

Naravno, ne samo što nema nezaposlenih, nego nema stanovnika. Prema tome, ovo je bila naopako, područja su iseljena i naravno, da imamo mi i brojne projekte iz tih područja, koje su zaboravljeni, poslije ću i o tome govoriti na drugačiji jedan način, kao npr. i o novacijsko središte veleučilišta Marko Marulić u Kninu, jer ovdje spominjemo da su aktivnosti u obrazovanju, aktivnosti u znanosti, aktivnosti u energetici, aktivnosti. Međutim, ovo je projekt koji je bio prvi gotovo 10,5 milijuna eura vrijednosti, kojega se namjerno bojkotira u Kninu za taj kraj bi to je bila jedna pokretačka investicija sli se bojkotira. Bojkotira se zbog čega, neka mi pojasni ministrica Dalić, koja je ovdje trebala biti, jer imamo bezbroj upita, što se tiče strateških investicija. Naravno da bi ja bio u malo većoj udaljenosti, neka sam pitao pitanje oko termoelektrane, jer jednostavno to je bio pokazatelj, kako se strateške investicije u biti proturaju. Pa npr. proguravaju kroz uši od iglice. Pa npr. jedan od 2 projekta Junckerovoga fonda, tzv. u EU, gdje je 315 milijardi eura bilo predviđeno, baš … [[Govornik se ne razumije.]] projekat je bio proguran naravno, dobro iz lobiran od gospođe Pejnović Burić, koja je radila u Ministarstvu vanjskih poslova, njen suprug je suvlasnik, kojega je milijardu eura trebala financirati prihvaćenje Junckerovome planu, to može potvrditi i kolega Stier, jer dobro poznaje gospođu Burić, na kakav način to sve funkcionira i kako se lobira u Ministarstvu vanjskih poslova, za strateške projekte koje su bile štetne, ne samo za Cetinsku krajnju, nego strateški resurs RH, to je volja. I zaista, ovako bitnom zakonu, kada govorimo o strateškim projektima, trebali bi biti potpredsjednica Vlade, prva potpredsjednica Vlade, vjerojatno ili čak primjerka gospođa Martina Dalić, jer jednostavno, ja sam pitao termoelektranu o strateškom projektu … [[Govornik se ne razumije.]] gospodina Plenkovića, a davala je odgovor Martina Dalić. Prema tome, ona se tada … [[Govornik se ne razumije.]] kao premjer, jer primjerka, do tada nisam znao da je ona primjerka ali tada je znači potvrdila tu činjenicu, pa bi volio da me demantiraju ljudi, koji su u diplomaciju, kada se pita u Europskom parlamentu, čelnog čovjeka, da li odgovara netko treći, četvrti bez suglasnosti premjera tijekom rasprave. Naravno, još jednom pozivam vas tajniče, da pozovete Martinu Dalić, imam bezbroj pitanja za postaviti, jer jednostavno kod strateških odluka o ovome zakonu ništa ne vjerujem. Zašto ne vjerujem? Zbog toga ako je on prispio u Junckerov plan, investicijski, a nije ovdje prošlo, osnovne, ekološke i okolna povjerenstva za okoliš te je kasnije i dokazano da je štetan projekat i energetski i ekonomski i strateški termoelektrana Peruća, nije mi jasno, kako je on prispio na tako visoku razinu osim ako nije iz lobiran, ali zaista ovdje kolege, koje su bile u diplomaciji, evo, bila je kolegica Vesna Pusić, nema je, od saborskih zastupnika, ministrica, gospodin Miro Kovač, gospodin Davor Stier oni bi mogli pojasniti kako se to izlobirali, kada je supruga vlasnika projekta kao što je … [[Govornik se ne razumije.]] To jest … [[Govornik se ne razumije.]] a ponegdje imamo 4 projekta, … [[Govornik se ne razumije.]] kako je to mogla jedna od vaših pomoćnica i ključna, da to je smješno, ali to je istinito, da narod cetinskog kraja se nije digao, danas bi imali ogromne štete.

A kada su 67 stručnjaka potpisalo, nastalo je muk. Nije to bio samo Mislav Cvitković, Uršić i gospodin Šimunović, znanstvenik, brojni su bili, ali akademska zajednica je po prvi put imala hrabrosti uz civilne udruge, braniteljske udruge samostan u Sinju čudotvorne gospe Sinjske, znači spominjem civilne udruge, Splitsko Makarska nadbiskupija, cijela provincija, znači od udruga, civilnih, branitelja i ja što smo kazali do znanstvenika, ne tome štetnom projektu. Sjećate se napada ovdje ministrice Dalić na mene samo što sam postavio pitanje, premjeru i zaista, evo, pošto je suvlasnik ja sam o tome govorio i prije imenovanja vaše nasljednice gospodine Stier a i vi prethodniče njen, gospodine Kovač, ja sam ovdje govorio da imenuje osobu koja je u eklatantnom sukobu interesa koja surađuje sa EU temeljem svoga posla i da je proguran jedan projekat koji je štetan za Hrvatsku.

Prema tome, imamo brojne neozbiljnosti.

Spominje se zdravstvo. Pa i zdravstvo bi mogli mi puno više sredstava privući, međutim mi smo zadnji u Europi po EU fondovima, privlačenju sredstava. Još uvijek 20 puta više ulažemo u europske fondove da se gradi Njemačka da se gradi, a mi to ne vraćamo. To je činjenica. To je trenutna činjenica da od 10 milijardi kuna, 10 milijardi eura predviđenih sredstava koje mi možemo povući da nije niti pet, šest posto čini mi se do sada sredstava od toga svega, da godišnje uplaćivamo iznose u visini toga da bi mogli sami Pelješki most napraviti u dvije godine, a ne vraćamo taj novac. To su činjenice trenutne i da se guraju privatni projekti kao što je evo reversibilna Vis viva i reversibilna, pogledajte primjer. Imamo nešto niže uz Cetinu Korta to je projekt HEP-a koji se drži u ladici, a puno je bolji za cetinski kraj jer kontrolira i poplave Sinjskoga polja. Ne znamo tko će biti investitor, nego projekat. I tu ima cijela ta priča da se ne vraćam unazad. Ja očekujem da potencijali i resursi Dalmatinske zagore, Dalmacije, Slavonije i Like koje imamo da ih koristimo ne samo da imamo plažu, a da uvozimo rajčice u turizmu pomidore iz Italije, nego da gradimo i radimo na principu za opstanak naših ljudi, da subvencioniramo ono što treba subvencionirati, a ne da potičemo uvoz. Mi gospodo govorimo o strateškim investicijama. Evo i to će kolega Stier jasno kazati kako se išlo.

Nema hrabrosti. To je naše pravo. Mi moramo štititi i što se tiče strateške investicije u Jadranskom moru, naš okoliš i sve što treba moramo štititi kako na kopnu, tako i na moru a dosta je sluganske poltronske rodbinskih veza čak i za strateške projekte koji su isključivo vidljivi u slučaju termoelektrane Peruča.

Kolega Bulj, spomenuli ste niz stvari. Prema tome, mislim da nema tu smisla ponavljati ono što smo već nekada na toj temi rekli. Spomenuli ste i pitanja sukoba interesa oko jednog konkretnog slučaja za ministricu vanjskih i europskih poslova. Ja moram ovdje reći zbog hrvatske javnosti ta je tema izašla prvi put u jednom mediju u Hrvatskoj kada je sadašnja ministrica bila imenovana za državnu tajnicu. Nisam bio upoznat sa tom situacijom i onda sam odmah nju pozvao i vrlo brzo smo se dogovorili najbolje je da se utvrdi sve transparentno. Dakle, to je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Tada je pod ravnanjem gospođe Orešković. I to je tadašnja državna tajnica učinila tada i povjerenstvo je zaključilo da nije bilo sukoba interesa. Ja zbog hrvatske javnosti to moram spomenuti jer je to tako bilo. Što se tiče drugih strateških investicija i prije se govorilo ovdje o pitanju LNG-a. Mi znamo za vrijeme Milanovićeve Vlade znamo točno i koji ministar i zbog čega je taj projekt koji je od strateške važnosti i geopolitičke važnosti za Hrvatsku blokirao. Ja se sjećam odlične suradnje sa državnim tajnikom Cikotićem oko toga i tako smo i dobili sredstva iz Europske komisije.

Što se tiče vaših odnosa vas i Čikotića, LNG-a to mene uopće nešto ne pogađa. Moj stav je jasan oko ekološke zaštite jadranskog, isključivo gospodarskog pojasa i zaista sam očekivao od vas i pohvaljujem vas da ste vi bili onaj koji je podržavao isključivi gospodarski pojas i razumijem vašu situaciju da ne smijete sad trenutno govoriti protiv premijera da je on onaj koji koči isključivi gospodarski pojas i da nema hrabrosti, da mu je puno bitniji njegov osobni karijerni napredak kao karijernog diplomata unutar Vijeća Europske unije bi ovo sigurno kazali, da kad dođe jedan trenutak u budućnosti vidjet ćete da ćete ove moje riječi što sam kazao vi ponoviti što se tiče isključivog gospodarskog pojasa. Što se tiče oko Krka ljudi su kazali svoje. Ja sam javno iznio svoj stav, možete pročitati u medijima. Mene interesira isključivo gospodarsko razvoj Hrvatske neodrživome razvoju, a nikako u ispunjenju zadaća koje nam šalje ne znam tko bilo iz Moskve, bilo iz Washingtona, bilo iz Bruxellesa i na tome sam na čelu i to je moj stav jasan. Ja mislim da na tome treba raditi. Žao mi je što niste odgovorili još jasnije oko gospođe Burić Pejnović koja je bila u vašem ministarstvu, gospodina Kovača. Ali očekujem da ministrica Dalić dođe tijekom dana i da razjasni onu situaciju kojoj smo svjedočili u parlamentu po prvi put, njezino ponašanje, a nije bio upit njoj kao potpredsjednici Vlade nego premijeru Plenkoviću i tijekom mog izlaganja i na spomen termoelektrane Peruča, sjećate se kao je bilo, ja bih sad bez obzira što sam, evo, prema dami imam taj osjećaj, ipak bi bio na pristojnoj udaljenosti jer na onaj način se ponašati u parlamentu govori o tome da je meta bila pogođena, da je to bio eklatantan sukob interesa kojega očito netko nije imao u to vrijeme snažno i jako kazati da je sukob interesa.

Treba poštivati i mi poštujemo raspoloženje i volju naroda, ljudi na terenu. To je to. Bez toga ne ide. Isto kao što sad treba isto uvažiti raspoloženje ljudi u Primorsko-goranskoj županiji iako, budimo iskreni, prije 4,5 godine gospodin Milanović, tada predsjednik SDP-a i predsjednik Vlade zagovarao LNG terminal, rekao je to javno. Citirat ću, kaže: Pitanje je, kaže, 2013. godine, neću reći dana, mjeseca kada ćemo ovu priču sa LNG terminalom početi ozbiljno zatvarati, a Ministarstvo gospodarstva, tada gospodin, nije više bio Čačić nego Vrdoljak, Ministarstvo s katarom razgovara o mogućnosti dovođenja plina za LNG terminal na Krku, studija isplativosti izgradnje LNG terminala biti će gotova do ljeta, te će se tada o LNG terminalu intenzivirati razgovori s Katarskim, kao i drugim potencijalnim investitorima. Znači, tada se bilo za LNG terminal, može biti plutajući, danas to više ne može ići, to nije u redu, narod se digao protiv toga, samo to navodim.

Na žalost, još bih kazao što se tiče termoelektrane Peruča, tu ste mi sasvim bili nejasni, neodređeni i jasno ću vam kazati da i dok sam ja govorio, bio je tu i župan Boban, saborski zastupnik, bili ste i vi dok sam ja izlazio ovdje sa govornice, da samo govorio glasno da su svi šutjeli i napadali me. I čekalo se. Ali naš prijedlog, deklaracija o termoelektrani Peruča, koja se mjesecima razvlačila dok se nije izvagalo što se treba izvagati i kad je potpisalo 67 skupštinara, to je igra PR-ovska koja ne može vama proći, ali je činjenica da mogu od svakoga očekivati da bude zagovornik Andreja Plenkovića, ali zaista od vas da budete najveći zagovornik politike Andreja Plenkovića nisam očekivao, a vaše je to pravo. Demokratski ste izabrani u 9. izbornoj jedini i naravno, da oni plješću na ovo vaše branjenje ove koalicije koju predvodi gospodin Plenković, SDSS, HDZ i zaista na tom području ćete opet doći tražiti potporu, poglavito u području, ja sam vas samo jednom vidio u kampanji, sjećam se u Drnišu na sajmu pršuta. Ja mislim da čak ne bi mogli ponoviti to selo u kome ste bili jer jednostavno vas nije briga za Dalmatinskom zagorom i za 9. izbornom jedinicom.

Ja i kolega Pranjić iznijet ćemo, vidjet ćete, što se tiče Dalmatinske zagore.

Uvaženi kolega Bulj, imam jedno pitanje koje će zvučati provokativno, ali nije provokacija. Ono je iskreno pitanje. Zanima da li je MOST na kraju za ili protiv izgradnje plutajućeg LNG terminala na Krku?

On ga je dapače, predstavljao kao uspjeh itd.

Ja ću vam odmah kazat svoj stav, mogli ste ga pročitati od početka, ja sam zbog ekoloških nejasnoća koje su se pojavile dao intervju prije mjeseca dana da sam protiv izgradnje onoga što ugrožava naš Jadran i naravno da neće na savjetovanje ni Ozimova niti u tajnika državnog američkoga, niti u Brisel, kao što ste vi odlazili kod Ozimova. Meni je interes isključivo gospodarski. Hrvatski interes. Ja nemam u ovome trenutku drugog interesa, ali naravno da će kolegica Ines Strenja-Linić tu živi, da će biti uz svoj narod, slušat narod i da će tražiti ekološke aspekte kao što sam ja za termoelektranu. Naravno, a vi gospodine Pernar ste išli, pa vas ja pitam zašto ste išli kog gospodina Azimova? Mene ne zanimaju gospodine niti njihov plin koji oni dostavljaju preko jednih interesnih skupina, a ovi žele protiv drugih. Mene samo ovdje isključivo zanima ekološki aspekt i hrvatski nacionalni interes, mene kao osobu. Ja sam protiv, ja sam rekao svoj stav davno Miro Bulj. Ne znam za koga ste vi, vi ćete najprije otići … [[Upadica se ne razumije.]] Gledajte, bit će vremena za ta sučeljavanja, vi ćete vjerojatno otići kod gospodina Azimova pa ćete imati svoj stav.

Kolega Bulj, apsolutno ste dobro primijetili jednu odredbu članka 7. gdje je ponovno brdsko-planinsko područje istisnuto odnosno u jednakim smo uvjetima kao i ostatak Hrvatske. Žao mi je što nismo u jednakim uvjetima kao ostatak Hrvatske po pitanju strateških nacionalnih projekata. Ja ne vidim, možda ćete vi vidjet spojnu cestu Knin-Šibenik-Sinj-Dugopolje-Imotski-Zagvozd-Ravča-Drvenik. Ja svaki put prolazim tim područjem dolaskom u ovaj Hrvatski sabor, ne znam jel imam loš vid ili loše oči, ali ja ne vidim ni nacionalne strateške projekte, a kamoli privatne projekte od strateškog značaja. Ali evo i člankom 7. zakona nisu nam kriteriji smanjeni tako da apsolutno vas razumijem kada vidite da imamo 143 tisuće stanovnika po popisu iz 2011. pa u ovih šest godina na tom području od Knina do Vrgorca iselilo 26 tisuća stanovnika. no zbog ovakvih zakona koji ne donose ništa novo neće biti problem strateških investicija, bit će problem tko će raditi na tom području. Jer dok se napravi neka investicija ovakvim zakonom to će vjerojatno nastati za desetak godina

Vi kao gradonačelnik Dalmatinske zagore, malo sam prije sam svoje kolege spomrenuo, razumiju o čemu govorite i naravno da mi je žao šta nisu prihvaćeni amandmani za projektnu dokumentaciju kako Ravča-Drvenik tako od Imotskoga do Zagvozda tako i ovaj dio od Kukuzovca-Dugopolja to su bila … prema Sinju i ovaj dio drniški spoj na autoput i Knin. Naravno da to nije prihvaćeno jel njima je bitno kada su Dani pršuta u Drnišu ili Sinjska alka ili u Vrgorcu kada su Tinovi dani da dođu, to je problem.

Zato bi sa ovoga mjesta kazao biračima vi kao Vrgorčani, gospodin … kao Triljan, ja kao Sinjan, gospodin Babić s područja Imotskog birače bi pozvao da više nikada ne nasjednu na prevaru da glasaju za ljude u Dalmatinskoj zagori koji u njoj ne žive jel ih nije briga osim što će doći na Dane pršuta i slične stvari kada pometu ono stolova što ima i nasmiju se ljudima. Kolega Bulj, imam dosta godina, ali stvarno kada slušam ovo sve ove rasprave, stvarno ne znam više ni šta je investicija, ni šta je strategija, ni šta se u ovoj državi htjelo u ovih 25 godina, šta se nije htjelo. Mi o čemu god da pričamo u ovom Saboru i ovo malo politike koliko se bavim, vidim da je sve opstrukcija. Nama ništa ne treba, neki ne daju radi nekih ptica, neki ne daju radi topline jezera, jedni nisu završili nešto što nisu znali, drugi nemaju ideje, mi jednostavno imamo ideju da pričamo, a ustvari ne pokrećemo ništa. Strategiju treba napraviti za 10, 20 godina, 30, 50 godina. Mi je nismo napravili. Mi stratešku prugu prema istoku nismo napravili ni danas dan. Napravili su autocestu do Ploča strateški i neka smo to napravili, to neću ni reći napravili smo, napravili smo da i imate put do dolje. Da smo napravili termoelektranu sigurno bi 200 ljudi radilo neko iz vaših krajeva, iz vaše Zagore, ali vi nećete. Nećemo struju, hoćemo je uvest, hoćemo je platiti, naravno da ćemo je platiti ako je nemamo. Poljoprivredu, imali smo poljoprivredu i sada nemamo strategiju. Bacili smo tolike milijarde u poljoprivredi, a šta se desilo pojedinci su uzeli novac, a ništa se pokrenulo nije, aa pitanje odlučnosti i pravne države. Gospodo, bez pravne države mi ne možemo krenuti nigdje.

Nigdje niko nije otišo, samo su otišli radnici iz tvornica i radnici odlaze nam odavde i naravno sada plačemo nemamo majstora nemamo ovoga.

8 godina se radio projekt. Prvi je bio spreman. Međutim, bojkotira se cijela u tome kraju. Što se tiče termoelektrane Peruča, on bi uzela i ovo radnih mjesta što ima i to je dokazano stručno. Znači, utjecaj na okoliš strateški znači mi bi plin koji uvozimo iz Rusije pretvarali energiju i subvencionirali je. Mi imamo zakonske prijedloge i očekujem da ćete vi prihvatiti. To znači solari oni su već upućeni u proceduru. Znači puno efikasniji i puno država koje imaju manje sunčanih dana jer ga koriste i to bi bio i ekološki, i ekonomski za ljude slabijih mogućnosti na svoje kuće kada bi postavili oni bi bili ujedno i proizvođači električne energije. Nama ne trebaju giganti koji će držati monopol nad energijom kao npr. u centru za vozila pa drži jedna osoba ili jedna grupacija ljudi, a imaju javnu ovlast. Tako i u energetici mi smo protiv monopola. Mi smo za socijalni gospodarski razvoj kroz energetiku i to je moguće. To je moguće postavljanje solarnih panela na krovove kuća gdje i obitelj sama ojača jer socijalni kriteriji, poglavito socijalno ugrožene skupine, a inače ako metnemo po 5 kilovata na 100 tisuća kuća ili kućanstava dobijemo veličinu termoelektrane. Za tri godine mogli bi besplatno postaviti u cijeloj Hrvatskoj solarne elektrane i ne bi bili ovisni, niti monopola bi imali stranoga nad sebom, nego bi bili ljudi koji bi imali i očekujem od vas da ćete ovaj jedan zakon koji je afirmativan za, imamo uvjete, prihvatiti.

Da li su pogodili, to je drugo pitanje. No, iz puno današnjih rasprava čovjek koji ne poznaje situaciju u RH bi rekao da na hrvatskim granicama investitori samo stoje i čekaju da netko digne rampu i da ulete unutra i da investiraju. I drugo pitanje, koliko mi u RH danas imamo ljudi koji imaju financijsku sposobnost, koji imaju znanja i iskustva za nekakve već investicije? Dakle, to su sve neka pitanja koja si mi moramo postaviti kad govorimo o ovom Zakonu. Druga stvar, htjeli mi to ili ne htjeli, ali investicije i kapital imaju svoje zakonitosti. Dakle, ako netko želi investirati, njega izuzetno zanima kakva je politička stabilnost u toj zemlji. Kakva je pravna sigurnost i onda mu je tek na trećem mjestu zarada. Zašto? Ako on ima dobru ideju, ako ima dobar proizvod, ako ima dobru investiciju, njemu će zarada doći. Međutim, ako je u jednoj zemlji politička nestabilnost i ako je pravna nesigurnost, on naprosto dolazi na jedno područje koje nije sigurno da će on sva svoja teoretska predviđanja ostvariti. Pa čak i ako mu se sve ostvari ono što je on mislio što se tiče proizvodnje i svega ako se stvara pravna nesigurnost, ako se mijenjaju propisi on neće doći do željenih rezultata. Sljedeća stvar koju želim reći, a to je u ovom zakonu naglašeno i neću uopće cjepidlačiti da je to možda trebalo biti ovako ili onako, ali to je naglašeno.

E sada, samo se postavlja pitanje, ja to volim kolokvijalno reći, da li smo mi uz ovaj zakon uskladili sve tzv. vezane zakone? I to je ključno pitanje. Jer mi možemo donesti ovaj zakon, može čelni čovjek ove skupine reći da je sve savršeno ovako i onako i onda u provedbi nailazimo na probleme zato jer je to u pitanju šumsko, poljoprivredno zemljište, jedinica lokalne samouprave nešto u prostornom planu i niz drugih stvari koje mi moramo napraviti. I zato paralelno sa ovim zakonom mislim da i prije nego što usvoji Sabor ovo da su čelnici upravnih tijela zapravo ministarstava koji su navedeni ovdje u operativnoj skupini morali pročešljati svoje zakone da vide koliko su oni provedivi i koliko oni neće biti zapreka, dakle to je prva stvar. Druga stvar, koordinacija između jedinica lokalne samouprave i državne uprave, tu naprosto mora postojati ono jer čelnik jedinice lokalne samouprave, žao mi je što nema kolege Klarića tu, on je to dosta često govorio, čelnik jedinice lokalne samouprave u principu najbolje zna što bi trebalo biti na tom području, koji su kapaciteti i koji su potencijali i da li taj projekat se može odviti na tom području. Zato je vrlo bitno da ta koordinacija, subordinacija i ovo je posao koji nema političku opciju. Politička opcija u ovom poslu su građani RH. I sada dolazim na ono što je vrlo bitno, iz ovih ili onih razloga volimo isticati da je puno mladih napustilo Hrvatsku. Nažalost je, međutim da li ćemo ako ne budemo imali novih investicija, dali ćemo moći zaustaviti taj trend? Nećemo. Uzmite slučaj ovog Sabora, ako ne promijenite izborni zakon ovdje imate 151 zastupnika i možete vi pričati ne znam koliko da bi ih trebalo biti 120 ili 100, ali bez izmjene zakona nema ništa. Tako i ovdje, ako ne stvorimo prostore za investicije, mi te mlade ljude nemamo gdje zaposliti. I možemo govoriti i to je možda najveći problem Hrvatske, ta neravnomjerna nerazvijenost, praktički sve se gura u nekoliko velikih centara, a ostala područja ostaju prazna i poduzeća koja su nekada, a takav je bio nekakav koncept privrednog ne gospodarskog razvoja da je svaka regija imala jednog ili dva gospodarska subjekta koji su bili nosioci gospodarskog razvoja na tom području. Nažalost, mnogi gospodarski subjekti su propali i mora se tražiti supstitut neke druge investicije koja će preuzeti tu ulogu i koja će otvoriti prostora tim ljudima na tim prostorima da se zaposle i gdje imaju egzistenciju jer svaka druga priča pada u vodu. I ono što sam govorio još davne 2007. godine da je ekonomski model gospodarskog rasta gdje najviše gospodarski rast generiraju investicije u javnom sektoru, dakle državne investicije i potrošnja je potrošan ekonomski model. Nažalost, došla je ekonomska kriza, poslije ekonomske krize mi imamo slučaj 2013., mislim da je bilo rečeno da će državna poduzeća biti motor gospodarskog razvoja pa je onda došlo i do povećanja cijene 25%, da će HEP ta sredstva uložiti itd. dakle definitivno i sada ću to pokušati obrazložiti, ako će država biti investitor, mi ćemo morati povećavati javni dug, morat ćemo povećavati vanjski dug. Ali ako postoji prostora za privatnu investiciju, privatni sektor koji dolazi sa kapitalom, država tu em ima skoro manji ili nikakav rizik, em joj se ne povećava javni dug, a ustvari … što želi. E sada je pitanje jeli to nama interes jel to nama nije interes. Ne možemo ako se nekome iz ovoga ili onoga razloga se sjeti da nešto ne bi smjelo biti tu, protestirat ja neću ovo, ja neću ovo, ja ovako, ja onako nema političke opcije, nema ministra, nema potpredsjednika Vlade, nema predsjednika Vlade koji u takvoj konstelaciji može nešto napraviti. Što nam ovaj zakon govori? Zato sam rekao da neću kritizirat nijednu bivšu vladu, nijednog bivšeg ministra jer naprosto svatko tko je u ministarskoj fotelji je bio u istoj koži. Ali mi praktički sa ovim zakonom priznajemo da institucije taj upravni dio koji mora raditi svoj posao ne funkcionira. Jer ako imate na području jedne jedinice donesen prostorni plan koji je usklađen sa planovima višeg reda, ako se radi o projektu koji nema ekoloških problema, ako na tom prostoru postoji energetski zadovoljavajuća situacija, ako postoji infrastruktura pa koji je razlog da je recimo za taj projekt to ne dobije građevinsku dozvolu u roku od recimo 30, 40 dana? Ja ne vidim razloga ako smo donijeli prostorni plan jer taj prostorni plan košta novca da se razumijemo. Evo kolega Pranić je tu, zna koliko jedna jedinica lokalne samouprave koliko jedan Vrgorac koji nema veliki proračun mora platiti da bi napravio prostorni plan. I na kraju, s tim ću završiti, neki dan smo imali Zakon o strukovnom obrazovanju, nažalost kao i danas sabornica je bila prazna. A kolegice i kolege, da li mi možemo govoriti o investicijama ako te investicije nemamo na koga nasloniti? Ne možemo jer neće niko doći investirati ako tu nema radne snage koju može zaposliti koja može odgovoriti njegovim tehnološkim zahtjevima. I onda kada govorimo o strukturnom obrazovanju onda konačno moramo vidjeti što to Hrvatskoj stvarno treba i na takav način jednostavno ponuditi plan upisa kako u srednje škole tako i na fakultete jer bez toga ćemo nažalost imati ovu sudbinu koju imamo sada. E sad je samo pitanje koliko smo mi spremni pogledati istini u oči, koliko smo spremni nekada povući poteze koje možda nisu politički tako lijepo prihvatljivi i kojima se neće pljeskati, ili napraviti nešto što je dugoročno isplativo i što je dugoročno dobro za Hrvatsku. Vidjet ćete ako počnemo na takav način razmišljati i promišljati da neće biti podjela u ovoj sabornici. Naprosto svi mi živimo među našim sugrađanima i svima je nama u interesu da ti ljudi žive bolje. Prema tome, ako donosimo zakon koji će ići u tom smjeru onda ćemo ga svi podržati i budite sigurni da ćemo svi vrlo slično ili jednako raspravljati. Naravno da ću podržati ovaj prijedlog zakona, ali iskreno se nadam da će oni svi koji sudjeluju u njemu se držati odredbi ovoga zakona. Sada ćemo vidjeti da li i drugi dijele vaš optimizam.

Ovo što ste govorili zapravo je nešto što pokazuje da kao zajednica nismo formirali se u gospodarskome smislu i sam zakon ono što ste i rekli potvrđuje da ne funkcioniraju ostali zakoni koji bi trebali regulirati to. Svjesni smo da lokalna samouprava, svaka lokalna samouprava, svaki čelnik ja ću reći većinu čelnika želi značajnu kapitalniju investiciju koja će stvoriti nova radna mjesta, investirati u izmjenu prostornog plana u druge potrebne uvjete svako radi. Međutim, hajmo samo usporediti kod mene u županiji imamo jednu poslovnu zonu u Lovasu koja je trenutno prazna. Čelnik, tadašnji načelnik i sada načelnica sve su pripremili. Znači, tamo je sve spremno od sve infrastrukture, od prostornog plana, od dobre želje, ali nije dovoljno. Vratimo se na Vukovar. Vukovar koji ima i poseban status gdje imaju značajne porezne olakšice, gdje stvarno poduzetnici u odnosu na šire okruženje mogu dobiti povoljnije uvjete, isto tako nije uspio ni s tim lex specijalisom koji ima privući investicije. Znači, ne govorim čak ni o opstrukcijama koje neke postoje ono, ali generalno gledajući ni to nije privuklo. Znači, ipak je nacionalna politika za koju stalno slušamo da nije dovoljno proaktivna prema investitorima pogotovo onima izvana na što nas upozoravaju i brojni veleposlanici koji redovito i kod mene kao ministra su dolazili, upozoravaju da moramo biti otvoreniji i onda imamo prilike da dođu nam određene investicije samo tamo gdje smo pružili najveću potporu. Znači tamo gdje smo bili najznačajniji i oni iskoriste taj period ako je to ne znam 5 do 10 godina koliko je rok i nakon toga gdje odlaze, odlaze nam u Srbiju koja daje povoljnije uvjete. Nije to samo cijena radne snage, nego i ostali gdje je na lokalnu razinu spušteno da mogu biti da kažemo otvorenije ruke.

Međutim, ono što mi je ostalo nejasno u vašoj replici je jedna rečenica. Da li ste mislili tu na poreznu politiku ili nešto drugo? Jer jedinica lokalne samouprave je vjerojatno, pa i to i je bila nakana kada je krenulo se u osnivanje osnovnih ili gospodarskih zona, država je davala zemlju, pomagala čak i u opremanju tih gospodarskih zona da jedinica lokalne samouprave nema mogućnost što se tiče komunalne naknade i doprinosa, i ovoga, onoga privući nečega. Međutim, kada sam govorio o tri vrlo bitna faktora koja su bitna da li će investitor doći ili neće, to je ona pravna sigurnost. Stalno prozivanje, govorenje da je to ovako, da je to onako bez argumenata pa ljudi naprosto misle zašto bi ja došao doći investirati svoje novce tu pa da me netko proziva i onda mu netko tko nije vezan direktivama Europske unije, nije vezan određenim pravilima ponudi neke stvari koje mu vi ne možete ponuditi jer će vam reći ostale članice Europske unije da se ponašate mimo direktiva. Ali ja tvrdim da i okvirima tih direktiva Hrvatska može biti vrlo interesantna potencijalnim investitorima iz razloga, tog dijela se nisam stigao dotaći jer sam znao da će biti, vidio sam da će biti replika pa ću onda to kroz replike, a to je ta komunalna opremljenost. Mi danas možemo pričati što god hoćemo, ali da nisu autoceste napravljene mi ne bi imali ovakvu turističku sezonu. Mi hoćemo ili nećemo priznati, ali mi smo postali vikend turistička destinacija za veliki dio južnih metropola od Budimpešte, Beča, Munchena, pa čak i Bratislave. Ljudi normalno u petak poslije posla sjednu u auto, oni u 10 sati negdje na srednjem ili sjevernom Jadranu i u nedjelju se kupaju i u nedjelju popodne krene kući i on je u ponedjeljak na poslu.

Kolega Šuker evo drago mi je da ste još jednom u svojoj raspravi istaknuli važnost te pravne sigurnosti i da jedino poštivajući i provodeći zakone u Hrvatskoj koje donese Hrvatski sabor prema svima jednako, možemo poslati ispravnu poruku prema budućim investitorima i investicijama i privoliti ih na određeni način na dolazak u našu državu. I spomenuli ste i problem određenih područja, regija gdje praktički sada imamo problem i sa nedostatkom radne snage jer jednostavno nema ljudi, iselili su se. A iselili su upravo iz ovog razloga kojeg ste i vi spomenuli da su lokalni, gospodarski lideri uglavnom došli i zbog krize, i zbog privatizacije na onaj način naš kako smo ga proveli, došlo je do njihovog kraha, do propasti, do nestanka tih radnih mjesta. A i ono što je ostalo evo zadnji primjer je da recimo Belje kada je ušao gospodin Todorić i Agrokor u njega bilo je investicija, ali je napravljena jedna čudna odluka jer tamo je zemlja kao proizvodni resurs, tamo su radnici, tamo je stočarska proizvodnja, a on je mesnu industriju kompletno preselio u Vrbovec.

Odgovor poštovanog zastupnika Šukera. Kolega Vlaović, možemo uzeti neke lokalne, jedinice lokalne samouprave kod vas u Slavoniji, možemo uzeti sjeverozapadnu Hrvatsku, možemo uzeti jednog našeg kolegu saborskog zastupnika u Primorskoj županiji tamo gdje su jedinice lokalne samouprave znale što hoće.

Dakle, oni su maksimalno iskoristili, a to je ono kad sam govorio o strukovnom obrazovanju.

Jer kad uzmete u ovom trenutku koji je potencijal i konzultantskih kuća i inženjerskih biroa i instituta pitanje je da li su njihovi potencijali i kapaciteti tako veliki da mogu obradit sve programe. Manjim jedinicama lokalne samouprave treba pomoći. Bitno je da imaju ideju i da netko procijeni da je ta ideja dobra, a oni će to provesti. Jer kad sam govorio o tome kakva je nekada bila privredna politika, govorim namjerno privredna jer je bilo za vrijeme bivše države. Dakle, bile su određene gospodarske grane koje su, gospodarski subjekti privredni koji su na tom području bili nosioci svega. Ali oni nisu nastali slučajno. Oni su nastali na tradicionalnim zanimanjima na tom području. I ako danas koristite to pravo ja tvrdim da čemu sad gurati nekakvu metalnu proizvodnju negdje drugdje kad imamo Đuru Đakovića. Čemu? E sad je samo pitanje da li smo u datim momentima i kad smo mi kupili ona oklopna vozila iskoristili potencijal i onaj offset koji je ugovoren da taj Đuro Đaković egzistira. To su sad sve veliki upitnici, a isto tako forsiranje nekih gospodarskih grana gdje naprosto više nema smisla mislim da je bolje razmišljati o nečem novom. Ali ponavljam, ako nećemo razmišljati na način da ti ljudi imaju pravnu sigurnost, ne da se porezi mijenjaju svake godine, da ne zna što ga čeka za pet godina. Onda nemojmo očekivati da će netko doći investirati k nama, otići će investirati negdje drugdje.

Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Šuker, dobro ste vi ovo uokvirili što se tiče ovog pitanja javnih investicija. Dakle, moramo biti svjesni da prije krize u Hrvatskoj je negdje ukupna suma investicija iznosila oko 95 milijardi kuna. Kriza je učinila svoje, pa su te investicije pale na svega 65 milijardi otprilike bruto, dakle i privatni i javni sektor. I kad znamo da su u tome javne investicije svega 8 do 10 milijardi kuna onda vidimo zapravo šta je primarno. Privući privatna ulaganja, potaknuti privatna ulaganja, poboljšati poslovnu klimu, učinit sve da zapravo privatni poduzetnici investiraju u Hrvatskoj. Međutim, to je problem za Hrvatsku u ovom trenutku. I stvarno pitanje koje trebamo postaviti zašto nema investicija i zašto je ukupna razina investicija pada, jer u javnom sektoru investicije nisu toliko pale. Ono što je palo iz proračuna nadoknadilo se iz EU fondova, ne istina onoliko koliko smo svi skupa htjeli i koliko smo mogli. Ali otprilike to je tu. Znači mi imamo sad kapacitet da godišnje ulažemo negdje oko, između 12 recimo i 15 milijardi kuna iz EU fondova. Na žalost još smo ispod 10 milijardi. U idućim godinama ako želimo potrošiti novce, onda ćemo morati 15 milijardi kuna godišnje ulagati i isplaćivati novaca. Dakle, jedini način da kompenziramo manjak privatnih investicija jeste da ove novce koji postoje u EU fondovima zaista što brže i što efikasnije uložimo. A za privatni sektor e tu se Vlada mora potruditi i u smislu reformi i svega onoga što je danas ovdje spomenuto. Kolega Grčić, meni je drago da ste raspravili u principu na tragu onoga što sam ja govorio i zato sam rekao ako ćemo se primit konkretnog problema i ako ćemo taj problem sagledavati bez nekakvih političkih prizvuka vrlo brzo ćemo se mi složiti oko nekih stvari. Također isto moramo bit svjesni zbog zatvorenosti hrvatskog gospodarstva da se određeni modeli troše. E sad je pitanje da li smo mi u vlak koji pokreće neki novi model uskočili u prvoj ili petoj godini. E sad uzmimo kad je svijet našao prostor u velike investicije u energiju. A što mi u Hrvatskoj danas radimo? Pa najbolje neka netko pokuša ovu, posluša ovu današnju raspravu pa ćemo vidjeti gdje smo. Sve što treba napraviti ništa ne valja. I taj model će se potrošiti za pet godina. Mi ga dakle nećemo iskoristiti. Pitanje koliko ćemo spremni ući u nešto novo. Dakle, to je sukus svega. I ono što treba ponavljati a to je ta pravna sigurnost i stabilnost. Bez toga netko tko ima novce neće doći uložiti u Hrvatsku tim više što sad već ima problema i sa radnom snagom, definitivno ima problema. Mi smo prije desetak, petnaest godina mogli govoriti da imamo obrazovanu radnu snagu i da tko god dođe sa nekakvim projektom da ga čekaju savršeno obrazovani ljudi od proizvodnje do inženjerskih biroa koji mogu nositi te projekte. Danas na žalost toga nemamo i to je naša činjenica. I ako to sve sagledamo na takav način onda ovim vezanim zakonima o kojima raspravljamo, pa sam rekao, neki dan smo raspravili Zakon o strukovnom obrazovanju i da smo imali na pameti ovo vjerojatno bi o tom zakonu raspravili na drugačiji način. Jer ako naši ugostitelji na moru ne mogu naći konobara, ne mogu naći kuhara onda je to jasno signal da upis u srednju školu mora ići u tom smjeru. Ako kod kolege Klarića hoće netko investirati u automobilsku industriju, treba mu 200 ljudi koji su obrazovani, onda je logična stvar da tamo riječke škole moraju razmišljati o tom profilu kadra.

Spomenuli ste prostorne planova i svi znamo da je za neke investicije brzina najvažnija, odnosno svi kažemo da je vrijem novac. Ali evo, konkretno, lakše je nama čelnicima jedinica lokalne samouprave nekad usvojiti proračun, izvršiti taj proračun, nego usvojiti prostorni plan. Jer u javno-pravnim uvjetima sudjeluju javna tijela, od HEP-a, od Hrvatskih voda i ostalo i nije normalno da trebate čekati preko 30 dana da se oni očituju u zakonskom roku, a neki se uopće ni ne očituju. E sad, s obzirom da imamo u zadnje tri godine 4200 ljudi više radi u javnoj upravi, meni nije jasno da bar to nismo ubrzali.

Jučer na sjednici gradskog vijeća smo predali zadnjih 5 parcela i to bi trebalo biti još novih 70-ak miliona kuna ulaganja. Ali, teoretske šanse nema da idemo u drugu fazu zbog važećeg zakonodavstva. Znači, imamo novih 10 hektara gdje se nalaze 10 parcela po 200-300 kvadrata privatnih i koliko god mi, čelnici jedinica lokalne samouprave uvjeravali predstavnike kojekakvih vlada do sada da je važno donijet zakon da mi možemo izvlastiti unutar DPU-a gospodarskih zona, znači, vlasnike da bi mogli razvijati daljnje investicije. Takvi zakoni se ne donose. Pa trenutno samo 70 miliona kuna na razini cijele Hrvatske je namijenjeno za komunalnu infrastrukturu gospodarskih zona. 70 miliona kuna za cijelu Hrvatsku.

Samo malo, javni službenici. 180 tisuća, to vam je prosvjeta i zdravstvo. Imate vojsku i policiju koji su izvan ovoga o čemu vi govorite, imate carinsku i poreznu upravu koji su definirani posebnim zakonom i imate pravosudni dio koji je definiran posebnim zakonom. Ovaj segment o kojem mi govorimo da ima učešće na ovo o čemu mi govorimo je negdje oko 8500 ljudi. A to dobro znate, da su ti uredi dislocirani, zapravo disperzirani na urede u, županijske urede. I slažem se s vama u potpunosti. Čelnik jedinica lokalne samouprave zna najbolje i njegovo predstavničko tijelo što je najbolje na tom području. I mislim da naprosto nitko nema pravo da to ne akceptira i da ne podrži. Ali isto tako, ako u pojedinim dijelovima se jasno vidi da iz ovog ili onog razloga lokalna samouprava koči neke stvari, onda tu država mora djelovati. Da li je nešto veći državni interes od nekakvog lokalnog kaprica, to je pitanje. Priča je siva jer vi morate znati da u razdoblju od 2004-2008. negdje skoro 300 jedinica lokalne samouprave je napravilo prostorne planove koje nisu imali. I taj prostorni plan treba biti podloga za nešto. Pa na kraju krajeva, to čak i piše u ovom Zakonu, a mislim da u tom smjeru ide i zakon o upravljanju državnom imovinom, ako postoji interes za investiciju da vi proširite jedno područje. Pa to vam je čak i definirano Zakonom o šumskom zemljištu i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.

Slijedeća replika je poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Uvaženi kolega Šuker. Pa evo, pokušavam vrijeme odnosno film vratiti unazad. Sjećam se radnika koji su ostajali bez posla, sjećam se tajkuna koji su preuzimali poduzeća za kunu, sjećam se jednog teksta iz, ja mislim Imperijala. Pisalo je da je Kutle opet kupio nešto za kunu i da nitko ne zna gdje će to završiti. Da je promijenio centralnu banku HNB u mjenjačnicu. Da jednostavno RH kao država je prestala emitirati svoj novac, da smo postali ovisni o stranom izvoru novca i to je zapravo razlog zašto imamo veliki vanjski dug, tj. jedan od razloga. Na kraju krajeva, poslije je došla i privatizacija bankarskog sustava. To je napravio SDP skupa sa HDZ-om, tj. više, ja mislim, SDP je tu sudjelovao u tome. I zapravo, stvorena je jedna tečajna politika koja je bila, znači, nerealne kune, stvorena je jedna ekonomska politika koja je razorila sve što se moglo razoriti, jedna kamatna politika koja je proizlazila iz tečajne visokih kamata, koja je dotukla sve što se moglo dotući i na kraju smo se našli u situaciji da oni koji su ugasili gospodarstvo, da se tako izrazim, da oni koji su satrali sve što se moglo, a sad je i 3. maj i Uljanik na izdisaju, sad će i Brodotrogir, vjerojatno i Brodosplit, sad će i to isto likvidirati. Sada vi i takvi nama govorite o nekakvim strateškim investicijama. Jednostavno, ovaj vaš plan je, kako je rekao onaj vaš pomoćnik ministra Strmota, samo jedan, kako bih to rekao, paravan, jedan. Kolega Pernar, kad bi to bilo tako kako vi govorite, onda bi bilo to divno i krasno. Treba isplaćivati plaću … … [[Upadica se ne razumije.]] Samo malo, molim vas. Trebalo je isplaćivati plaće i mirovine. A sada ću se vratiti na ovo zadnje što ste govorili. Dakle, u proteklih 18 godina, 8 godina je SDP-e na vlasti, 8 godina je bio HDZ-e i zadnje dvije godine su bila jedna Vlada, pa druga Vlada, pa na kraju treća Vlada, zapravo druga Vlada. Program sanacije brodogradilišta 2002., 2013. 28 milijardi kuna. Ja nemam razloga reći da to nije tako. Međutim, problemi strukturni su na žalost u tim brodogradilištima ostali. Dakle, platio je i Vlade u vrijeme SDP-a i u vrijeme HDZ-a. Ali to je 28 milijardi kuna. I sada ako se ta brodogradilišta ne restrukturiraju pričat će se opet po novinama i u konačnici će opet otplatiti hrvatski građani. Ali ta brodogradilišta Uljanik je privatno brodogradilište. Prema tome, nemojmo, lako je govoriti, ja sam s tim ljudima i razgovarao i dok sam bio ministar i u procesu restrukturiranja i nisu bili nimalo ugodni razgovori. Ali isto tako nije nimalo ugodno na rashodovnu stranu proračuna prikazati da je protestirano toliko i toliko jamstava i da vam se za toliko povećava deficit i onda će doći neki Pernar ili netko drugi za 5, 6 godina i reći kako je narastao javni dug, a nitko ne pita da li u to vrijeme ni u jednom trenutku nije došlo u pitanje isplata mirovina, niti dječjeg doplatka, ni porodiljnih naknada, ni plaća, ni ničega, niti subvencije poduzećima, niti subvencija poljoprivrednicima, niti subvencija obrtnicima. To su činjenice. E sada, kada izvlačite stvari iz konteksta vremena i prostora, onda dobijete jednu slatku priču, ali to je kao i slatki čaj ujutro dok se šalica ne razbije. Kolega Šuker, slatka ili ne slatka priča zanimljivo je slušati sada kako ste vi to podijelili na način da ste zaboravili prvih 10 godina Hrvatske države, a gro gospodarskih problema su upravo tada nastali i najveća nepravda u Hrvatskoj je tada nastala o kojoj je sada malo prije i Pernar pričao. Zbog čega? Vi ste sami rekli da nema investitora, da nisu na granici i da ne čekaju u niskom startu. Zbog čega sada u ovom trenutku kada je Hrvatska u Europskoj uniji, kada bi mogli očekivati da su barijere puno manje nego što su bile nekada, zbog čega sada prošle godine pada investicijski potencijal u Hrvatskoj i razina investicija za 14%, a 70% investicija se odnosi na zadržanu dobit hrvatskih banaka odnosno stranih banaka u Republici Hrvatskoj? Znači, drugim riječima prevedeno privatnih investicija u Hrvatskoj nema. Dajte probajte naći odgovor na to pitanje zbog čega je to tako. Zbog čega smo pali 8 mjesta na listi konkurentnosti? Ja mogu ponuditi jedno rješenje odnosno ne rješenje nego odgovor. Odgovor je zbog toga što je radimo dovoljno ili ne radimo uopće ništa i zadnjih godinu i tri mjeseca smo izgubili na raznorazne stvari, na pokušaje određenih reformi koje se na kraju nisu desile na najave koje nam je premijer Plenković govorio da će riješiti INA-u. Mi gubimo sada recimo i Sisak. Zašto se protiv toga ne bori? Izgubit ćemo rafineriju u Sisku, past će 200, 500, tisuću radnih mjesta. Evo to je moj odgovor na krizu u kojoj se trenutno nalazimo. Kolega Maras, ja bih bio presretan da ste vi raspravljali na tragu onoga kao što je raspravljao vaš kolega iz Kluba kolega Grčić koji je govorio o procesima, koji je kao potpredsjednik Vlade i ministar otvorio dok je bio u Vladi. Neke stvari su stale i to je nešto što naprosto ne možemo negirati. Ja bih volio da ste vi meni replicirali na takav način. I onda bi ja vama mogao replicirati na potpuno identičan način. Zato sam nekoliko puta u svojoj raspravi spomenuo da neću govoriti niti o jednoj bivšoj Vladi jer naprosto ne možemo, naprosto ne mogu misliti da bi neki ministar radio kontra onoga što u tom trenutku može napraviti. Dakle, ja sam cijelo vrijeme raspravljao na takav način. Međutim kada netko nema argumenata, kada netko se nema s nečim pohvaliti onda rasprava ode ovako kako ode, a to nije dobro. Jer ja sam rekao ako ćemo o ovoj temi raspravljati sa stvarnom željom da nešto napravimo u Hrvatskoj budite sigurni da se nećemo razilaziti uopće. Zašto? Pa zato što jedni, i drugi i treći, i četvrti imamo iskustva i na državnoj i na lokalnoj razini. Tko je jedanput bio čelnik jedinice lokalne samouprave, tko je bio jedanput čelnik županije, tko je bio jedanput ministar ili nešto drugo taj zna koji ga problemi tište jer ga njegovi sugrađani povlače za rukav. A nije ugodno čovjeku s kojim živite i prije i poslije političkog bavljenja nešto slagati i reći da je tako, a sutra ga ne možete pogledati u oči. Dakle, ja govorim o takvoj raspravi. I vrlo rado bih sve što sam krivo u svojoj raspravi rekao, da ste i vi kolega Maras rekli kolega Šuker ili kako god hoćete to ja ne mislim da je tako nego da bi trebalo biti ovako, ja bih to onda poštovao i cijenio. Ja sam uvijek u ovom Saboru raspravljao isključivo na takav način, pa čak se i kritički osvrnut na svoju Vladu. Zašto? Pa ništa nije Sveto pismo. Ali dajmo već jedanput u ovom Saboru raspravljajmo na korist onih zbog kojih smo ovdje, a nemojmo patetički govoriti o nečemu. Možda nije dobar, ali hajmo mu dati priliku pa ga sutra mijenjati [[Upadica Reiner: Hvala.]] I hajmo natjerati sve koji sudjeluju u tom procesu da budu aktivni da taj zakon bude primjenjiv. Hvala lijepo. Kolega Šuker vi ste se u svojoj raspravi zapitali zašto ako imamo sve riješeno, znači imamo imovinsko-pravne odnose, imamo prostorno-plansku dokumentaciju, imamo sve kod nekakvih energetskih projekata, dolazi do toga da se oni zaustavljaju ili u potpunosti nestaju ili se ne izvode. Pa zbog toga, zato što političari recimo npr. sada Lng-a jednostavno zaboravljaju ili imaju naknadnu pamet, pa se sjete svih razloga zašto nešto danas misle što nisu mislili prije nekoliko godina i učine sve da svih uvjere da je to što su mislili prije nekoliko godina danas nevažeće i zbog toga imamo probleme na mnogim projektima i investicijama. Jer najbolje je ono što se danas može ovdje sublimirati kao sažetak ove rasprave budimo zemlja koja privlači strateške investicije, budimo energetski neovisni na način da ništa ne činimo, ili ako nešto činimo napravimo to da se ništa ne dogodi. To je nekakva priča koju slušamo cijelo jutro s naše druge strane svih onih koji su imali prilike upravljati državom i danas imaju sasvim drugačija mišljenja po svim pitanjima. Ako je nešto napisano u prostornom planu, a piše kada govorimo recimo o LNG-u onda slušamo političare koji kažu da to nije i stručnjake koji kažu da rade dokumentaciju upravo za to što to je po prostornom planu i županije i općine. Kome vjerovati? U medijskom svijetu uvijek političaru. Vrlo rijetko stručnjaku. I dolazimo na ovo pitanje, da li nam je ovaj zakon dobar? Pa mnogi će ga ocijeniti lošim čisto iz političkih razloga jer ne žele biti ni životni, niti žele uopće nešto napraviti jer jedino što nas interesira je da promoviramo besperspektivnost ove države i depresiju. I onda se pitamo, a zašto nam ljudi bježe iz države ili zašto nema investicija? Kolega Borić, sjetite se priče Lng-a prije jedno 5 godina delegacije Katar, dolaske delegacije iz Katara u Hrvatsku sve divno, sve krasno, sve će se napraviti. I iskreno govoreći nitko tada u Hrvatskoj nije bio protiv tog Lng Terminala. Zašto? Pa svi zaboravljamo prije 10-tak godina kada se cijela Europa tresla kada je zbog sukoba Rusa Ukrajinaca zbog neplaćanja plina kada se ono jedno vrijeme zatvorila pipa iz Rusije i praktički pola je Europe ostalo bez plina, tada se govorilo o alternativnim pravcima iz Azerbejdžana, iz tamo Turske, što ja znam kud sve ne da se Europa osigura. Između ostalog je došao taj Lng Terminar. Ja mogu govoriti isključivo iz ekonomske perspektive. Ali ako taj Lng Terminal nama služi da se pozicioniramo na energetskoj karti Europe onda smo mi bedaci ako smo protiv toga. Jer priča o energetici neće biti u fokusu za 5 ili 6 godina. Sve u tišini, ali vi pogledajte koliko je novih rezervoara nafte napravljeno u Sisku tzv. kanti, koliko taj Janaf eksploatira te nafte jer je postao interesantan jer mnogi drugi žele alternativne pravce da ta energija dođe do njih.

I onda još o investicijama i investitorima govorimo na način kada govorimo kada nam treba u dnevno političke svrhe. Pa koji bedak će doći u Hrvatsku investirati 50 ili 100 milijuna eura pa da ga netko za godinu ili dvije proziva zbog ovoga ili onoga samo zbog toga što je nešto izmislio.

Kažete gospodine Šuker da bi u prijedlogu ovoga zakona zapravo trebalo gledati očima investitora i nije točno da investitori stoje na nekoj rampi pa čekamo da se otvori i da uđu u Hrvatsku. Dakle, lokalna samouprava a to se danas tijekom ove rasprave čulo i način na koji oni rade, što oni čine, kako pripremaju svoje zone i što zapravo nude investitorima. Međutim, zaboravlja se jedna stvar. Ako pogledate zakone koji se donose u Hrvatskom saboru i ako pogledate ovu javnu raspravu vidjet ćete da vam lokalna samouprava najčešće se javlja u toj javnoj raspravi nudeći određene sugestije, moleći na određene stvari, upozoravajući na neke stvari. Međutim, središnja vlast bih tako rekao i ovaj Hrvatski sabor o tome ne vode puno računa. I zato se događa taj raskorak zapravo ono što ste vi danas govorili i prozivali gospodina Davora ovdje ili našeg kolegu Klarića što je to zapravo što njih smeta i što im se to događa da ne mogu privući određene investicije jer ih koči državna razina. Pravna i porezna stabilnost, sjetite se Kukuriku koalicije kada smo ovdje u Hrvatskom saboru govorili samo u toj poreznoj nestabilnosti bilo je nekih 47 promjena u tri godine. Dakle, pravna i porezna stabilnost su nešto što privlači investitora. On mora znati u trenutku kada krene sa investicijom do samoga kraja što ga čeka u državi u kojoj ulaže. Dakle, tu nismo definitivno bili dobri. Dakle, mora biti usklađenost i kod donošenja ovoga zakona i kroz legislativu koja je kao alat vezano za ovaj zakon ne smije se dogoditi da se sutra kada donesemo ovaj zakon shvatimo da drugi zakon zapravo nam ne odgovara ili nam ne pogoduje za određenu investiciju. Kolega Babić logično je da neki veliki investitori će se prvo obratiti u državu. Isto tako neki će se obratiti ako iz nekakvih svojih spoznaja, danas protok informacija je takav da vi praktički vrlo brzo izgooglate o svakom što hoćete, će se obratiti direktno jedinici lokalne samouprave. Ali ako postoji jedna vertikala subordinacija onda tu problema nema. Pa pogledajte samo gdje ne nastalo Dugopolje. Na kamenjaru. Svi su se smijali kada je kolega Ževrnja krenuo s tim. Netko je … … [[Upadica se ne razumije.]] Pa ista priča. Netko je samo prepoznao da se može širiti tu. Ili recimo nije bilo normalno, ja se sjećam kada smo počeli spajati Fažanu sa Karlovcem nije bilo normalno da mi imamo bušotine u sjevernom Jadranu i da taj plin iz tih bušotina preko Italije, Slovenije dolazi u Hrvatsku. A zašto to netko nije pravio prije ja ne znam, ali znam kad smo mi počeli s tim projektom da je bilo smijeha. Ali smo od Karlovca krenuli prema Splitu upravo ka jednoj novoj energetskoj težnji prije svega EU-a zbog energetske nestabilnosti koja se tada nametala zbog određenih političkih sukoba i ovaj plinovod koji je napravljen prema Dalmaciji je napravljen za neka buduća vremena da se može koristiti. Javila se priča oko LNG-a terminala, prihvatili je svi, e sad najedanput iz nekakvih političkih razloga, to je ono po sistemu e nisam ja uspio napraviti, bogme ne bu'š ni ti napravil' Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Šuker, ja se slažem u jako dosta navoda koje ste vi zapravo iznijeli međutim ima nekoliko stvari koje treba ovdje istaći a posebice kad su u pitanju građevinske dozvole za investitore na koje nailazi jako puno problema. Moj je savjet ili prijedlog i ovom ministarstvu da oko takvih investicije se pod hitno izdaju dozvole, da se javni pravni uvjeti koje je maloprije napomenuo i kolega iz Vrgorca, pokušati skraćenim putem izdati kad su u pitanju te potrebite dozvole, zašto? Imate u 5, 6 navrata su potpuno isti javno pravni uvjeti i znaju bez obzira što je izdan prostorni plan, što je pored toga napravljen plan drugog reda jer to je nepotrebno, po meni ako je plan dobio, a je, sve potrebite uvjete, onda nema razloga da se na taj isti projekt ili komunalnu infrastrukturu ponovno ponavljaju isti uvjeti.

Ali isto tako ne samo vi nego puno kolega se nažalost suočilo da vas je netko optužio da nekome podilazite a vi ste podilazili tek toliko da netko dođe raditi tamo. I sad na kraju želim istaknuti jedan projekt koji mi je posebno drag, a koji naprosto na državnoj razini nisu prepoznali nego su samo računali koliko će se novaca utrošiti a da to nikad neće biti vraćeno, a to je projekt Gaženica u Zadru. Dakle, jedinice lokalne samouprave je vidjela što na tom prostoru te luke Gaženica može biti i koji su to potencijali a neko je sa vrha gledao gore ono što se sad događa u Gaženici a praktički događa se vrlo malo toga. A pogledajmo sad 6, 7 godina sad unatrag tko je bio u pravu, oni koji su prije 14, 15 godina imali viziju što je Gaženica, to je samo jedan od primjera. Autoput Zagreb-Split po mnogima koji su govorili o ekonomskoj opravdanost, nikad ne bi bio gotov. Ali autoput kao temeljni infrastrukturni projekt za razvoj turizma, za opstanak stanovništva u Lici i Dalmatinskoj zagori je od neprocjenjive vrijednosti. Naprosto nema cijene. Evo ja sam vam ovaj projekt posebno istaknuo jer sjećam se i rasprava ovdje, pa na kraju i ona pristanišna zgrada nije rađena onako nego je rađena drugačije jer je rečeno to je bezveze, to su bačeni novci, a za 3, 4 godine kad to bude polazna luka za mnoge kruzere, onda oni koji su pričali to neka se lupaju po glavi. Ali je neko prije 14, 15 godina, možda i više, imao viziju što na tom prostoru može biti. To govori o tome koliki je značaj jedinice lokalne samouprave od nekih projekata jer onaj koji živi na određenom prostoru jedini može vidjeti što je tu dobro, što nije.

Ja bi volio pričati o problemu palestinske djece kojima se sudi u Izraelu pred vojnim sudom.